Poštovane kolegice i kolege. Pitam se ima li ova vlast ikakvu smislenu strategiju ili viziju budućnosti Hrvatske ili im je samo cilj preživjeti sljedeće četiri godine kako bi osvojili još jedan mandat? Kao i sve vlade do danas ova Vlada pokazala je jako malo interesa da štiti prirodna bogatstva Jadrana, a samim time i strateške interese RH. U gospodarski nesigurnim vremenima koja nas očekuju moramo razmišljati kako iskoristiti puni potencijal hrvatskih prirodnih resursa koje državi stoje na raspolaganju. Ukoliko želimo suvereno vladati gospodarskim razvojem Hrvatske moramo prepoznati vrijednost prirodnih potencijala u hrvatskom dijelu Jadrana i Priobalja. Agonija borbe vladajućih i opozicije koja je zagovarala proglašenje isključivog gospodarskog pojasa trajala je od kasnih '90.-tih pa sve do 2013. godine kada su kritičari koji su smišljali hrpu besmislenih izgovora zašto ne proglasiti isključivi gospodarski pojas odjednom zanijemili. Naime, povjerenica za pomorstvo i ribarstvo pri Europskoj komisiji Maria Damanaki očitovala se na upit europarlamentarne zastupnice Ruže Tomašić u kojem stoji „Proglašenje isključivog gospodarskog pojasa ostaje u nadležnosti obalnih država, a one uključujući Hrvatsku suvereno mogu odlučiti hoće li proglasiti takav pojas u skladu s Konvencijom UN-a o pravu mora s ciljem osiguravanja gospodarskog potencijala svojih resursa na održiv način. Nakon odgovora komisije sve maske, laži i obmane su pale, bilo je sasvim jasno da sve vlade koje su se protivile proglašenju isključivog gospodarskog pojasa i pri tome izmišljali kojekakve razloge zašto gospodarski pojas nije provediv zapravo su se protivile osiguravanju hrvatskih gospodarskih interesa. Pitam se, možemo li razlog protivljenja Vlade RH oko proglašenja isključivog gospodarskog pojasa kao i kod mnogih drugih tema pronaći u strahopoštovanju koje Vlada ima prema Bruxellesu. Stav EU sve ove godine oko proglašavanja isključivog gospodarskog pojasa je bio uglavnom negativan, a taj stav su opravdavali argumentom da Jadran spada u kategoriju zatvorenog ili poluzatvorenog mora, baš poput Sredozemnog te da bi proglašavanjem isključivih gospodarskih pojaseva bila ugrožena slobodna plovidba. Ali takvi argumenti su u potpunosti neutemeljeni jer slobodna je plovidba zajamčena Konvencijom UN-a o pravu mora kao i isključivi pojas. Uostalom velika većina europskih zemalja ima proglašen isključivi gospodarski pojas ili tzv. EEZ, no usprkos stavovima EU Talijanski parlament upravo sada ispisuje nacrt zakona kojim bi potvrdili prijedlog matične komore o proglašenju isključivog gospodarskog pojasa. Njima nije bilo u interesu proglasiti gospodarskih pojas svih ovih godina jer im je odgovaralo da njihovi ribari love bez izlovnih kvota i ograničenja, ali nedavne tenzije na Mediteranu između Grčke i Turske te uhićenja ribarskih talijanskih brodova u Libiji bile su okidač za ovakve zakonske mjere. Nedavne izjave ministrice Marije Vučković da nema nikakve razlike između zaštićenog ekološkog ribolovnog pojasa i isključivog gospodarskog pojasa su u najmanju ruku manipulativne. ZERP je ograničen na suverena prava Hrvatske u gospodarenju živim prirodnim resursima mora, ali ne ostalim pravima koja se mogu ostvariti proglašavanjem isključivog gospodarskog pojasa kao što su isključivo pravo neživih bogatstva u moru odnosno morskog dna, podmorja i nadmorja. Proglašenjem isključivog gospodarskog pojasa napokon bi riješili probleme ribara s Jabučkom kotlinom, glavnim mrjestilištem riba koje bi velikom većinom pripalo Hrvatskoj. Moramo se podsjetiti procjene kojom bi Hrvatska proglašenjem isključivog gospodarskog pojasa mogla zaraditi i do 140 milijuna eura godišnje.

Kreiranje hrvatskih politika s izjavama ne planiramo gospodarski pojas u Jadranu jer imamo dobru suradnju s Italijom su kratkovidne i idu isključivo na štetu Hrvatskoj, hrvatskom narodu i svima koji žele živjeti ili žive od Jadranskog mora. Hrvatski suverenisti ovim putem pozivaju Vladu na osnivanje stručne komisije koja bi pomno razmotrila talijanske planove, konačno definirala službeni hrvatski stav o isključivom gospodarskom pojasu i pojasnila ribarima i svima ostalima koji od mora žive što za njih znači talijansko proglašenje EEZ-a.

Poštovane kolegice i kolege. Na tom aktualnom satu postavivši pitanje gospodinu premijeru Andreju Plenkoviću vezano uz Strategiju RH u borbi s pandemijom s covidom-19 gospodin Plenković je odgovorio „Naša strategija protiv covida je racionalna, adekvatna i proporcionalna“ Ta racionalna, adekvatna i proporcionalna strategija Vlade RH dovela je do danas iracionalnih brojki, pa tako danas u Općoj bolnici Dubrava je čak 400 bolesnika zaraženih covidom, 70 ih je na respiratoru, a svakim danom brojke ljudi koji umiru od ove teške bolesti je dvocifren. U Hrvatskoj je zadnji podatak da je zaraženo 3308 novih osoba, 49 osoba su umrle, s tim da su podaci mjereni vikendom. Broj pozitivnih u Hrvatskoj od onih testiranih prosjek pozitivnih od onih testiranih je 30% u nekim dijelovima Hrvatske čak se kreće od 25 do 50% kao recimo u Varaždinskoj i Međimurskoj županiji, a znamo da u svim europskim zemljama ondje gdje imamo 5% zaraženih udio u testiranima već zvoni na alarm. Ovo je sve rezultat kako upozorava i cijela stručna javnost zakašnjelih i preblagih mjera gdje mnogi stručnjaci upozoravaju da ćemo na kraju imati takav broj zaraženih da ćemo nažalost završiti u teškom lockdown kojim nismo upravljali, kojeg nismo željeli, a na kraju nećemo imati izbora. I nakon toga, nakon unutar stranačkih izbora u HDZ-u, Vlada je ponovno znači drugi put odlučila malo pooštriti mjere i sada znamo nešto više, da se uvode restrikcije za javna okupljanja, da se preferira odnosno predlaže da zaposlenici prijeđu na smjenski rad, malo se ozbiljnije pristupa problemu i očito više nije jedina intencija premijera u javnosti situaciju de dramatizirati jer svi oni koji ne razmišljaju na isti način dramatiziraju, a evo imamo prilike vidjeti u jednoj emisiji na HRT-u gdje predstojnik Ureda premijera za jednog od vrhunskih i vrsnih svjetskih znanstvenika kaže da ipak nije klasa koja bi mogla sjediti u Znanstvenom savjetu Vlade RH koji kreira cijelu politiku borbe protiv covida. I danas se puno više toga zna koja su to nova pravila igre za većinu hrvatskih građana, koliko će ta pravila donijeti rezultate to ćemo vidjeti, međutim postoji još jedan sektor gdje se ne zna apsolutno ništa, a to je obrazovni sustav. Nekako mi se čini da imamo deja vu iz proljeća kada su recimo maturanti bili ti koji su iz dana u dan bili izloženi različitim informacijama i zapravo do zadnjeg kraja ni oni ni njihovi roditelji nisu znali što će s njima biti, kako će privesti kraju svoje srednjoškolsko obrazovanje samo što u ovom trenutku to se pitaju svi roditelji u Hrvatskoj, nešto više od 400.000 učenika što će biti s našom djecom, što će biti sa školama, na koji način ćemo organizirati svoje vrijeme, svoje poslove jer Vlada RH ne daje nikakva jasna rješenja. U popisu mjera koja su neki dan objavljene prije dva dana točnije, od škola nema ni š, iako evo vidimo u par dana iz samog stožera i iz Vlade dolaze potpuno kontradiktorne i zbunjujuće informacije.

Nakon svih tih apela struke Vlada odlučuje i gospodin CApak odnosno stožer, kažem Vlada jer stožer je već odavno politički instruiran na našu žalost, gospodin Capak kaže stožer je protiv zatvaranja škola. Ono što ja tražim u ovom trenutku s ove govornice od ministra Fuchsa je da vrlo jasno roditeljima i učenicima kaže, koji je protokol do kraja kalendarske godine i do kraja prvog polugodišta ove nastavne godine? U kom trenutku koliki broj zaraženih u RH treba biti u jednome danu na određeni broj stanovnika da bi se uputio apel školama koje prijeđu nekakvu crvenu granicu, crvenu liniju da idu na online nastavu na model B ili C? Čeka li online nastava samo srednje škole ili fakultete i što će biti sa zimskim praznicima? Budite odgovorni, nemojte samo dezinficirati ruke, nositi maske i držati razmak dajte odgovore na pitanja i nemojte više potkusuravati ovu neizvjesnost u hrvatskoj u javnosti.

Idemo na 8. raspravu, sada je na redu poštovani kolega Krešo Beljak u ime Kluba zastupnika HSS-a i HSU-a. Hvala poštovani g. predsjedniče, uvažene kolegice i kolege saborski zastupnici. Dopustite mi da kroz nekoliko rečenica iznesem svoje osobno stajalište, ali i stajalište Kluba saborskih zastupnika HSS-a i HSU-a. Svi mi svjedočimo teškim, možda i najtežim vremenima u našim životima, čak i težima nego kad je bio Domovinski rat. Zbog čega? Zato jer kad je bio Domovinski rat onda smo imali nekakvu perspektivu, nekakvu perspektivu slobode, nekakvu perspektivu demokracije, društva koje izgrađujemo, društva za kojeg se borimo, a danas se nalazimo usred svjetske pandemije, nalazimo se na ponoru svjetske, ogromne svjetske ekonomske krize, a mi se u Hrvatskoj ponašamo kao da se praktički ne događa ništa. Slušajući rasprave opozicijskih čelnika odnosno političara, ali isto tako i vladajućih, stječe se dojam da nitko ne razumije u principu u kakvoj se situaciji Hrvatska trenutno nalazi. Gledajući prijedlog proračuna za 2021.g., da sad ne banaliziramo, ne idemo iz stavka u stavku, fali jedna riječ, jedna ključna riječ, a to je „štednja“ Dakle, nema nigdje štednje, ponašamo se kao da se ništa ne događa, kao da se slijedeće godine ništa neće događati, kao da će eto doć neko, doći neko sa čarobnim štapićem i riješiti sve probleme u koje, ne samo Hrvatska, nego i cijeli svijet srlja, a Hrvatska posebno zato jer će ova kriza pogoditi nas više nego neke druge države koje su se opredijelile na neke druge strukture zaposlenosti ne samo na turizam ili na stvari koje Hrvatska ima, a koje smo, koje su, kao što smo vidjeli imali prilike vidjeti ove godine vrlo vrlo osjetljive i mogu uzdrmati cijelu ekonomiju. Zanima me da li postoji volja i nadam se da će se u danima, tjednima ili mjesecima koje dolaze ipak naći volje da se stave glave skupa svi političari i vladajući i opozicija i da se pokuša naći model kako prevladati ovu krizu i kako što prije i što bezbolnije iz nje izaći, a na ovaj način prozivajući jedni druge to bojim se da neće biti nikako moguće? Nadam se da će do toga doći. To je ne samo prijedlog, to je apel nas saborskih zastupnika HSS-a i HSU-a i nadam se da će vladajući isto tako i ostale kolegice i kolege uvidjeti nužnost takvog jednog smjera. Još bih rekao dvije rečenice, na neki način replicirao, i složio se sa g. Mlinarićem koji je govorio prije mene u velikom dijelu s time da bih dodao, pošto mi je dosta dobro poznata situacija jel imam brojne prijatelje koji su bili branitelji Vukovara na istaknutim pozicijama, želio bi apelirati na njega kao na neupitnog heroja Domovinskog rata, kao i na ostale da se upitaju kako to da u Vukovaru nije samo bilo 2000 ili nešto preko 2000 žrtava nego je bilo oko 2000 i nešto manje branitelja, to je jako dobro ta poznata činjenica. A isto tako je dobro poznata činjenica, citirat ću riječi Branka Borkovića mladog jastreba da u Vukovaru danas ima 6500 braniteljskih mirovina. Pa dajte ta imena i prezimena, pa to su ljudi koji sramote vas koji ste branili Vukovar koji sišu državni proračun već 25.g., a očito će to raditi i drugo i to je jedna sramota i za Vukovar i za hrvatske branitelje i za sve.

Ovime smo došli do kraja govora naših klubova zastupnika i nezavisnih zastupnika pa sada prelazimo na amandmane i izjašnjavanje o amandmanima na Prijedlog Državnog proračuna RH za '21. i projekcija za '22. i '23. g. Uz Prijedlog Državnog proračuna RH za '21. i projekcija za '22. i '23. s obrazloženjem podnosi se i Prijedlozi Financijski planova izvanproračunskih korisnika za 2021. i projekcija planova za '22. i '23. s obrazloženjem: za Hrvatske vode Hrvatske vode, Hrvatske ceste, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Državnu agenciju za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Centar za restrukturiranje i prodaju, Hrvatske autoceste, Autocestu Rijeka-Zagreb, HŽ Putnički prijevoz i HŽ Infrastruktura. Rasprava je zaključena, a pregled amandmana dostavljen vam je elektroničkim putem. Prije nego što krenemo na izjašnjavanje, javio se kolega Bakić. Ja sam htio intervenirati s obzirom da smatramo da je povrijeđen Poslovnik i to njegov čl. 196. kojim se utvrđuje ili jamči pravo zastupnicima i klubovima da postavljaju amandmane, dakle da predlažu amandmane. Mi smatramo da je nekolicima naših amandmana neopravdano, nepropisno diskvalificirana te vas ovom prilikom također, molim za stanku kojom prilikom, kad mi date riječ, bih u obrazloženju stanke objasnio podrobnije o čemu se radi. vi smatrate da amandmani koji nisu ovdje prihvaćeni kao ispravno podneseni, to jesu, je li tako? Tako je, dakle, za nekolicinu naših amandmana koji su diskvalificirani, mi smatramo da su oni neutemeljeno uklonjeni iz procedure, odnosno diskvalificirani, pa bih to pokušao obrazložiti. a što sad želite onda? Stanku?

Ne, ne, ne, to nije točno, ne, vi ste prvo govorili barem pola minute o onome prvome što ste željeli, izvolite, imate minutu i pol još. Molim vas, minutu i pol dajte. Zakona o proračunu kojim dakle, posežemo za sredstvima namijenjenim već ranije preuzetim obvezama. Radi se o sredstvima za ulaganje i investiranje u investicijski fond Triju mora. Mi smatramo da se tu ne radi o ranije preuzetim obvezama nego o namjeni. Također, dva su naša amandmana odbijena zbog oduzimanja od stavke „Subencije i državna jamstva za stambene kredite“, međutim, ta sva sredstva ne služe ranije preuzetim obvezama, nego je vidljivo iz objašnjenja proračuna da postoji margina od 50 milijuna kuna u tim sredstvima koja postoje planirana za 2021. godinu iznad iznosa sredstava koja odgovaraju ranije preuzetim obvezama. Javila se i kolegica Peović. Izvolite. Tražim povredu Poslovnika čl. 196. uskraćivanje prava na ulaganje amandmana jer su mi dva amandmana odbijena s obrazloženjem da krše čl. 38. Zakona o proračunu te da se navedeni iznosi odnose na već odobrene subvencije. Ni u jednom slučaju nije riječ o već odobrenim subvencijama. U prvom se predlaže prenamjena 50 milijuna za subvencije i državna jamstva za stambene kredite u svrhu društveno poticajne stanogradnje gdje se navedeni iznos ne odnosi na već odobrene subvencije već na 50 milijuna kuna predviđenih za nove zahtjeve.

Predloženi amandman Vlada ne prihvaća. Inače u okviru aktivnosti provedba Nacionalnog plana suzbijanja korupcije planirana su dostatna sredstva za provedbu mjera u nadležnosti samog Ureda za udruge preuzetih sa postojećom Strategijom suzbijanja korupcije za razdoblje 2015.-2020. koju je donio HS, ali isto tako i akcijskog plana uz napomenu da se upravo i radi na prijedlogu nove Strategije za sprečavanje korupcije za razdoblje 2021.-2030. u kojoj će i Ured za udruge predlagati mjere odnosno provoditi edukacije trgovačkih društava u vlasništvu RH odnosno jedne ili više lokalnih jedinica o standardima, kriterijima i mjerilima dodjele donacije i sponzorstava udrugama civilnog društva. Ti iznosi su otprilike bili i proteklih godina.

Poštovani gospodine ministre. Ovaj amandman javnosti radi dr. Vučemilović u ime Domovinskog pokreta sročila je vrlo po meni dobro zbog toga što složiti ćemo se da je percepcija i hrvatske javnosti i europske i svjetske o razini korupcije u Hrvatskoj velikih razmjera. Dakle, kada je svijet u pitanju u prvoj smo treći, kada je Europa u pitanju pri vrhu smo, a kada je Istočna Europa u pitanju prvi smo. I sami smo svjedoci činjenice da te koruptivne radnje se događaju i čak evo i ova nova stara Vlada je na neki način žrtva dvije korupcijske afere koje su se dogodile Krš-Pađene kao i ova oko Slovenske i oko Janafa, dakle u vrlo kratkom roku i mi smatramo da je izuzetno važno raditi na edukaciji ljudi, vrlo je važno održavati treninge, vrlo je važno činiti sve moguće radionice kojekakve ne bi li se ljudi, posebice oni rade u Vladi na neki način educirali i susreli što je kvalitetnije moguće sa korupcijom i sa onim što ona znači. U 2020. godini ista stavka je bila negdje oko 26.000 kuna, to javnost mora znati, a eto u ovoj godini na nekih pola milijarde po ovoj stavci Vlade RH jel se radi o 14.500 kuna dakle došlo je do smanjenja od 45% Mi ćemo tražiti glasovanje o ovome jer smatramo da je moguće u ovom trenutku i da svi moramo podnijeti tu žrtvu da se recimo i to je bio naš prijedlog sa stavke razvoj civilnog društva i suradnja s nevladinim organizacijama gdje je porastao iznos koji je njima odobren na nekih preko 40-ak milijuna kuna.

Idemo sada na amandmane koji su vezani uz Ministarstvo financija. Izvolite. Sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju sredstva fiskalnog izravnanja osiguravaju se u 2021. godini, konkretno na razvoju Ministarstva financija za Vukovarsko-srijemsku županiju planiraju se sredstva pomoći u iznosu od 28,3 milijuna kuna što je prema nama i dostatno i nije potrebno osigurati dodana sredstva. Poštovani ministre. Dakle radi se o namjenskim sredstvima, u ovom slučaju to bi bila sredstva za borbu protiv suzbijanja najezde komaraca. Naime, problem komaraca u Slavoniju, .../nerazumljivo/... u Vukovarsko-srijemskoj županiji, ali i u ostalim županijama jer su sljedeći amandmani identični, samo se odnose na druge županije, je ozbiljan problem. To je problem koji nije samo zdravstvena ugroza, ali i to je vrlo značajna, nego narušava i gospodarsku aktivnost, prije svega, kontinentalni turizam koji se i u Vukovarsko-srijemskoj županiji, ali i u ostalih 5 županija itekako razvio zadnjih nekoliko godina. Intencija ovog amandmana bila je zapravo da se izbjegne ostavljanje na volju lokalnim županima hoće li i koliko će ulagati u borbu protiv komaraca, kao da bi se izbjegla činjenica da dolaze prositi, da tako kažem, moliti u Zagreb po sredstva, svoju Vladu, koja im onda daje sredstva, onda se pobjedonosno vraćaju u svoje županije, kao što radi recimo župan Anušić iz godine u godinu. Dakle, ovo je ozbiljan problem kojem treba sustavno pristupiti jer po sadašnjem zakonu, borba protiv komaraca, ovlast ima jedinica lokalne samouprave, dakle ne regionalne, što nije dovoljno jer jedna općina može uložiti jako puno u borbu protiv komaraca, ali već susjedna ne i onda što dobivamo? Zapravo ne dobivamo učinak koji bi trebali, a učinak koji bi trebali je da imamo objedinjenu sustavnu borbu protiv komaraca, barem na razini županije, ako ne i na razini regije, da bi rezultate imali.

Nedovoljno je da pojedine općine ili gradovi samostalno ulažu ili ne ulažu u borbu protiv komaraca i to treba objediniti i treba ovom problemu sustavno pristupiti, kako sam rekao, barem na razini županija. Naime, kako je država kupovala kanadere za borbu protiv požara na jugu Hrvatske, u Dalmaciji, što je sasvim opravdano i naravno, to je, požari predstavljaju i direktnu ugrozu i života i imovine i ovo je na nekim način ugroza i gospodarske aktivnosti i zdravlja. Stoga dakle nije vezano konkretno za ovaj amandman, ali trebalo bi razmišljati o budućnosti, da država kupi i avione koji bi tretirali komarce na području istoka Hrvatske, kako bi se i tom problemu sustavno pristupilo. To se ne može napraviti bez značajnijih proračunskih sredstava, bilo na razini županija, bilo na razini regije i ovaj je amandman išao u tome smjeru, dakle da se o, da se ne prepusti županima na volju koliko će ulagati ili ne ulagati u ovaj problem, odnosno u rješavanje ovog problema, nego da namjenska sredstva postoje i da se moraju uložiti u ovu svrhu. 4. amandman, isti zastupnik. Vlada predloženi amandman ne prihvaća uz isto obrazloženje kao i u prethodna 2. Samo napomena, Brodsko-posavska županija u 2021., planiraju se sredstva pomoći u iznosu od 21,5 milijun kuna. Tamo se isto kontinentalni turizam značajno razvio u zadnjih nekoliko godina i najezda komaraca je i zdravstveni, ali i gospodarski problem. Da ne ponavljam sve ono što sam rekao, svi se argumenti odnose i na ovaj amandman, tražim glasanje. Obrazloženje jednako kao i u prethodna 3. Što se tiče Virovitičko-podravske županije, sredstva pomoći za 2021. planirana su u iznosu od 12,9 milijuna kuna. Dakle, amandmani, argumenti su isti, tako da ih ne ponavljam, tražit ću glasanje i mislim da sam za amandman br. 3. rekao, zaboravio reći da isto tražim glasanje. Idemo na 6. amandman, ponovno zastupnik Hajduković. Vlada predloženi amandman ne prihvaća.

Hvala lijepo. Dat ću vam jedan konkretan primjer baš iz ove županije, zato sam i čekao ovaj amandman. Grad Osijek može uložiti milijune kuna u suzbijanje i tretiranje komaraca, a susjedna općina Bilje, na čijem teritoriju se nalazi Kopački Rit koji je i glavno leglo komaraca, uloži 0 kuna. Nikakav. Dakle, građane Osijeka, građani Osijeka i dalje imaju velikih problema s komarcima jer komarci ne poznaju administrativne granice, ne poznaju gdje općina Bilje završava, a grad Osijek počinje i da bi riješili ovaj problem, i za građane Osijeka, ali i za građane svih 5 slavonskih županija, trebamo sustavno pristupiti ovom problemu. Najmanje što možemo napraviti je tome problemu pristupiti na razini županije, kažem, najmanje, da bi se postigli iole ikakvi rezultati i zbog toga sam želio da postoje namjenska sredstva, dakle u proračunu, da se izbjegne da župani arbitrarno odlučuju koliko će novaca uložiti u rješavanje ovog problema ili neće. Naime, uz sredstva od 20 milijuna kuna planiranih na aktivnosti naknadu za štete uzrokovane elementarnim nepogodama, osigurano je 100 milijuna kuna na aktivnosti proračunske zalihe, a koje se mogu koristiti za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, a uz to imamo i 50 milijuna kuna planiranih na pozicijama Ministarstva poljoprivrede, programi ruralnog razvoja koja još uvijek nisu utrošena, a mogu se koristiti za ulaganje u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima i do 100% prihvatljivih troškova. Zahvaljujem. Naime, na stavku o potpori civilnog društva, dakle za sljedeću godinu predviđena su 216 milijuna kuna. Smatram načelno ću ovdje govoriti, da mnoge udruge bi trebale zapravo da zaista djeluju slobodno, pronaći nove modele financiranja, a ne da ovise o poreznim obveznicima ja to govorim iz osobnog iskustva. Vodio sam jednu udrugu 10-tak godina bez lipe iz državnog proračuna i smatram da ovaj predloženi iznos od 5 milijuna kuna je više simboličke naravi. Naime, radi se o odšteti zbog požara koji je izbio u blizini Splita 17. srpnja 2017. gdje je državno povjerenstvo utvrdilo, procijenilo štetu u iznosu 130 milijuna kuna. Dakle, ovo je zaista jedan simbolični, simboličan iznos za ljude koji još nisu dobili odgovore na bezbroj upita od strane nadležnih institucija. Tako da tražit ćemo glasovanje i smatramo da ove stavke vezane za naknadu za štete uzrokovane elementarnim nepogodama trebaju bit puno veće. Zahvaljujem. Sada idemo na jedan amandman koji je povezan sa Ministarstvom obrane. To je amandman br. 8. Izvolite. Državni tajnik Branko Hrg. Amandman se ne prihvaća.

Istovremeno se ovim amandmanom otvara nova stavka kp-45079 opremanje helikopterima Hitne medicinske službe kod korisnika Ministarstvo obrane.

Izvolite očitovanje kolega Bakić, izvolite. Hvala vam poštovani g. predsjedniče. RH još uvijek nema organiziranu Hitnu medicinsku helikoptersku službu. Tu Hitnu medicinsku helikoptersku službu mi i dalje obavljamo improviziranim helikopterima oružanih snaga RH. Smatramo da bi se ovim amandmanom trebala osigurati kupovina specijaliziranih helikoptera za Hitnu medicinsku službu, a ovi helikopteri koji se sada koriste u tu svrhu vratiti u obrambene svrhe. U tom smislu dakle ostajemo kod toga amandmana i molimo da se o njemu glasa. Imamo isto tako samo jedan zastupnika Domagoja Hajdukovića, izvolite. Predloženi amandman vlada ne prihvaća. Dakle, što se tiče međuvladinog mješovitog Odbora za zaštitu nacionalnih manjina između RH i Mađarske i na njenoj 15. sjednici potvrđeno je ranije dogovoreno načelo da realizaciju velikih manjinskih projekata koji se ostvaruju u Mađarskoj financira mađarska strana, u RH Hrvatska strana. Mogu samo izdvojiti, recimo u 2019.g. otvoren je Medijski centar Mađara u Hrvatskoj u Bilju, Hrvatski obrazovni centar „Mate Meršić Miloradić“ u Sambotelu, te sredstva za njihov nesmetan rad i funkcioniranje osigurat će država naravno u kojem se ove dvije važne institucije i nalaze. U svakom slučaju Središnji državni ured smatra da su dostatna sredstva dovoljna za provedbu i ovih aktivnosti. Uvaženi ministre, ovaj što ste rekli sve stoji. No ono što je zaključio zajednički mješoviti odbor ne može i ne mora biti prepreka da Vlada RH izdvoji dodatna sredstva za određene institucije za koje smatra da je to bitno. Uvijek volim naglašavati i isticati i to radim evo prilikom svakog proračuna, ne znam više koliko godina unazad, da Hrvatska narodna zajednica u Mađarskoj može biti primjer našim manjinskim skupinama u cijeloj Europi i svijetu po organizaciji, načinu djelovanja, ali i predanosti u čuvanju kulture i baštine svoga jezika prije svega. Znate da mađarski jezik nije nimalo sličan hrvatskom, da je potrebno uložiti dodatne napore da bi se naš identitet i kultura očuvali i to naši sunarodnjaci u Mađarskoj stvarno besprijekorno rade. Hrvatsko kazalište u Pečuhu jedino je hrvatsko kazalište ako ne računamo ono u Mostaru u BiH koje postoji u svijetu. Budući da izdvajamo određena sredstva za Hrvatsko kazalište u Mostaru, da me ne shvatite krivo, ja nemam ništa protiv toga, ali BiH je država u kojoj su Hrvati konstitutivan narod, smatram da je tim više, barem ove simboličke iznose 2 milijuna kuna potrebno izdvojiti za jedino hrvatsko kazalište u svijetu izvan Hrvatske i BiH, a to je Pečuh. Tim više što Hrvati tamo nisu konstitutivan narod, tim više što su manjina, tim više što ulažu ogromne napore u očuvanju svog identiteta i ovo bi bio zapravo jedan simboličan čin sa strane RH da prepoznajemo njihove napore, da prepoznajemo njihov rad i da ga vrednujemo ne samo moralnom podrškom nego i onom pravom financijskom. Prelazimo sada na amandman br. 10. On je vezan za Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje. To je amandman Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista. Predloženi amandman vlada ne prihvaća. Prema tumačenju samog Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje planirana sredstva za navedene proračunske godine raspoređena su za funkcionalan rad ureda, te su dostatna za provedbene aktivnosti i programe koji su po Zakonu o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave stavljeni u nadležnost samog ureda. Poštovani ministre Mariću, žao mi je da je vlada odbila ovaj amandman. Dakle, radi se o prognanicima na području Sisačko-moslavačke županije o dodijeli stanova, o rješavanju tog pitanja i jednostavno iz godine u godinu iako je to obećano da će se riješiti pitanje se ne rješava. Dakle, tražit ću glasovanje o ovom amandmanu, odnos vlade i odbijanje amandmana, mi smo dali oko 160 amandmana, vidim krenulo je onako kako smo i očekivali. Stalno tražite nekakvo suglasje, tražite konsenzus, mi dobru volju pokazujemo svakog petka glasovanjem o velikom broju vladinih zakona, a vlada s druge strane nikada ne želi prihvatiti neki amandman opozicije ili zakonski prijedlog.

Al mi ovdje ne kukamo, ako tražite takav odnos, ako ne želite ovaj imati jedan normalan odnos opozicije i vlasti gdje se prihvaća ono što je dobro tada nemojte tražiti od nas potporu za bilo koji zakon. Nemojte kukati da opozicija ne želi podržati zakonske prijedloge kad ni ono što je dobro za naše građane ne želite podržati. Tražim glasovanje. Amandman br. 11. Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka, izvolite. Donošenjem Zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima koji je stupio 1.1.2019. Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje preuzeo je obvezu osiguranja smještaja za žrtve nasilja u obitelji. Smještaj se prioritetno osigurao u stambenim jedinicama u državnom vlasništvu kojima ovaj ured raspolaže i upravlja. U situacijama kada ne raspolaže adekvatnom stambenom jedinicom u državnom vlasništvu, smještaj se osigurava u stambenim jedinicama fizičkih osoba u obliku najma. Trenutno ured ima odnosno trenutno imamo stambeno zbrinutih 20 obitelji, te je procjena ureda da su predviđena sredstva u iznosu od 350 000 kuna za 2021. dostatna. Poštovani g. ministre, evo kolegi sam rekla, ja sam sigurna da će ovaj amandman biti prihvaćen, ne zato što evo za dva dana je Međunarodni dan borbe protiv nasilja protiv žena, ne zato što je Hrvatska potpisala i ratificirala Konvenciju o borbi protiv nasilja protiv žena već zato što ovdje ste istakli 20 obitelji, ovdje se ne radi o zbrinjavanju, stambenom zbrinjavanju obitelji, ovdje se radi o stambenom zbrinjavanju žena žrtava nasilja, posebice u ovim vremenima pandemije, tražili smo zbrinjavanje jer Hrvatska nije ispunila drugi uvjet, a to je da je osigurala skloništa, pa čak niti županijska gdje bi se žene mogle skloniti, a u doba pandemije im treba tranzicijsko mjesto jer ne mogu otići ni u skloništa ukoliko su u samoizolaciji ili u izolaciji. Dakle, da 350 000 žena, 350 000 kuna zaslužuju žrtve nasilja za stambeno zbrinjavanje je više nego bezočno. Ne može se dogoditi da tako brinemo o žrtvama nasilja. Zanimalo bi me kad će ova vlada imati osjećaj da napravi rodni proračun, pa da se vidi da 50% građanki RH koje jednako doprinose kao i muškarci, ne može osigurati ni smještaj za žene žrtve nasilja? Prelazimo na amandmane vezane za Središnji državni ured za demografiju i mlade. 12. amandman, Klub zastupnika Hrvatskih suverenista, izvolite.

S druge pak strane, predloženo smanjivanje na razdjelu Hrvatskih cesta odnosno Zakona o cestama koji kaže da se sredstva planiraju na razdjelu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, pod aktivnosti naknada u cijeni goriva za Hrvatske ceste. Dakle, svako smanjenje naravno utjecalo bi i na planove investicijske, održavanje i sve ono što veže djelokrug rada Hrvatskih cesta.

Hrvatska godišnje gubi 15 do 20 000 stanovnika samo prirodnim prirastom bez iseljavanja. Primjerice Vukovarsko-srijemska županija vam je 2001.g. po popisu imala 204.000 stanovnika, 2011. 180.000, nagodinu će vjerojatno to biti 150.000 i smatramo da bi ovakvom mjerom koja iznosi 510 milijuna kuna, majka odgajateljica potaknuli prvenstveno znači mlađe obitelji na rađanje i na stvaranje više djece, posebice ovo bi bila mjera za obitelji sa 3-oje i više djece gdje bi majkama osigurali znači dodatne prihode ukoliko ne rade ili ukoliko pak rade jednu dodatnu naknadu od strane države i mislim da bi ova mjera posebice u ovim pasivnim, demografski opustošenim krajevima, došla do izražaja jer su i plaće u takvim krajevima u prosjeku 30% manje od prosječnih državnih plaća. Tražit ćemo glasovanje o ovom amandmanu.

Predloženi amandman vlada također ne prihvaća. Planirana sredstva na aktivnosti dodani porodiljni dopust, roditeljski dopust i oprema za novorođeno dijete dostatna su za ostvarivanje planiranih mjera imajući u vidu činjenicu o utrošenim sredstvima u 2020. Međutim, i kod ovog amandmana ću kao i kod prethodnog i svih koji se odnose na demografiju reći naravno uz dužno poštovanje prema samoj intenciji, ali vi i sami dobro znate koliko vlada na različite načine i vidove ulaže u demografsku obnovu, ali isto tako smo svi svjesni da nema tog jednog seta mjera koji može taj, ja bi ga nazvao, krucijalni problem hrvatskog društva i Hrvatske kao takve riješiti.

Međutim, ono što mi Hrvatski suverenisti moramo istaknuti da je demografija odnosno demografska katastrofa s kojom je Hrvatska suočena trenutno, najveći problem hrvatskog društva. Daleko najveći problem hrvatskog društva i onda ova mjera od 323 milijuna kuna u odnosu na proračun koji je eto 150 milijuna, milijardi kuna, smatramo da je minimalno što bi se moglo napraviti i pokušati promijeniti demografsku situaciju u Hrvatskoj. Nažalost, mi ne čujemo Vladu Andreja Plenkovića da uopće više govori o demografiji, a i vi ste bili svjedok za vrijeme prve predizborne kampanje Andreja Plenkovića za HS da se govorilo isključivo o demografiji i demografskoj obnovi ili godinu dana prije u vrijeme Tomislava Karamarka kada su također bila usta puna demografije. Danas demografiju, demografsku obnovu, pronatalitetne mjere više nitko ne spominje, a Hrvatska je u tom smislu nikad gora. Dakle, Hrvatska nestaje. Naš najveći problem trenutno je prirodni pad s kojim smo suočeni. Trenutno imamo koronu o kojoj svi govorimo, korona će proći, a demografska propast će se nastaviti. Ministre Mariću ja vas pozivam da nađete bilo koji način da uvrste u vaš proračun ovu mjeru, ovu promjenu, ovaj amandman ili neku drugu mjeru koja će dati bilo kakvu nadu hrvatskim obiteljima koja žele imati djecu.

Predloženi amandman također opet ću reći uz dužno poštovanje prema samoj intenciji, Vlada ne prihvaća. Također smatramo da su sredstva dostatna temeljem onoga što je bilo i izvršenje proračuna za ovu godinu, ali isto tako mogu napomenuti da sve što je vezano uz demografiju sigurno da ćemo voditi brigu i na bilo koje načine pronalaziti sredstva da se pojačaju mjere kao što smo između ostaloga rekli u samom programu Vlade. Uvaženi ministre, smatramo da sredstva nisu dostatna, da su dostatna mi bi vjerojatno bar taj pad demografski usporili, nažalost on je i dalje izrazito visok 15 do 20.000 na godišnjoj razini manje rođenih nego umrlih. S druge pak strane mišljenja smo da padom stanovništva doći će kroz godine u godinu do smanjenja i prihodovne strane proračuna, a toga ste vjerojatno i vi svjesni, a rashodovna strana će vam iz godine u godinu biti sve veća i tada dubioza u državnom proračunu će vam iz godine u godinu biti sve gora i gora, stoga ćemo tražiti glasovanje o ovom amandmanu. Također uz dužno poštovanje prema samoj intenciji planirana sredstva dostatna za ostvarivanje planiranih mjera, a imajući u vidu činjenicu o utrošenim sredstvima u 2020. godini. Ministre, mladi su posebno osjetljiva skupina u našem društvu koja zaslužuje posebnu pažnju i zaštitu. Kvalitetna politika za mlade je i preduvjet za puno uključivanje i ostvarivanje mladih, posebno u svezi s obrazovanjem, stručnim osposobljavanjem, radom, rekreacijom, zdravim životom itd., itd. U svjetlu činjenice da nam je bitna pozicija mladih u društvu, da se njihov glas čuje kao i da sami sudjeluju u oblikovanju politika i odnosa prema svojoj populaciji te da se kvalitetno ostvaruju u društvu držim da je bitno na poziciji za mlade u proračunu bude dostatno sredstava za ostvarivanje ovih ciljeva.

Ja sam se trudio ovdje biti realan i tražio sam povećanje od dva milijuna jer i 10 milijuna je premalo, a cilj je naravno zadržati mlade u Hrvatskoj i da se ovdje mogu potpuno ostvariti. Najbolja politika za to naravno nije stavka u proračunu nego gospodarska situacija i napredak gospodarstva. Jasno je da samo ovom mjerom nećemo zadržati mlade u Hrvatskoj, ali mislim da bi bila dobra poruka da je Vlada ovaj amandman prihvatila, zbog toga tražim Dakle, i ovaj amandman kao i prethodni zapravo odnosi se na populaciju mladih odnosno u ovom konkretnom slučaju prevenciju nasilja nad i među mladima. Medicinskim rječnikom govoreći i to volim uvijek govoriti kada pričamo i o nasilju i o sličnim fenomenima u društvu, je jedna kuna uložena u prevenciju je pet kuna ušteđeno u sanaciji. Kada govorimo o nasilju među mladima koje je nažalost sve više prisutno i možemo u medijima čitati o puno slučajeva zlostavljanja bilo fizički bilo online, zlostavljanje ne ostavlja samo fizičke tragove, zapravo to najčešće nisu fizički tragovi nego oni psihički nego različiti ožiljci, inhibicije i slično koje će mlade koji su bili izloženi takvom nasilju nositi cijeli život. Zbog toga smatram da je iznos od četiri milijuna kuna nikako nije dovoljan za nošenje sa ovim teškim problemom. Naravno u proračunu postoje druge stavke koje se odnose na konkretno ovo odnosno na prevenciju nasilja među različitim populacijama, ali četiri milijuna kuna je simboličan iznos koji bi uložili u nešto što je ovako važno, ne samo za mlade nego za društvo općenito i zbog toga tražim glasanje. Izvolite. Predloženi amandman Vlada prihvaća u izmijenjenom obliku na način da će se sredstva u iznosu od 450.000 kuna osigurati smanjenjem u okviru razdjela same Vlade RH, aktivnosti administracije i upravljanje podskupine rashodi za usluge.

Idemo redom. Izvolite.

Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Amandman se ne prihvaća. Obzirom da su sredstva za aktivnost sustava civilne zaštite na toj poziciji planirana samo za specifične poslove civilne zaštite dok je za sve ostale namjene sredstva su osigurana unutar aktivnosti A 553131 administracija i upravljanje kao što su rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, usluge i ostali rashodi. U RH sustav civilne zaštite je godinama zanemarivan što je dovelo de facto do njegovog urušavanja. S druge strane sigurnosni izazovi su sve više uzrokovani klimatskim promjenama i da vode do različitih snažnih elementarnih nepogoda za koje RH nema spreman sustav odgovora, već te poslove dodjeljuje oružanim snagama ili drugim dionicima koji nisu trenirani za te izazove. Koncept domovinske sigurnosti pokazao se neučinkovitim u odgovoru na korona krizu, potres u Zagrebu i okolici te smatramo da je potrebno krenuti graditi ili obnavljati snažan sustav civilne zaštite. Amandman br. 19 ponovo isti klub zastupnika. Hvala lijepa. Vlada ne prihvaća ovaj amandman. Naime, sredstva su u cjelokupnom ovom iznosu na poziciji ilegalnih migracija osigurano da bi se sprečavanje ilegalne migracije koje su sada vrlo važno pitanje i smanjenjem za ta predložena sredstva ugrozila bi se zaštita granica i ilegalnih migracija, prema tome ne prihvaća se amandman. Evo da ne ponavljam, da ne uzimam vrijeme dometnut ću samo sljedeće, ovo je naravno vezano za prethodni amandman. I kao i u prethodnom amandmanu ovim amandmanom bismo ojačali sustav civilne zaštite na način da se rezerviraju sredstva za prve projekte novog sustava civilne zaštite. Ta se sredstava mogu osigurati iz stavke MUP-a vezano za upravljanje ilegalnim migracijama, budući da upravo civilna zaštita bi mogla učinkovito doprinijeti u upravljanju ilegalnim migracijama. Klub zastupnika IDS-a je predložio 20. amandman. Izvolite. Vlada REH prihvaća ovaj amandman u izmijenjenom obliku.

Hvala. Izvolite očitovanje kolega Demtlika. Zahvaljujem na prihvaćanju amandmana, neću tražit glasanje. Amandman br. 21 zastupnik Miro Bulj. Amandman 25 se ne prihvaća. Naime, Policijska postaja Sinj obnovljena je putem energetske obnove vanjski dijelovi i fasada, krovište itd., a sklopljeni su ugovor u međuvremenu i za unutarnje uređenje i osigurana sredstva u suradnji sa gradovima i općinama na području Cetinske krajine. Mene čudi da zastupnik Miro Bulj koji ovdje često ističe da je zaštitnik Cetinske krajine da nije upoznat sa ovime, da je Policijska postaja Sinj u jednom dijelu obnovljena. Hvala. Izvolite očitovanje. Hvala lijepo. Mene čudi kako vi prošle godine niste prihvatili amandman prije obnavljanja. Policijska postaja Sinj je obnovljena izvana i to ne piše u amandmanu. Prošle godine ste to mogli prihvatiti, ali to ste odradili ok. Međutim, unutra je policijska postaja kao iz 12. stoljeća i to prepustiti lokalnim samoupravama, a policijska postaja imati u 21. stoljeću uvjete kao u srednjem vijeku je nevjerojatno. I to prepustiti lokalnim samoupravama je sramotno i opremu i ljude ste zaboravili na tom području. To područje je ogromno, to je područje ugroženo od migranata, ti ljudi zaslužuju puno više, puno bolju opremu. Tako da je sramotno od vas da vi saborskog zastupnika koji dolazi iz toga područja opominjete, onaj koji je dao amandman prošle godine i da ja to ne znam. Pa znate li vi uopće osim što ste koalirali kao HSLS-ovac sa HDZ-om i da vam je napisao to netko iz HDZ-a, znate li kako izgleda unutrašnjost Policijske postaje u Sinju? Jeste li bili, odgovorite evo dajem vam mogućnost? Tražim da se ovaj amandman podrži i sramotno je to prebacivati na lokalne samouprave Cetinskog kraja.

Idemo sada na nekoliko amandmana vezano uz Ministarstvo hrvatskih branitelja. S nama je ovdje poštovani državni tajnik Darko Nekić. 22. amandman Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista. Izvolite. Pozdravljam sve zastupnice i zastupnike. Što se tiče 22. amandmana Vlada ga ne prihvaća.

Poštovani predstavniče Vlade ja vam moram reći da ponovno bolje pročitate amandman jer je unutra sve precizirano i ako ne znate pročitati da je amandman upućen za obilježavanje žrtava stradanja branitelja Domovinskog rata u području Dubrovnika i stradanja civilnih žrtava u području Dubrovnika onda ćete morati krenuti u prvi osnovne jer to vam tamo piše. Druga stvar, mislim da ne treba posebno naglašavati kakva je bila uloga branitelja Domovinskog rata u Dubrovniku, a ja ću vam reći da danas ti ljudi nemaju nikakav spomenik, ništa. Prije toga je napravio HDZ spomenik, služio je za češljanje. Kao zrcalo na pilama, danas nema ni toga. A što se tiče civilnih žrtava, osim dosad nakon 30 godina neuređenog statusa jer su zaboravljeni, odbačeni sa strane, a mnogo ih je, ja predlažem i vama i svima u ovoj prostoriji, pogledajte film Otkrhnuti. Nakon tog filma više nećete imati isti odnos prema Domovinskom ratu, prema civilnim žrtvama u Domovinskom ratu, više neće vam trebati nikakva uputstva iz ministarstva je li vam dobro napisan amandman ili nije. Sami ćete napisati amandman. I tražit ćete da se tim civilnim žrtava ne da samo spomenik, nego da se potpuno urede njihova prava. Znate zašto? Kad pogledate taj film shvatit ćete da je vaše dijete moglo biti jedno od otkrhnutih. Ja sam bio na premijeri toga filma. Ja vam savjetujem, ne sad što se tiče moje struke, nego stvarno radi onoga što bi mi trebali osjećati kao čast i poštovanje prema ljudima koji su dali živote za nas, pa dajmo im barem spomenik. Idemo na 23. amandman, Klub zastupnika Stranke s imenom i prezimenom, Pametnog i GLAS-a, izvolite. Amandman se ne prihvaća. Sredstva potrebna za provedbu nacionalnog programa temelje se na procjeni ukupnih sredstava potrebnih za provedbu zdravstvenog dijela programa u 4 klinička bolnička centra, a prema procjeni samih kliničkih bolničkih centara. Predloženi iznos sredstava u Prijedlogu Državnog proračuna za 2021. je dostatan za nastavak provedbe nacionalnog programa i ispunjavanje svih obveza Ministarstva hrvatskih branitelja. Tražimo da se o ovom amandmanu glasa. Naime, mi smo samo tražili određenu promjenu unutar pozicije, tražili smo da se za 3 milijuna i 860 tisuća kuna smanji iznos namijenjen obilježavanju mjesta stradavanja u Domovinskom ratu, a u korist nacionalnog programa psihosocijalne i zdravstvene pomoći sudionicima i stradalnicima Domovinskog rata. Dakle, nesporno je da je obilježavanje obljetnica dio identiteta, no smatramo da je iznos od 7 milijuna i 700 tisuća kuna i više nego dovoljan i dostatan da se ostvari primjereno iskazivanje poštovanja prema ratnim događanjima i stradalnicima u Domovinskom ratu. Također, smatramo da ljudi moraju biti središte svih javnih politika i da ljudi moraju biti ispred obljetnica. Vi kažete da su predviđena sredstva dovoljna i da se temelje na procjeni zdravstvenih ustanova, a ja kažem da među našim braniteljima i nadalje i s drugim stradalnicima Domovinskog rata postoje duboke traume kojima se u proteklih 30 godina ova država nije u dovoljnoj i dostatnoj mjeri posvetila. Tražimo da se ovim amandmanom ta nepravda barem djelomično ispravi. Idemo na amandman br. 24. Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka. Amandman se ne prihvaća. Naime, Ministarstvo hrvatskih branitelja realno je planirano sredstva za obilježavanje obljetnica iz Domovinskog rata čijim bi se smanjivanjem dovelo u pitanje realizacija samih programa. Ministarstvo hrvatskih branitelja godišnje provodi natječaj za aktivnosti i projekte u okviru kojeg se mogu sufinancirati spomen-obilježja iz II. svj. rata. Ukoliko smo dopustili rušenje i oštećivanje preko 3 tisuće spomenika iz NOB-a od kojih su mnogi od njih vrhunska djela i umjetnosti i dakle, naša baština, kao što su to Džamonjini ili Bakićevi spomenici. Dovoljno vam je otići na Petrovu Goru i pogledati jedan od najsuvremenijih spomenika uopće u svijetu vezan uz antifašističku borbu pa vidjeti što znači obilježavati, a što znači čuvati memoriju. Ova Vlada je nedavno pokazala iskorake u tome što bi značio kontinuitet antifašizma u Hrvatskoj. Ili će ova Vlada se odlučiti za kontinuitet, pa tome i brigu o spomenicima koje smo u ovih 30 godina porušiti, oštetiti, dovoljno je pogledati što se jučer dogodilo sa spomenikom u Varaždinu, spomeniku Holokausta, pa vidjeti gdje živimo. Ukoliko ćemo takvu nebrigu pokazivati za spomenike, onda nije niti čudo. Za obilježavanje, kao što ste rekli, obljetnica, nije potrebno imati tolika sredstva, obilježavati, komemorirati možemo i kao ljudi, možemo i kroz građanski odgoj, o čemu će također, biti govora, ali je izuzetno važno da pokažemo da li radimo kontinuitet sa antifašističkom Hrvatskom, da li čuvamo spomen na antifašističku Hrvatsku ili nam to nije važno.

Prvi je na redu Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka, amandman br. 25. Izvolite.

Predloženi amandman se ne prihvaća. Naime, prijedlog se ne prihvaća jer su na aktivnosti pomoći organizacijama koje se bave razvojnom suradnjom i humanitarnom djelatnošću u inozemstvu planirana dostatna sredstva za izvršenje preuzetih obveza, a aktivnosti NATO misija i operacija planirana su sredstva za podmirenje troškova sudjelovanja pripadnika Oružanih snaga RH u NATO misijama i operacijama te aktivnosti ojačane prednje prisutnosti sukladno zakonu donesenom u HS-u i zbog navedenog, sredstva se s ove aktivnosti ne mogu umanjivati. Za razliku dakle od Vlade, mi ne mislimo da su sredstva predviđena za razvojnu suradnju i humanitarnu djelatnost u inozemstvu dostatna, stoga smo i predložili ovaj amandman. Do sada je RH uglavnom imala politiku da bude prisutna u međunarodnim oružanim sukobima primarno svojom vojnom komponentom. Mislimo da je uz vojne misije potrebno ojačati civilno razvojne misije budući da RH ima dovoljno iskustva u izgradnji mira u poslijeratnom periodu. Mislimo da i ta znanja treba početi dijeliti s ljudima u oružanim sukobima. Stoga, dakle ostajemo kod ovog amandmana i molimo da se o njemu glasa. Predloženi amandman se ne prihvaća. Prijedlog se ne prihvaća jer su aktivnosti na razvojnoj suradnji dostatne za izvršavanje preuzetih obveza, a kad je riječ o Središnjem državnom uredu za Hrvate u inozemstvu u skladu s čl. 10. Ustava RH Zakonom o odnosima RH s Hrvatima izvan RH, pa u skladu sa Strategijom o odnosima RH s Hrvatima izvan RH skrb za Hrvate izvan RH ustavna je i zakonska obveza, te sastavni dio unutarnje i vanjske politike RH. Opći cilj rada i ustroja Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan RH jest skrb za očuvanje nacionalnog identiteta, a u okviru aktivnosti, planiranih aktivnosti tog ureda odvijaju se i provođenje Nacionalne strategije razvojne suradnje i s najvećim dijelom svog proračuna sam ured sudjeluje u projektima provedbene programa Nacionalne strategije razvojne suradnje za 2020.g. u ukupnom iznosu od gotovo 58 milijuna kuna, što kad je riječ o proračunu ureda, Središnjeg državnog ureda za Hrvate u inozemstvu iznosi 81% ukupnog proračuna za 2020.g. Slijedom navedenog nije moguće umanjiti sredstva Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan RH. Hvala vam da ste nas podsjetili da je skrb za Hrvate izvan RH ustavna i zakonska kategorija. Međutim, našim amandmanom to ničim i ni u kojem smislu nije dovedeno u pitanje. S druge strane, ovaj amandman je naravno usko povezan sa slijedećim. Mi mislimo da je zaista potrebno povećati sredstva za međunarodnu i razvojnu suradnju pri Ministarstvu vanjskih poslova jer da je to snažan vanjsko politički alat koji može pridonijeti našem kvalitetnijem pozicioniranju. Tako dakle ostajemo i uz ovaj amandman i molimo da se o njemu glasa. Predloženi amandman vlada prihvaća u izmijenjenom obliku. Prijedlog se prihvaća na način da će se na razdjelu Ministarstva vanjskih i europskih poslova otvoriti nova proračunska aktivnost pod nazivom „Pomoć progonjenim kršćanima i drugim osobama koje su u potrebi“, te na istu rasporediti sredstva s proračunske aktivnosti razvojne suradnje u iznosu od 1,500 000 kuna. Hvala lijepo. Nema ovdje zastupnice Marijane Petir, tako da ćemo morat glasovat o tom prijedlogu. Hvala vam lijepa. Idemo sada na Ministarstvo kulture i medija, s nama je poštovani Ivica Poljičak, državni tajnik. 28. amandman zastupnik Željko Sačić, izvolite. Poštovani predsjedniče, kolegice i kolege, poštovane zastupnice i zastupnici. Amandman br. 28. se ne prihvaća. Ministarstvo kulture i medija u skladu sa Zakonom o financiranju javnih potreba u kulturi raspisuje javni poziv za financiranje programa u kulturi. Ako je navedeni iz amandmana program prijavljen na natječaj Ministarstva kulture i medija bit će razmotren i donijet će se odgovarajuća odluka. Hvala. I izvolite kolega Sačić. Pa, izražavam nezadovoljstvo što niste prihvatili, ali ostao je, znači otvorena mogućnost da ipak uvažite određene argumente. Mi moramo znati da se amandman temelji na svim zasadama EU, osobito rezolucijama Europarlamenta i ove deklaracije saborske iz 2006. kako bi se zapravo čuvala kultura sjećanja na žrtve svih totalitarnih režima i RH je već unazad nekoliko godina pokazala izniman senzibilitet kada je svoj udio u vlasništvu u jednoj nekretnini u Zagrebu, Vlaška 79 zapravo prenijela ovaj da zajedno sa Gradom Zagrebom izgrade taj Memorijalni centar žrtava totalitarističkih režima po ugledu na mnoge države tranzicijske u kojima je vladao takav komunistički totalitarni režimi. Prije svega to imamo u Mađarskoj, to imamo u Rumunjskoj, to imamo u Albaniji, u Berlinu itd. i moramo biti svjesni da je 100 000 ljudi proganjano u bivšoj totalitarističkom sistemu Jugoslavije, hrvatskog i danas ih je vrlo malo preživjelo i njih je 9000 i moramo radi sprječavanja, ponavljanja ikakve budućnosti i njegovane kulture sjećanja učiniti sve da upravo taj centar zaživi u Hrvatskoj.

Ako je program memorijalnog centra, Memorijalni centar žrtava totalitarnih režima leksikon političkih zatvorenika i tiskanje časopisa političkih zatvorenika prijavljen na natječaj Ministarstva kulture i medija bit će razmotren i donijet će se odgovarajuća odluka. Samo bi htio nadodati, dakle da se društvo, Hrvatsko društvo političkih zatvorenika sa sjedištem u Zagrebu u Masarykovoj ove godine zapravo bori sa jednim potpunim ignoriranjem i bilo kakvom potporom financijskom naše društvene zajednice. Oni su donedavna imali određenu potporu od Ministarstva hrvatskih branitelja od 70.000 kuna, danas nemaju ni to. Sve što preživljavaju preživljavaju zahvaljujući donacijama i naših prijatelja izvan RH, a mnogo su pridonijeli slobodi RH, 3016 žena je zatvarano, proganjano u doba jugoslavenskog i hrvatskog komunizma i sve to skupa nas obvezuje, čvrsto nas obvezuje da tim ljudima koji su prije Domovinskog rata ginuli, borili se i žrtvovali svoju slobodu za slobodu i nezavisnost države Hrvatske, mi naprosto živući moramo, moramo sa poštovanjem i pijetetom prema njima se odnositi kako nas obvezuje zadnja Rezolucija EU iz 2019.g.

Ministarstvo kulture i medija u skladu sa Zakonom o financiranju javnih potreba u kulturi raspisuje javni poziv za financiranje programa u kulturi ako je navedeni program „Osvjetljenje tvrđave Topana“ prijavljen na natječaj, bit će razmotren i donijet će se odgovarajuća odluka. Poštovani državni tajniče, pa i nisam baš nešto pretjerano zadovoljan s odgovorom. Naime, odgovor je u biti očekivani i razočaravajući opet za moj Imotski i narod naravno i ljude koji žive gore. Jer ovako jedan minoran zahtjev, ovako nekakva minorna sredstva da nisu u stanju biti a priori uvrštena definitivno da su pokazatelj onoga što zapravo Imotski kraj već godinama dobiva iz proračuna RH, a to su mrvice mrvica, a s druge strane puno više je taj narod ovoj državi kao takvoj dao. Ali s druge strane se s vama slažem, zašto biste i dali kraju koji je sigurno vaše biračko tijelo iz godine u godinu. Dakle, obzirom da amandman kao takav ne prihvaćate, ja ću zatražiti glasanje o istome, a mislim da kulturološku povijest i značaj na kraju krajeva same tvrđave Topana ne treba u ovom kontekstu ni napominjat. Amandman se ne prihvaća uz isto obrazloženje ako je program uređenja starokršćanske bazilike u Zmijavcima prijavljeno na natječaj Ministarstva kulture i medija bit će razmotren i donijet će se odgovarajuća odluka. Hvala. Izvolite očitovanje. Dakle, da se ne bih ponavljao, očekivao sam da ćete barem jedan iz domena ovog resornog ministarstva prihvatiti. Međutim, ne znam da li ste uopće svjesni značaja starokršćanske trobrodne bazilike u Zmijavcima iz 5. stoljeća koja je, nije devastirana, al nije nešto ni pretjerano daleko od cijele te priče. Taj zmijevački narod je jednako ko i imotski narod opet standardno biračko tijelo HDZ-a. Međutim, ono sve što ima je stekao žuljevima svojih ruku. Kako u bilo kojem drugom aspektu, a još amandmana ima vezanih i za same Zmijavce, nije dobio ništa do sada, evo žalostan sam što niste na kraju krajeva prihvatili barem ovaj. Amandman se ne prihvaća s obzirom da Ministarstvo kulture i medija sukladno čl. 12. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave nije nadležno za zaštitu prirodnih nalazišta ne može osigurati sredstva za aktivnost, uređenje i zaštita nalazišta čovječje ribice Krševac. Dakle, ovdje niste nadležni, a u ovom dijelu u kojem jeste neka se netko treći prijavi. Dakle, priča i prebacivanje ping pong loptice s jedne strane na drugu definitivno opet nije ono što je taj opustošeni kraj u Imotskoj krajini dobio. S druge pak stane nalazište čovječje ribice kao takve endemska vrsta, s druge strane i jedna specifična vrsta špiljskoga račića se također gore nalazi. Međutim, državni tajniče znam da vi niste odgovorni za ovo što ću reć. Međutim, pitam se da li netko u ovoj državi vodi računa o tom da će Imotska krajina u narednih 10.g. u smislu ljudi koji gore ostanu biti puno rjeđi od staništa čovječje ribice u Hrvatskoj?

Ministarstvo kulture i medija je na poziciji inovativne umjetničke i kulturne prakse gdje se očekuju povećanja sredstava temeljem Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjela dijela prihoda od igara na sreću u 2021.g. U skladu s navedenim i u skladu sa smjernicama ekonomske i fiskalne politike za razdoblje '21.-'23. sredstva za navedenu aktivnost osigurana su u proračunu Ministarstva kulture i medija. Mi se, mi se ne možemo pomiriti s činjenicom da su u odnosu na ovogodišnji proračun sredstva za programa vizualne djelatnosti u ovom resoru umanjena čak za 15%, govorimo o proračunu, prijedlogu proračuna za 2021. Sredstva za programe, kazališne i glazbeno scenske djelatnosti za više od 11%, sredstva za književno izdavaštvo preko 4%, sredstva za inovativne, umjetničke i kulturne prakse čak 33%, sredstva za međunarodnu kulturnu suradnju za čak 38% Ne samo da se ne možemo pomiriti s tim činjenicama nego ne možemo zapravo niti vjerovati u te brojke. Osobito ne možemo vjerovati u svjetlu činjenice da vlada istovremeno predlaže poreznu reformu kojom, kojom se dakle, kojom je dakle spremna prihvatiti umanjenje proračunskih prihoda za više od 2 milijarde kuna. Kako je moguće da u takvoj situaciji, premda je vrijeme krizno i godina pred nama na mnogo načina neizvjesna, kako je moguće da, da segment kao što je kultura bude tako manje značajno financiran nego u ovoj godini? Kad smo dakle kod inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi, mi smatramo da je dodatno ulaganje u kulturne sadržaje i programe bitno i neugodno nam je da moramo podsjećati vas, predstavnike Ministarstva kulture, da nam je bitno u izgradnji i očuvanju našeg individualnog i kolektivnog i humanog identiteta. Važnost kulturnih programa dodatno je potencirano trenutnom krizom. Inovativne umjetničke i kulturne prakse od prioritetnog su značaja za razvoj kulture, za razvoj društvene kohezije [[Upadica: Hvala vam.]] i društvenu inkluzivnost. Ostajemo dakle kod našeg amandmana [[Upadica: Hvala vam lijepo.]] i molimo da se o njemu glasa. Amandman 34. Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka ponovo. Amandman se ne prihvaća zbog odgađanja velikog broja kulturnih programa koji se uslijed utjecaja pandemije koronavirusa neće održati, planirana sredstva na toj aktivnosti odnosi se na međunarodnu kulturnu suradnju su dostatna. Hvala. Sada ćemo na 35. amandman, Klub zastupnika Stranke s imenom i prezimenom, Pametnog i GLAS-a. A oprostite, ne, imate pravo izjasniti se, je, je. Hvala lijepa. Amandman se ne prihvaća zbog toga što su sredstva dostatna. Hvala vam.

Smatramo da je važnost kulturnih programa dodatno potencirano trenutnom zdravstvenom krizom. Međunarodna kulturna suradnja važan je mehanizam našeg kulturnog razvoja i naravno, prijenosa dobrih praksi, stvaranju zajedničkog europskog identiteta. Neovisno o tome što je sasvim moguće da će razina i intenzitet međunarodne kulturne suradnje uslijed pandemije biti smanjena, mi ipak smatramo da je bitno predvidjeti i važno predvidjeti uvećanje te stavke u proračunu za sljedeću godinu. Sada ćemo na 35. kao što sam naveo, Kluba zastupnika Stranke s imenom i prezimenom, Pametnog i GLAS-a, izvolite, obrazloženje. Amandman se ne prihvaća.

Hvala. To što očekujemo sredstva, ne znači da će ona i stići, a pogotovo se ne zna kada. Ovim amandmanom mi smo predložili da se za 8 milijuna kuna skine proračun za opremanje i modernizaciju i izgradnju dakle, za opskrbu materijalnim sredstvima MORH-a te da se to preusmjeri na povećanje naknade za ostale kulturne djelatnosti. Dakle, kultura je ta koja indirektno čuva psihološko zdravlje nacije. Kultura je naš duhovni lijek, a država koja nije u stanju obraniti svoju kulturu, obnavljati je, a u uvjetima korone zapravo omogućiti preživljavanje kreativnih kulturnih potencijala, neće uspjeti obraniti niti bilo što drugo. Slobodni umjetnici izrazito su teško pogođeni krizom koja je izazvala pandemija koronavirusa, pri čemu pomoć koju su dobili tijekom 2020. nije bila adekvatna. Stavka „Potpore slobodnim umjetnicima“ se u prijedlogu proračuna za 2021. ukida u potpunosti i to smatramo ne prihvatljivim, a iz proračuna nije jasno da su druga sredstva namijenjena za tu svrhu. Nedovoljno je očekivati pomoć EU. Stoga predlažemo zapravo da se za ovih 8 milijuna kuna u proračun vrati iznos potpore iz 2020. g. Idemo na amandman istog kluba zastupnika, broj 36., izvolite. Amandman se ne prihvaća jer su sredstva za financiranje poduzetništva u kulturi i kreativnim industrijama osigurana u proračunu Ministarstva kulture i medija u skladu sa smjernicama ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2021.-2023. g. Hvala. Hvala. slična argumentacija kao i u odnosu na prethodni amandman. Dakle, mi tražimo da se vrijednost pozicije „Materijalni rashodi“ u Ministarstvu obrane za 3 milijuna kuna preusmjeri na ostale djelatnosti u kulturi. Dakle sredstva za poticanje privatne inicijative u kulturnim i kreativnim industrijama upola su smanjena u odnosu na 2019. g., a isto tako predviđaju projekcije za 2022. i 2023. To smatramo neprihvatljivim s obzirom na to da se radi o vrlo važnom sektoru, kao što sam rekla, kultura je naše ogledalo. K tome, radi se o sektoru koji je strahovito stradao u pandemiji koronavirusa. Predlažemo da se sredstva za subvencije malim poduzetnicima u kulturi i kreativnim industrijama vrate na onaj iznos iz 2019. g. Tražimo da se o ovom amandmanu glasa. Izvolite. Amandman se ne prihvaća. Sredstva za financiranje programa zaštite i očuvanje kulturne baštine osigurana su u proračunu Ministarstva kulture i medija u skladu sa smjernicama ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2021.-2023. g. Hvala.

Lansirna rampa Torpedo je UNESCO-ov spomenik nulte kategorije, a neodgovornim ponašanjem, moram reći, gradske, a onda i državne vlasti, doveli smo ga do uništenja. Urušavanje krova ovakvog jednog spomenika sramota je svih onih koji vode grad Rijeku, ali i nadležnih institucija RH zadnjih 30 godina. Isprika je uvijek bila ta, kažu u Rijeci je na vlasti SDP, na razini države HDZ. No nažalost, ni u vrijeme kada je vlast bila ista, a to je vrijeme Milanovićeve Vlade, nije se učinilo ništa po ovom pitanju. Amerikanci su od 4. tvornice torpeda na svijetu napravili veliku turističku atrakciju i funkcionalan prostor. Vrijeme je da u našem društvu ostavimo sa strane, da zakopamo neke ideološke ratne sjekire i da učinimo sve ono što je dobro, u interesu hrvatskog naroda. Živimo u vremenima koja traže mnogo veći stupanj kooperativnosti i suradnje svih aktera na političkoj sceni Hrvatske i stoga pozivam nadležno ministarstvo, molim vas, uključite se, prihvatite ovaj amandman i da napokon svi zajedno počnemo raditi u interesu građana RH. Krajem svibnja g. ministar Butković i gradonačelnik Obersnel načelno su dogovorili suradnju na projektu obnove Lansirne rampe Torpeda, no do dana današnjega ništa se nije dogodilo, nije se krenulo u fazu realizacije. Hvala. 38. amandman, ponovo Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista. Amandman se ne prihvaća. Raspisan je javni poziv za financiranje programa u kulturi. Prijavljene programe razmatraju i vrednuju vijeća za pojedine djelatnosti u skladu sa Zakonom o kulturnim vijećima. Ako je program izgradnje i uređenja kina u Karlovcu prijavljen na natječaj Ministarstva kulture i medija, bit će razmotren i donijet će se odgovarajuća odluka. Izvolite očitovanje, kolega Petrov. Ne znam jesam li dobro čuo da ste prihvatili amandman. Nadam se da ste prihvatili amandman, ja ću vam još jednom podcrtati zašto je ovaj amandman bitan. Znači radi se o jednom od kultnih mjesta Karlovca. Radi se o kinu, o Karlovcu koji nije bio samo kino. Napravljena zgrada 1920., proglašena kulturnim dobrom RH i bila je okupljalište mladih sve do Domovinskog rata. Nakon toga prošla je različite transformacije, bili su poslovni prostori, disko-klubovi i ostali, ali kino se nikada nije vratilo. Ja mislim da grad Karlovac zaslužuje jedno takvo kulturno središte, jedno takvo mjesto gdje će se okupljati mladi i toplo se nadam da sam dobro čuo i da ste prihvatili ovaj amandman. Hvala. Niste dobro čuli, amandman nije prihvaćen, koliko sam ja shvatio, ali ja sam malo bliže pa se lakše čuje. Idemo na 39. ovaj amandman zastupnika Mire Bulja, izvolite. Amandman se ne prihvaća uz isto obrazloženje kao i prethodni amandman. Ako je program sanacija Dioklecijanovih podruma prijavljen na natječaj u Ministarstvu kulture i medija, bit će razmotren i donijet će se odgovarajuća odluka. Hvala. Hvala lijepo. I ja sam se, čini mi se da ste rekli da ste prihvatili amandman, ali i nadam se da ste ga prihvatili, kad govorimo o podrumima Dioklecijanove palače, to je jedan od najznačajnijih resursa grada Splita, nezaobilazna točka u sklopu turističkih posjeta. Najave su u pripremi strateškog projekta, do sad nije dala, sve dosadašnje najave nisu dale nikakav rezultat niti je koga briga za taj dio vrlo značajan povijesni, kulturni, kako smo rekli, kulturno dobro, to su Dioklecijanovi podrumi i Dioklecijanova palača koje je zaboravljena. Mi moramo znati, uvaženi državni tajniče, kolegice i kolege, da Splitsko-dalmatinska županija i Split daje ogroman sredstva u naš proračun, u državni proračun. Osim obećanja koja dajete na sjednicama Vlade u Splitu od 2 milijarde kuna za projekte, do sada, prije 3 godine ste uložili 0 kuna, ova Vlada u Splitsko-dalmatinsku županiju, a pozivamo se na turizam. Svi smo svjesni značaja, znači, Dioklecijanove palače i tih podruma. Očito da vi nemate volju to napraviti, ja sam predložio 300 milijuna kuna, tj. da se obnove i urede i zaštite Dioklecijanovi podrumi i da ta turistička ponuda donese novi zamašnjak gradu Splitu, Splitsko-dalmatinskoj županiji i naravno, cijeloj hrvatskoj turističkoj ponudi i nadam se da sam dobro i ja čuo, da ste prihvatili ovaj amandman jer pusta obećanja koja ste dali, između ostalih je i Dioklecijanova palača. Nije prihvaćen amandman, samo da vas informiram. Kolegice Peović, povreda Poslovnika, izvolite. Da, tražim povredu Poslovnika čl. 196., uskraćivanje prava na ulaganje amandmana i .../nerazumljivo/... znači usmenih konzultacija sa ministrom Marićem, voljeli bismo da još jednom objasne u čemu je problem, samo sekundu. Ali svejedno, mislim da jest povreda Poslovnika jer oni amandmani koji su sada trebali doći na red, nećemo ih moći obrazlagati jer su odbijeni pa bismo molili da se to obrazloži zašto jer smo provjerili, ono tumačenje koje smo dobili usmenim putem nije točno. Znači mi nismo prekršili čl [[Upadica: Hvala vam lijepa.]] 38. Zakona o proračunu. Evo kolega, odnosno ministar Marić kaže da će pisanim putem odgovoriti. Dakle, kad neki amandman nema uvjete da ide u ovu fazu, dakle u obrazloženje, o tome odlučuje nadležno ministarstvo, Vlada i službe ovdje u Saboru i to je njihova ocjena i iz tog razloga on nije sada uvršten da se o njemu izjašnjavamo. Kada bi koristili se ovim što sad vi činite, tada bi svi ti amandmani koji nisu uvršteni povredom Poslovnika mogli biti praktički raspravljani na isti način kao i oni koji su dobili zeleno svjetlo, tako da molim vas da to shvatite. Nisam to tražila, samo da kažem. Ja sam samo

Kolega Bulj, 40. amandman, izvolite. I molim vas, jasno to naglasite sada je li prihvaćen ili nije prihvaćen. Dakle, jasno obrazloženje kao u prethodna 2 amandman.

Sa one strane Marjana je najljepši stadion na svitu i moramo biti ponosni na nj, to je splitska lipotica Poljud.

Nažalost ne toliko često i žao nam je šta na tom stadionu Torcida i ostale navijačke skupine ne navijaju češće za svoju reprezentaciju. Nije to mačkara od stadiona kao što su građeni neki, to je simbol lipote nogometne u Splitsko-dalmatinskoj županiji, Hrvatskoj i ciloj Europi, radi se o Poljudu. Poljud je 2015. godine Ministarstvo kulture upisalo ga u listu zaštićenih kulturnih dobara.

To je jedna teška konstrukcija koja se može dogoditi ono najgore, da se uruši da se dogodi zlo. Svi obećavate godinama o ljubavi, o Splitu, o Hajduku, o Bilima, godišnjici Hajduka koji je proslavio već davno 100 godina, znači naš najjači klub, najbolji klub, najlipši stadion od vas ne zaslužuje ništa. Dalmacija i Bili ne zaslužuju ništa. Zbog čega? Ja ne vidim niti jedan razlog da se zaštiti taj nacionalni simbol splitska lipotica Poljud.

Izvolite. Amandman se ne prihvaća uz isto obrazloženje kao prethodni odnosno ako je problem osvjetljenja Đakovačke katedrale prijavljen na natječaj Ministarstva kulture i medija bit će razmotren i donijet će se odgovarajuća odluka. Izvolite očitovanje kolega Hajdukoviću. Pa ja ne znam je li onda Grad Đakovo ili Đakovačka biskupija ili tko bi više trebao sposoban se javiti na natječaj, ali iz godine u godinu je činjenica da se ne javljaju, a Đakovačka katedrala moram reći da je zaista biser istoka Slavonije kada govorimo o sakralnoj umjetnosti. Naime, Đakovačkoj katedrali koja je građena između 1866. i '82. ne prestaju se čuditi i diviti već od samog početka njezine gradnje.

Postojanje ovako velebne crkve u Đakovu i na istoku Hrvatske općenito zaista je pravo čudo, ona je plod Strossmayerove beskompromisne vizije u kojoj se nije zadovoljio prosječnošću nego je tražio najbolje iz umjetnosti i graditeljstva svog vremena.

Mislim da ćete se svi složiti da ovako važan sakralan objekt na istoku Hrvatske zaslužuje primjereno osvjetljenje, tim više kada prolazite Slavonikom autocestom Đakovo i Đakovačka katedrala su u mraku. To treba promijeniti, posebno ako imamo na umu i činjenicu da želimo razvijati kontinentalni turizam, mislim da vizura i Đakova i Slavonije će biti ljepša uz primjereno osvjetljenje ovog istočnog hrvatskog bisera i zbog toga tražim glasanje. Izvolite. Drugim riječima ako je program rekonstrukcije zgrade Zavičajnog muzeja Poreštine prijavljen na natječaj Ministarstva kulture i medija bit će razmotren i donijet će se odgovarajuća odluka. Hvala. Zahvaljujem predsjedniče. Evo tražimo glasanje po ovom amandmanu, dozvolite mi samo kratko da obrazložim da u Zavičajnom muzeju Poreštine u Museo del territoria parentino najstarijoj muzejskoj ustanovi u Istri koja ove godine obilježava 135. godišnjicu osnutka u tijeku su radovi na sanaciji međukatnih konstrukcija. Obnova Zavičajnog muzeja POreštine jedan je od glavnih projekata kulturne politike Grada Poreča koji se odvija kroz nekoliko faza s ciljem kompletne rekonstrukcije zgrade te izrade novog stalnog muzejskog postava. Na temelju svega navedenog molim nadležna tijela da omoguće financiranje ili sufinanciranje radova na obnovi Zavičajnog muzeja Poreštine, sredstva su potrebna kako za građevinske radove tako i za muzejski postav, a sva dokumentacija je već ishodovana. Jedino tako projekt se može privesti kraju za dobrobit cijelog područja i zajednice. Kako je riječ o značajnom iznosu potrebno je da se u financiranje ovog projekta uključi država. Hvala.

Tražim glasanje i za ovaj amandman i dozvolite ukratko samo da vas obavijestim da je to prosvjetiteljsko interpretacijski centar Kuća istarskih kaštela i predstavlja nastavak cjelovitih višegodišnjih projekata revitalizacije i umrežavanja tematskih kulturnih ruta na području Istarske županije u cilju razvijanja inovativne, kulturno-turističke destinacije središnje Istre. Troškovi opremanja opremom i multimedijskom opremom te provođenje turističkih edukativnih promotivnih aktivnosti odobreni su putem trogodišnjeg strateškog projekta TAKE IT SLOW financiranog u okviru prekograničnog program Interreg VA Italija-Hrvatska 2014.-2020. koji je započeo s provedbom 1.7.2020. Ono što je potrebno u narednom razdoblju je financiranje druge faze građevinsko obrtničkih radova i povezanih aktivnosti u procijenjenoj vrijednosti od 3 milijuna kuna. Amandman se ne prihvaća.

Postojeći objekat bila je dotrajala zgrada stare škole u Grimaldi čija je rekonstrukcija i prenamjena u Centar izvrsnosti počela 2016. godine. Cilj projekta je povećanje standarda komunalnih i socijalnih usluga te povećanje kvalitete znanstvenog i pedagoškog standarda u zajednici na način da se na jednom mjestu svake godine okupljaju talentirani učenici i studenti s područja Istre koji bi uz svoje mentore iz zemlje i inozemstva širili i usavršavali svoja znanja i sposobnosti. Ono što je potrebno u narednom razdoblju je postaviti sve podove, sanitariju, rasvjetu, unutarnju stolariju te opremu, opremiti objekat namještajem i svom potrebnom opremom, uključiti multimediju i ostalu opremu baziranu na novoj tehnologiji. Navedena procjena troškova ne uključuje financiranje troškova rada samog objekta što se planira kroz projekt Europske unije ili nacionalne i regionalne institucije. Kako je riječ o značajnom iznosu potrebno je da se u financiranje ovog projekta uključi država te da se osiguraju sredstva u proračunu. Klub zastupnika IDS-a ponovo. Amandman se ne prihvaća.

Tražimo da se o ovom amandmanu glasa iz razloga što je Eufrazijana u Poreču jedan od najljepših sačuvanih spomenika rane bizantske umjetnosti na Sredozemlju. Izgrađena je u 6. stoljeću na mjestu … kršćanske crkve u vrijeme biskupa Eufrazije i cara Justinijana I., a nalazi se u biskupskom kompleksu. Kako se radi o etapnom istraživanju i obnovi cijelog kompleksa kojeg vodi Hrvatski restauratorski zavod potreban je nastavak sanacije bazilike kako bi i dalje mogla ostati na popisu UNESCO spomenika kulture. Idemo sada na amandmane koji su povezani sa Ministarstvom poljoprivrede. Sa nama je ministrica poštovana Marija Vučković. Izvolite ministrice pridružite nam se. Idemo na amandman broj 46. Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista. Ministrice vi ste. Amandman pod rednim brojem 46 se ne prihvaća. Ministarstvu poljoprivrede je kao i u svim proračunskim korisnicima dodijeljena gornja granica financijskog plana za razdoblje 2021. do 2023. te se sredstva planirana u skladu s istim.

Radi svega prethodnog navedenog nismo u mogućnosti smanjiti dodatno planirana sredstva kako ne bismo doveli do uskrate materijalnih prava zakonom definiranih.

Mislim da se vama to nije trebalo objašnjavati i da sada samo zahvaljujući volonterima na području Grada Dubrovnika koji skrbe o tim životinjama u neregistriranome skloništu Grad Dubrovnik nema problema zadnjih 10 godina s tim, a vi ste u to vrijeme bili dožupanica i vi to znate. I vi znate da je u prostornom planu omogućen novi azil. Vi znate da je tehnička dokumentacija spremna odnosno u postupku ishođenja i vi znate da se ne traži ukupno svih 15 milijuna kuna, nego 10 milijuna, da će 5 milijuna dati, doći od županije, od grada, od donacija. I danas pričate o tome kako nema novaca jer ne dati što od svojih zaposlenika? Nema ih dovoljno? Treba ih još možda u ministarstvu? Nemojte zaboraviti odakle ste došli. Tu ćete se i vratiti. Jednog dana će vas netko pitati zbog čega niste dali novac za ovo. A bit će i sljedećih amandmana. Ja vas pozivam da razmišljate o dolini Neretve, o Gradu Dubrovniku, a pogotovo u onim mjestima gdje vi možete jer ste trenutno na tom mjestu vi možete pomoći. Nema izgovora. Dobili ste priliku. Sve ono što ste obećavali zadnjih 10 godina u različitim izbornim lokalnim i parlamentarnim kampanjama, sad napravite sad imate priliku. Izvolite. Poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora, amandman se ne prihvaća jer su opremanje škola i modernizacija sustava strukovnog obrazovanja jer se provodi putem nadležnog ministarstva i sufinancira iz europskih strukturnih investicijskih instrumenata za sada do 2022. godine. S druge strane Ministarstvo financija, Porezna uprava je u svom prijedlogu proračuna za 21. godinu i u projekcijama za 2022., i 2023. godinu planirala sredstva temeljem realno iskazanih potreba za neometan rad Smanjenje rashoda onemogućilo bi izvršavanje preuzetih i planiranih proračunskih obveza, to vjerojatno dovelo do tužbi koje za ovu Vladu naravno nisu prihvatljive. Izvolite očitovanje. Kolega Bulj izvolite. Danas ni današnji polaznici poljoprivrednih škola sutra su poduzetnici u poljoprivredi te ih je naravno cilj svima nama kada se borimo za samodostatnost i samoodrživost u poljoprivredi što nemamo trenutno, nego smo ovisni o uvozu što je žalosno i da bi oni bili konkurentni da bi mogli proizvoditi na tržište Europske unije, potrebno se osvrnuti na obrazovne programe u sektoru poljoprivrede, prehrane, veterine i projektima ulaganja u školovanje poljoprivrednih gospodarstava i praktikume, te povećanja dodatne vrijednosti poljoprivrednim proizvodima, škole i školskih zadruga. Ovaj amandman u svrhu toga sam i dao za poboljšanje znanja, potrebno je uložiti u opremanje škola koje se provode po poljoprivrednim programima. Predložio sam iznos od 10 milijona kuna usmjeren u plastenike, laboratorijsku opremu, vrtove, voćnjake, nabavku nove poljoprivredne mehanizacije, opreme za školu i sve skupa što se tiče znači same poljoprivrede. Međutim, činjenica je uvažena ministrice da poljoprivreda u RH je na izdisaju i zbog ovoga što ne ulažemo u školske programe, šta su zaboravljeni i vi nikako ne želite priznati i ova vlada da Hrvatska nije samoodrživa. Trenutno imamo 800 000 hektara neobrađenog poljoprivrednog zemljišta, 400 000 je u vlasništvu države. Samo u Dalmaciji imamo 200 000 hektara koja bi mogla hraniti 11 milijona ljudi, a mi uvozimo 3 milijarde prehrambenih proizvoda. Zbog čega? Jer ne damo našoj djeci i onima koji su ostali tu znanje i ulaganje u znanje. Međutim, zbog toga odlaze vani i šalju [[Upadica: Hvala]] svojim roditeljima novac izvana. Izvolite. Hvala lijepa. Amandman se ne prihvaća. U okeru proračunske aktivnosti A865023 promicanje poljoprivrede i vrijednosti ruralnog prostora planirana su sredstva za financiranje programa i projekata udruga koje promiču poljoprivredu i vrijednost ruralnog prostora i to u skladu s iskazanim interesom i ocjenom opravdanosti udovoljavanja kriterija na temelju javnog poziva u 2020.g. Ministarstvo financija, Porezna uprava je u svom prijedlogu za razdoblju '21. do '23. sredstva za neometan rad tijela planirala skromno, štedljivo i realna, sve drugo bi dovelo do neopravdane uskrate materijalnih prava zaposlenika. Poštovana ministrice, dakle vi ste odbili ovaj amandman kojima, kojim smo mi nastojali pomoći našim poljoprivrednicima, dakle na području Banovine i Korduna u Sisačko-moslavačkoj županiji. Kažete da bi dodatna sredstva opteretila proračun. Znate što je problem ministrice Vučković? Što vi debeloj guski mažete vrat. Dijelite svojim stranačkim kolegama. Vidjeli smo što se dogodilo na Projektu Slavonija. Slična je stvar dolje u Dubrovačko-neretvanskoj županiji u općini Pojezerje u gradu Pločama gdje pogodujete onima koji su vam bliski, a poljoprivrednici nažalost se jedva spajaju kraj s krajem. Ne mogu znači osigurati dovoljno financijskih sredstava. Puno se očekivalo od vas, razočarali ste ljude i u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, ali i generalno poljoprivrednike u RH. Nedopustivo je da radite ovo što radite. Vidjeli smo na Projektu Slavonija tko je sve dobivao novce i onda imate ovdje zapravo hrabrosti poručiti poljoprivrednicima da bi ova sredstva bila opterećenje za proračun. Manje dijelite stranačkim kolegama, manje dijelite svojim ortacima i prijateljima, pa će biti za hrvatske poljoprivrednike. Tražim glasovanje. 49. amandman ponovo Klub zastupnika MOST-a nezavisnih lista, izvolite.

Planirana sredstva su dovoljna s obzirom da su aktivnosti istraživanja i razvoja prihvatljive u okviru različitih tipova operacija programa ruralnog razvoja, što bi odgovorni zastupnici naravno trebali znati. Ministarstvo financija, Porezna uprava je u svom prijedlogu proračuna za razdoblje od '21. do '23.g. planirala sredstva realno na temelju iskazanih potreba i na temelju zakona i sve drugo bi dovelo do neopravdane i nezakonite uskrate materijalnih prava radnika čiji je broj smanjen za razliku od broja ljudi prije 4 do 5.g. Hvala. Ministrice Vučković, ako sam dobro čuo, odbili ste dati financijska sredstva za Centar za agrume u Opuzenu u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, odbili ste. Super. Onda ću vas podsjetit da je to bio jedan od vaših predizbornih obećanja 2017., 2016., 2015., to ste obećavali ljudima. To je bio vaš forte. Danas mi govorite da ja trebam biti odgovoran i znat da vi ne možete, a vi niste trebali biti odgovorni prema građanima kad ste obećavali. Zanimljivo. Ne, ja sam i dalje uvjeren da se ovo može napravit. Ja sam ovo podržao i vi kao dožupanica tada, a ja kao gradonačelnik znali ste da sam ja to podržao jer je ovo dobro. Vi ne biste smjeli zaboravit to i ako postanete ministrica mene ne interesa niti nekog bilo kojeg poljoprivrednika u dolini Neretve, ma nas ne interesira što će vama reći predsjednik vlade, što će vama reći neki prijatelj, mene interesira hoće li se dobar projekt ostvarit. Vi meni govorite da za dobre projekte u dolini Neretve, pa evo i u Kutini i u drugim županijama, nema novaca. Zašto? Jer možda ima novaca za Projekte Slavonija? Vidimo da za to ima novaca i nađu se načini, nađu se kanali kako će se njima dati novac. Centar za agrume je ono što se treba dogodit u dolini Neretve ako će obitelji koje se bave proizvodnjom mandarina ostat u dolini Neretve. Zapamtite, vratit ćete se u dolinu Neretve. Obećavali ste da kad vi budete odgovorni nikad cijena mandarine neće pasti ispod 3 kune. To je vaše obećanje iz predizborne kampanje, drugi put za redom ste ministrica, ne date niti za Centar za agrume. Izvolite. Amandman se ne prihvaća.

Sredstva na stavci A 568060 unapređenje lovstva potrebna su za financiranje obveza osiguranja štete od divljači pri čemu se po prvi put planira i osiguranje usjeva od štete od divljači. Proračunom su predviđena značajna sredstva za unapređenje lovstva i pozdravljamo ovakvu odluku da se zaštiti odnosno da se osiguraju sredstva iz kojih će se isplaćivati ne samo šteta koju nanese divljač u eventualnim prometnim nesrećama. Znamo i sami da često ljudi imaju problema jer za snošenje odgovornosti, financijsko snošenje odgovornosti budu često nadležna lovačka društva na tome području i onda tu budu problemi sa isplatama, a znamo i sami da su proteklih nekoliko godina zaredali i problemi sa ulaskom divljači na poljoprivredna gospodarstva te štete koje već desetljećima traju i na usjevima, a evo u zadnje vrijeme imamo i problem sa ljudima u Lici sa sve brojnijim krdima, čoporima vukovima koji nanose štete na krdima ovaca odnosno koza i to u potpunosti razumijemo. No htjeli bi još jednom podsjetiti kao Domovinski pokret da je unapređenje lovstva odnosno osiguranje ovakvih sredstava apsolutno potrebno, ali da troškove možda možete pokušati pronaći u dodatnoj komercijalizaciji lovišta kroz lovni turizam, učinkovitiju naplatu koncesijskih naknada ili njihovo eventualno povećanje i naravno zbog toga ćemo tražiti glasovanje o ovom amandmanu odnosno tražimo ga.

Prvi je br. 51. Izvolite. Amandman se ne prihvaća. Sredstva na aktivnosti razvoj stočarske proizvodnje i upravljanje registrima u iznosu od 4 milijuna 959 tisuća kuna uključuju nabavu sredstava za označavanje ovaca, koza, goveda itd. i zaštićenih obrazaca u cilju praćenja sljedivosti proizvoda životinjskog podrijetla. Ona su planirana precizno na temelju rezultata do sada provedenih javnih nabava za ovu svrhu. Prijevozna sredstva s druge strane planiraju se u minimalnom iznosu za zamjenu potpuno dotrajalih vozila i to isključivo terenskih službenika. Izvolite očitovanje. Zahvaljujem. Poštovana ministrice, ovim amandmanom sam tražio da se vrate sredstva na prošlogodišnju razinu, stavka je smanjena za milijun kuna. Smatramo da u razvoju stočarstva postoji još uvije mjesta i mimo ovoga gdje bi se moglo upotrijebiti barem na toj prošlogodišnjoj razini koja je bila planirana i znači da nam je ovo dokaz da nam kontinuirano opada stočarska proizvodnja zato smo i tražili … na prošlogodišnjoj razini da ju pokušamo vratiti na razine koje su bile.

Hvala lijepa poštovani predsjedniče. Amandman se ne prihvaća.

S druge strane na aktivnosti A 545042 opremanje materijalnim tehničkim sredstvima planirana su sredstva za opremanje naoružanjem i opremom za potrebe ispunjavanja misija i zadaća oružanih snaga u cilju očuvanja suvereniteta i cjelovitosti RH i ispunjavanja preuzetih obveza u međunarodnoj obrambenoj suradnji. Opremanje materijalnim i tehničkim sredstvima provodi se radi unapređenja materijalnog elementa sposobnosti potrebnih za provedbu dodijeljenih zadaća svih grana i postrojbi oružanih snaga te za postizanje sposobnosti snaga koje RH preuzela u okviru sustava kolektivne opreme. Zahvaljujem. Evo poštovana ministrice. Danas smo u vremenu kada svinjogojska proizvodnja ponovno počinje propadati do temelja s obzirom na situacije koje su u Europi, s obzirom na to koliko druge članice EU kojima je svinjogojstvo bitno što Hrvatskoj izgleda nije skrivenim potporama subvencioniraju svoje uzgajivače svinja. Naši uzgajivači svinja jednostavno ne mogu pratiti taj tempo, ne mogu izdržati cijenu od 6 kuna po kilogramu žive vage jer u samom tovu je cijena preko 8 kuna za kilogram žive vage. Kada nam je govedarska proizvodnja u dijelu tovnog govedarstva također u problemima zbog niskih cijena i skrivenih subvencija drugih članica EU koje pomažu svoje stočarstvo mi i ove godine nedovoljno ulažemo u razvoj i spas našega stočarstva. Samim time smo tražili sa pozicije Ministarstva obrane jer misli da i hrvatska vojska treba u slučaju izvanrednih situacija imati stabilne lance opskrbe, a ukoliko uništimo svoje i ovo malo što imamo ne znam tko će hraniti tu našu Hrvatsku vojsku. Svjesni smo i toga da i danas svinjogojstvo je na 50% naših potreba, a na žalost naši svinjogojci i tih 50% što proizvode neće moći prodati ili ako će prodati bit će ispod cijena koje će ih dovesti u totalnu propast.

Izvolite ministrice. Hvala lijepa. Amandman se ne prihvaća. Sredstva u visini od 3 milijuna kuna za nacionalni program potpore sustava u krava-tele su planirana u okviru proračunske aktivnosti za 2021. godinu T820072 program i pomoći sektoru govedarstva i svinjogojstva pri čemu naglašavam da je trenutno elektronsko savjetovanje program koji predviđa i 5 milijuna kuna za sustav krava-tele, a svi ti programi su u posljednjih godinu dana doveli do porasta broja krava od 5 tisuća te zaustavljanje pada mlijeka prvi put nakon 6 do 7 godina. S druge strane na poziciji A508000 administracija i upravljanje skupina rashoda 323 rashodi za usluge su planirani za telekomunikacijske komunalne usluge, usluge čišćenja, udjele u direktnim troškovima, korištenja usluga zračnog prijevoza, direkcije za korištenje službenih zrakoplova te sredstava za radove na održavanju zgrade Banskih dvora smanjeni su jer će samo nužnim troškovima za neometan i potreban rad tijela. Zahvaljujem. Sustav uzgoja goveda u sustavu krava-tele je jedan od najperspektivnijih načina uzgoja goveda samim time što ta goveda obitavaju uglavnom na poplavnim pašnjacima, krškim pašnjacima i drugim vrstama poljoprivrednog zemljišta koje nije za intenzivnu obradu i smatram da je jedan od sustava uzgoja goveda koji je u najlakšoj mogućnosti prijeći na ekološki način uzgoja. Prošle godine je stavka za ovu namjenu bila 3 milijuna kuna. Ove godine je tu 0 kuna. Zašto smo tražili da se skine sa stavke Vlade? Ta stavka Vlade za usluge je sa 4 milijuna i nešto povećana na 9 milijuna za usluge i zbog toga smo tražili da se skine sa ove stavke. Sustav krava-tele je proizvodnja sirovine za tovna goveda. Znači uzgoj teladi za tov s obzirom da nekada smo imali poznati Baby Beef koji nam je nestao netragom zbog nemara. Ovo je mogućnost da kroz ovaj sustav uzgoja goveda upravo ponovno povratimo domaću telad da se tove u domaćim tovilištima, a ne da ih uvozimo iz Češke, iz Rumunjske i na njih dijelimo potpore a domaća telad opet ima problema s prodajom. Stoga apeliram na vas da se više da pažnje na ovaj sustav uzgoja i da se odvoji više novaca za ovu vrstu proizvodnje. Tražimo glasovanje. Hvala lijepa. Amandman se ne prihvaća iz razloga što razvojni projekti za područja s nižim indeksima razvijenosti i područja s prirodnim i posebnim ograničenjima u budućem programskom razdoblju počevši od 2021. godine planiraju se u okviru integriranih teritorijalnih programa i mjera ruralnog razvoja, jedno i drugo sufinancirani iz europskih fondova što je povoljnije za proračun i za što se izborila Vlada Republike Hrvatske. Zahvaljujem.

Prostor je ostao prazan. Područje Banovine je najkvalitetnije područje i podloga za uzgoj šljive, kestena. Postoji autohtona pasmina svinja to je banijska šara i postoji kao najbolji pašnjaci što se tiče pčelarstva. Postoji duga tradicija uzgoja svinja. No međutim, nemarom Republike Hrvatske Banovina ostaje prazna, zarasta u šumsko zemljište koje se Hrvatske šume trude što više pripisati u šumsko zemljište kako bi što više mogli sjeći drvne mase, a prostor koji je vrlo bitan kao što se to i pokazalo u Domovinskom ratu ostaje prazan jer jednostavno nitko ne želi ulagati u poljoprivrednu proizvodnju na Banovini.

Izvolite. Amandman se ne prihvaća. Sredstva u okviru proračunskog korisnika 06055 državna ergela Đakovo i Lipik, a unutar izvora 11 opći prihodi i primici planirana su na razini 9 milijuna 864 tisuće 870 kuna u 2021. godini što je za 6% više u odnosu na tekući plan 2020. godine. Osim navedenih sredstava ergela ostvaruje i vlastite prihode temeljem djelatnosti u području konjogojstva, prodaje poljoprivrednih proizvoda i iz turističkih djelatnosti. Na poziciji A508000 administracija i upravljanje, skupina rashoda 323 rashodi za usluge planirana su sredstva za telekomunikacijske i komunalne usluge, usluge čišćenja, udjele u direktnim troškovima korištenja usluga, zračnog prijevoza, direkcije za korištenje službenih zrakoplova te sredstva za radove na održavanju zgrade Banskih dvora odnosno riječ je o nužnim troškovima za neometan rad tijela.

A sada bih možda još i dodatno elaborirao svoj prijedlog jer su me u međuvremenu kontaktirali uzgajivači iz Pribislavaca u Međimurskoj županiji. Naime, pasmina međimurskog konja izumire. Ovih 2 milijuna kuna moglo bi se biti i utrošeno za interventno zbrinjavanje i interventno očuvanje ove pasmine. Naime, na području Međimurske županije postoje samo 32 grla. Na području cijele RH možda postoji još grla, ali to je onda zanemariv broj. Iako da bi se vrsta smatrala ugroženom treba biti puno manje jedinki odnosno puno manje grla. Složit ćete se sa mnom da 32 nije veliki broj. Tim više što su ta grla u pravilu kao i kod čovjeka koji mi se javio, što su kod privatnih uzgajivača koji si ne mogu priuštiti ih imati 2 ili 3 ili 5 grla, nego uglavnom imaju po par grla. I ako želimo spasiti ovu pasminu od izumiranja sada je vrijeme za reakciju. Ovih 2 milijuna kuna iako se radi o Ergeli lipicanaca Đakovo i Lipik moglo je biti utrošeno u interventno zbrinjavanje odnosno u osmišljavanje spasa ove pasmine. Tražim glasanje. Zahvaljujem ministrici. Sada prelazimo na amandmane vezane uz Ministarstvo regionalnog razvoja i Fondova EU. S nama je poštovana državna tajnica Spomenka Đurić, izvolite. Krećemo sa amandmanom br. 56. Hvala vam lijepa. To je amandman Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista. Izvolite. HS, poštovane kolegice i kolege, cijenjene zastupnice i zastupnici. Predloženi amandman se ne prihvaća uz objašnjenje da je ured AFCOS-a smješten u Ministarstvu financija i oduvijek je bio jedna od aktivnosti unutar Ministarstva financija, a suradnja kako Središnje agencije za financiranje i ugovaranje, tako i našeg resornog Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU postoji na redovnoj bazi, dodatna sredstva za tako nešto nisu potrebna, pa nisu niti planirana na našem razdjelu ni za ovo, ni za slijedeću godinu, a ni u projekcijama za naredne 2.g. Hvala. Dakle, toliko vam je važna borba protiv korupcije da Europskom uredu za borbu protiv prijevara, znači ne želite pomoći, ne želite imati i ojačati jedno ovakvo tijelo koje bi trebalo služiti prevenciji, dakle prijevara nezakonitosti, ali od ove vlade me ništa ne čudi. Dakle, hvali se premijer Plenković da je on stjegonoša nekakav u borbi protiv korupcije, a afere mu izbijaju iz dana u dan, štiti svoje koalicijske partnere Željka Keruma i Milana Bandića, sklapa s njima neprincipijelne dogovore, trguje s njima koncesijama u Splitsko-dalmatinskoj županiji, trguje s njima o, i isto tako sada vidimo oko covid potpora gdje članovi obitelji Željka Keruma dobivaju covid potpore, isto je u Gradu Zagrebu, afera za aferom i ne čudi da ne želite izdvojiti dodatna financijska sredstva za sprječavanje prijevara. Kao predsjednik Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe strategije suzbijanja korupcije moram reći da sam jako razočaran jer ste barem mogli fingirati da se borite protiv korupcije, pa ovaj predvidjeti nekakva sredstva za to, ali očito vas nije briga za ništa, vi ste ogrezli u korupciji, ali naći ćemo načina kako vam se suprotstaviti. Tražim glasovanje. Amandman se ne prihvaća. Planirana sredstva na poziciji K758042 razvoj brdsko planinskih područja u 2021.g. kao i projekcijama za '22. i '23.g. su dostatna za provedbu svih planiranih programa i aktivnosti. Bitno je napomenuti da kroz planiranje slijedećeg programskog razdoblja planirani integrirani teritorijalni operativni program predviđa puno veće iznose iz slijedećeg višegodišnjeg financijskog okvira za provođenje svih većih projekata na i ovim područjima.

Hvala lijepo, hvala lijepo.

Smatram da okvir i brdsko, Zakon o brdsko planinskom području na nerazvijenim područjima je donesen za vrijeme ministrice Žalac čisto iz piara jer Dalmatinska zagora, Lika, Gorski kotar, pa i Slavonija u biti nema dovoljno sredstava jer ako spominjemo često Zagreb i dala je se u Zagreb zbog potresa i velike katastrofe koji se govorio, to je apsolutno neusporedivo s ovim što je se dogodilo na brdsko planinskim područjima i nerazvijenim područjima zbog loših politika, ne zbog potresa kao elementarne nepogode nego puno veće elementarne nepogode, nebrige za tim područjima. Tako da ovaj iznos koji sam predložio, 43 milijona kuna je kap u moru od onoga, dao sam realno, pa sam mislio da ćete to prihvatiti potpore za ta područje, a ne dali ste zakon bez financijske omotnice, financijskog okvira, samo radi piara. Pa imamo 2/3 Hrvatske prazne, doslovno prazne. Jedino što egzistira su, znači čelnici općina, načelnici koji su prekobrojni budimo realni, a sve ostalo u biti ispašta. Zbog tražim glasanje o amandmanu za brdsko-planinska područja. Amandman br. 58 isti klub zastupnika. Izvolite državna tajnice. Amandman se ne prihvaća i to iz razloga što se iz podnesenog amandmana nije razvidno zbog čega se u potpunosti smanjuje tj. brišu planirana sredstva na poziciji K 587038 izrada studijske, projektne i programske dokumentacije razvoja otoka i za šta se ista prenamjenjuju, tim više što su planirana sredstva u skladu sa aktivnostima na pripremi projektnih aktivnosti definiranih Zakonom o otocima.

Poštovana državna tajnice. Ne znam koliko i ne znam do kada ćemo mi unutar naše države zapravo u situacijama u kojima imamo stručan i kompetentan kadar lupati ovakva sredstva za izrade nekakvih strategija, nekakvih projekata. S druge strane nam ostaju konkretni živi problemi, živo tkivo to su ljudi. Da ne bježimo dalje od otoka pa evo dovoljno je pogledati ljude koji rade tu u Saboru, pita li njih itko kako im je. Dakle, daj se više manite izrada projektnih dokumentacija, strategija, na kraju krajeva uprava za otoke valjda zapošljava dovoljan broj ljudi koji svojim kompetencijama, stručnošću i znanjima mogu bez ikakvih problema pripremiti studijsku, projektnu i programsku dokumentaciju razvoja otoka, a poglavito ako uzmemo u obzir njihovo radno vrijeme, raspodjelu poslova, znanje, dakle ne vidimo nikakvog razloga da bismo trebali bubati ova sredstva koja tu kao takva jesu. Međutim obzirom da je donsen novi Zakon o otocima, a vidjeli smo da je izrađen određeni oblik Strategije razvoja RH do 2030. godine analizama i studijama će se sigurno zahvatiti i obuhvatiti sve ono što otoci kao takvi trebaju. Izvolite. Amandman se ne prihvaća jer su planirana sredstva Državnog proračuna RH za 2021. godinu kao i projekcije za 2022. i 2023. godinu u posebnom dijelu 2902 razvoj potpomognutih područja i područja s razvojnim posebnostima dostatna za provođenje svih planiranih programa. Opet ću napomenuti integrirani teritorijalni operativni program će se dodatno baviti i ovim područjima i u okviru sljedećeg višegodišnje financijskog okvira. S druge pak strane smanjenje sredstava pod stavkom 02515 Porezna uprava s aktivnosti A 54100 administracija i upravljanje Porezne uprave, rashodi za usluge u iznosu od 30 milijuna kuna dovelo bi u pitanje redovito poslovanje Ministarstva financija odnosno Porezne uprave. Hvala. Dakle, tražili smo ovim amandmanom da se osiguraju sredstva za financiranje regionalnog razvoja potpomognutih područja u Sisačko-moslavačkoj županiji. To je županija koja se suočava sa jako negativnim demografskim trendovima, sa velikim iseljavanjem. Nije jedina, nažalost, u RH, govorio je kolega Bulj o situaciji u Dalmatinskoj zagori u Gorskom kotaru, nažalost u našoj Slavoniji, ali evo vi za to nemate sluha, velika sredstva trošite na bespotrebne stvari, a za ono što je potrebno i što je nužno, a to je ljudski resurs, ljudski potencijal zadržavanje ljudi na tim potpomognutim područjima u to nažalost ništa ne ulažete. A kada imate nešto što predstavljate kao svoj PR projekt vidjeli smo kako to završava, idete objediniti sve projekte kao taj famozni projekt Slavonija koji zapravo i ne postoji, a on se na kraju pretvori u nešto što vam se vrati kao bumerang je se pokaže da ste sav novac dodijelili svojim stranačkim kolegama, njihovim obiteljima. Dakle, i naravno da onda ta frustracija koja se rađa i kod naših ljudi i u Slavoniji i u Dalmatinskoj zagori, evo ovdje i u Sisačko-moslavačkoj županiji dovodi do toga da ljudi iseljavaju iz Hrvatske. Ako ne promijenite model dodjele financijskih sredstava, ako ne prestanete s korupcijom, ako ne shvatite da ako ostanemo bez ljudi da ćemo ostati bez Hrvatske, ja ne vidim tu nekakvu budućnost za Hrvatsku, ali nadam se da će se to promijeniti i naravno ne sa ovom Vladom. Izvolite. Zahvaljujem. Amandman se ne prihvaća. Planirana sredstva Državnog proračuna RH za 2021. godinu kao i projekcije za 2022. i 2023. u posebnom dijelu pozicije K 680040 sufinanciranje eu projekata u iznosu od 200 milijuna kuna dostatna za osiguranje sufinanciranje svih eu projekata preostalih iz prvih pet javnih poziva kao i očekivanih projekata iz 6. javnog poziva za sufinanciranje koje je trenutno u pripremi, a temeljem dinamike ugovorene sa sadašnjim korisnicima i planiranih aktivnosti na svim eu projektima budućih korisnika koji će se javiti i na 6. javni poziv. Zahvaljujem. Zastupnice nema pa ćemo glasovati o tom amandmanu. Ista zastupnica amandman br. 61. Izvolite.

Objašnjenje za odbijanje ovog amandmana je identično prethodnom jer je zahtjev u prethodnom amandmanu bio potpuno isti, a to je povećanje sredstava za na stavci sufinanciranje EU projekata za 21. godinu i projekcije za 22. i 23. Izvolite. Zahvaljujem. Amandman se ne prihvaća. Planirana sredstva na poziciji K758042 razvoj brdsko-planinskih područja u 21. godini i projekcije za 22. i 23. godinu su dostatna za provođenje svih planiranih programa i aktivnosti iz nacionalnog proračuna, a znatno veća sredstva kao što sam najavila u prethodnim pojašnjenjima će se osigurati kroz integrirani i teritorijalni operativni program koji će u sljedećem višegodišnjem financijskom okviru osigurati sredstva između ostalih i za brdsko-planinska područja.

Zapravo ne prihvaćate amandman u kojem tražimo smanjenje zapravo stavke iz administracije i upravljanja Ministarstva vanjskih i europskih poslova, točnije ministarstva za kojeg bi bilo bolje da se posulo pepelom i zapravo ispričalo se gospodinu Sabljaku i dalo mu nagradu na kraju krajeva za ukazivanje na nezakonitosti unutar samoga ministarstva. Dakle ne znam s druge strane koliko je bilo tko u ovoj sabornici svjestan mrtve budućnosti svih jedinica lokalne uprave i samouprave koji imaju status brdsko-planinski jer pitanje na kraju krajeva sa ovakvom demografskom slikom, ovakvim ulaganjima što ili tko će gore biti za 10-tak godina. Dakle, ukoliko država ne podigne razinu ulaganja u spomenute i ne pomogne sredinama i u smislu podizanja njihovoga životnoga statusa i standarda bojim se da će biti to brisani prostor. Dakle, odbijanjem ovoga amandmana očito svjesno zapravo prihvaćamo onu budućnost koja dolazi, a to je mrtva sredina u kojoj neće biti nitko. Hvala vam. Zahvaljujem državnoj tajnici i dakle prije nego što prijeđemo na amandmane vezane uz Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture kolega Grmoja je zatražio stanku. Izvolite. Hvala poštovani predsjedniče. S obzirom da smo politička opcija koja je uputila 150 amandmana na proračun, da evo gotovo 13 sati da niti jedan amandman koji smo uputili nije prihvaćen moramo se konzultirati unutar kluba na koji način odgovoriti na ovakvo ponašanje Vlade koja niti jedan amandman koliko god bio dobar za naše ljude u Dalmaciji, na otocima, u Dalmatinskoj zagori, u Gorskom kotaru, u Primorju, u Istri, u našem Hrvatskom zagorju, Sisačko-moslavačkoj županiji, u Slavoniji sve to odbijate. Odbijate amandmane koji idu u smjeru povećanja sredstava za borbu protiv korupcije. Odbijate amandmane koji idu u smjeru poticanja poljoprivrede. Odbijate infrastrukturne projekte. Odbijate pomoć našim poduzetnicima i obrtnicima koji su pogođeni uslijed ove epidemije korona virusa. Odbijate amandmane koji idu u smjeru da se našim umirovljenicima osiguraju dodatna sredstva. To ste napravili promjenu signala u vrijeme kada to nije najpametnije napraviti. Ne znam ovo od Mosta ste sve odbili. Nisam čuo da je nešto prihvaćeno tako da jednostavno pokazujete jednu samovolju. Pokazujete jednu bahatost. Ne želite na bilo koji način biti kooperativni. Ne želite da zajedno i kao pozicija i kao vlast pokušamo doći do najboljeg mogućeg proračuna koji će pomoći našim građanima. Tražim stanku kako bi se konzultirali. Stanka će biti odobrena. Ali prihvaćeni su i neki amandmani oporbe samo zbog objektivnosti i istine. Dobro. Nastavljamo u 13 sati točno.

Evo nastavljamo dalje s radom.

Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista.

zastupnici. Amandman se ne prihvaća iz Operativnog programa konkurentnosti i kohezija 2014. do 2020. u sklopu specifičnog cilja povećanja dostupnosti naseljenih otoka za njihove stanovnike županijska lučka uprava Vela Luka potpisala je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava 29.7.2019.g. za Projekt izgradnja pomorskog putničkog terminala Vela Luka. Projektom je planirano premještanje luke iz centra Vela Luke u novi pomorsko putnički terminal na prostoru ispred bivše tvornice Jadranka s ciljem povećanja kapaciteta u obalnom linijskom prometu i smanjena zakrčenosti luke. U sklopu projekta izgradit će se 3 veza za javni promet s potrebnim pratećim parkirališnim prostorom za korisnike luke. Ukupna vrijednost projekta iznosi 111 milijona 232 tisuće 917,60 kuna, dok ukupan iznos bespovratnih sredstava iznosi 90 milijona 813 tisuća 774,96 kuna.

Poštovani predstavniče vlade, ako ja dobro razumijem, vi odbijate uložiti u trajektno pristanište Velu Luku, znači odbijate. Ta priča mi ćemo ovo, znate mi ćemo tako, mi ćemo to iduće godine.

I sad vi meni govorite da su ove brojke, 111 milijuna kuna, ne znam jeste nabrojali lipe, da će to tako biti. To su Potemkinova sela. Ja ih ne vidim. Ljudi ih ne vide. Znači neće se dogodit i zato da rezoniramo i da rezimiramo sve, vi nećete napraviti trajektno pristanište u Vela Luci. To tako se kaže građanima, mi za vas nemamo sluha, nas nije briga. Nas nije briga što u tu luku godišnje dođe 400 000 ljudi, 50 000 automobila, nas to nije briga, tako recite. I to je barem pošteno, a da nemojte i lagat i ne davat. Dakle, ne želite uložiti, u redu. Meni je jako žao, ja pretpostavljam, evo kolega Bačić koji je sa Korčule, baš me zanima hoće li barem kolega Bačić onako iz pristojnosti dignut ruku za svoj otok. Ovo treba Vela Luci, ovo treba otocima i nemojte ih lagat. 64. amandman Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista, izvolite državni tajniče. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture u državnom proračunu na aktivnosti izgradnja sanacije i rekonstrukcija objekata podgradnje u lukama otvorenim za javni promet od županijskog i lokalnog značaja, te modernizacija, obnova i izgradnja ribarske infrastrukture ima osigurana sredstva u iznosu od 78 milijuna kuna, od čega 8 milijuna kuna je planirano na kontu 3632 kapitalne pomoći unutar općeg proračuna, a koje će se namijenit za projekte sufinanciranja, sanacije i rekonstrukcije pomorskog dobra u općoj upotrebi. Kroz navedeni postupak očekujemo da će općina Smokvica kandidirat amandmanom predloženi projekt za sufinanciranje. Ja se stvarno nadam da ćete pronaći način kako ćete pomoći turističkim mjestima da mogu privući više turista. Oni ne traže novac od vas u konačnici da bi preživjeli i da bi radili. A znate šta traže? Dakle, oni se bore za sebe i za svoje obitelji. Oni će se kroz turističku djelatnost, ribarsku djelatnost, kakvu god djelatnost snaći za sebe, a onda vi dođete i još ih klepnete porezima i nametima. I onda zanimljivo još im ništa od toga ni ne vratite, ne date, nego sad meni objašnjavate da vi po toj stavci, ovoj stavci, onoj stavci, koju vi sami određujete, ne možete dat. Vi određujete te stavke. Ministarstvo određuje koliko će koja stavka iznositi. I vi navodite ono što je ministarstvo donijelo odluku da zbog toga ne možete, pa to vam i govorim. Izmijenite odluku. To ste vi odluku donijeli. Vi trebate to omogućiti. Vaša plaća je došla od ljudi koji su zaradili tu vašu plaću na način da su radili za sebe i svoje obitelji. Morate im to dati. To nije pitanje hoćete li ili nećete. Očekujem da im vratite na svaki mogući način. Razumijete, ovo je jedan od tih načina. Dajte im priliku da više zarade, više će u konačnici vama uplatiti, barem razmišljajte na taj način. 65 amandman Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture u državnom proračunu na aktivnosti A570219 izgradnja, sanacija i rekonstrukcija objekata pod gradnje u lukama otvorenim za javni promet od županijskog i lokalnoj značaja te modernizacija, obnova i izgradnja ribarske infrastrukture ima osigurana sredstva u iznosu od 78 milijuna kuna od čega je 8 milijuna planirano na konto 3632 kapitalne pomoći unutar općeg proračuna a koje će se namijeniti za projekte sufinanciranja, sanacije i rekonstrukcije pomorskog dobra u općoj upotrebi. Jedinice lokalne samouprave predlagači su projekata i nositelji svih investicijskih aktivnosti pri realizaciji predmetnih projekata. Kroz navedeni postupak očekujemo da će Grad Dubrovnik kandidirati amandmanom predloženi projekt za sufinanciranje.

I ono što ja govorim sada vama, to zapravo govorim ministarstvu tako da ovo ne shvatite na osobnoj razini, ali ovo se treba čuti. Meni nije normalno da se apsolutno svaki projekat odbija. Ne znam i kada ste bili u Rijeci Dubrovačkoj. Ne znam kada ste vidjeli onaj kaos. Ja ne znam znate li da je Rijeka Dubrovačka zaštićeni krajobraz lijeva i desna njezina strana. A jeste vidjeli kako izgleda? I sada se traži način da se to riješi, da se pomogne. Zašto? Jer će uređenim okolišem ta destinacija biti privlačnija turistima, više će turista doći. Omogućit ćete ljudima da više zarade za sebe i za svoje obitelji i da vam više uplate. Mene ne interesira hoćete li se voditi altruizmom jer želite pomoći ljudima da

Jer ne bi u nekakvom zdravom racionalnom razmišljanju smjela postojati neka druga logika. Očekujem da uložite novac u ovo. Građani to očekuju i oni koji su vam dali glas.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture u državnom proračunu u okviru programa 3113 razvoj sustava zračnog prometa ima osigurana sredstva kojima podržava razvoj, unapređenje standarda civilnog zračnog prometa.

Također u amandmanu se kao dosadašnji korisnik navodi Hrvatsko ratno zrakoplovstvo, ali se ne navodi namjera pokretanja postupka planiranja i certifikacije ovog heliodroma sukladno propisima kojima je regulirano civilno zrakoplovstvo. Stoga se nameće zaključak da će se i predloženi heliodrom certificirati i koristiti sukladno propisima kojima se regulira vojno letenje u kojem slučaju Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture nije nadležno tijelo državne uprave. Ministarstvo financija, Porezna uprava je u svom prijedlogu proračuna za 21. i projekcijama za 22. i 23. planirala sredstva temeljem realno iskazanih potreba za sredstvima kojima bi se osigurao nesmetan rad tijela.

E sada vi možete koristiti različite pravno-formalne zakučkuljice kojim ćete vi opravdati zašto vi to ne možete raditi. Ali mislim da iz ovoga amandmana vrlo jasno što se je htjelo napraviti. Jasno vam je u amandmanu kojeg ste vi mogli pročitati piše da Grad Orebić nema snagu financijsku uslijed ovakve epidemije i krize to napraviti, ali da to treba, da to treba ljudima stanovnicima koji žive u tom dijelu Pelješca, da bez toga ne mogu izvesti da se hitno doveze pacijent. Prvo pravilo u medicini kod ugroženog pacijenta je pravilo zlatnog sata unutar sat vremena trebaju biti zbrinuti. Kako će biti zbrinuti kada mi vi koristite pravno-formalne zakučkuljice zašto vi nećete napraviti heliodrom. Ma znate što, da ste vi tamo, da je vaša obitelj tamo, da su vaši roditelji tamo, našli biste vi način, bilo bi vam u interesu. E sad ja, mene zanima jedna stvar, ima tamo i drugih roditelja, aj pokušajte uć u njihovu kožu, na njihov način razmišljat i napravit taj heliodrom. Vi ste isto tako mogli reći ovako kako ste napisali mi možemo bolje napisat i omogućit ćemo heliodrom. Niste to napravili. Zašto? Ja vam govorim da vam treba bit u interesu, tamo žive neki ljudi. Oni također trebaju njegu i skrb, pogotovo hitni pacijenti, morate to napravit. Ako ste to omogućili svojima, omogućite i njima.

Projekt za kojega se predlaže povećanje proračunskih sredstava planiranih u okviru T754039 OP konkurentnosti i kohezija prioritetno OS7 povezanosti i mobilnosti u nadležnosti Hrvatskih cesta d.o.o. Sukladno informacijama nositelja projekta idejni i glavni projekti za projekt izgradnje obilaznice Nedelišće i Pušćina su u tijeku, a sama izgradnja je planirana planom Hrvatskih cesta za razdoblje od 2021. do '23. Proračunska sredstva planirana na T754039 za razdoblje '21. do '23. u cijelosti su planirana u odnosu na dodijeljenu alokaciju za prioritetnu OS7 povezanost i mobilnost, te eventualna povećanja podliježu propisanim pravilima i odredbama za tijela u sustavu upravljanja i kontrole korištenja ESI fondova.

U svrhu poboljšanja prometnih tokova na području grada Metkovića društvo Hrvatske ceste priprema slijedeće projekte, projekti rješavanja prolaza državne ceste DC-9 kroz središte grada Metkovića. Studijom varijantnih rješenja prolaza državne ceste DC-9 kroz središte grada Metkovića izvršeno je analiza mogućnosti poboljšanja prometnog stanja denivelacijom državne ceste DC-9 na dijelu kod Trga kralja Tomislava gradnjom podvožnjaka, a sve u zadanim uvjetima guste izgrađenosti središta grada. Izrada studijske dokumentacije za projekt rekonstrukcije raskrižja državnih cesta DC-8 i DC-9 u gradu Opuzenu, Ministarstvo financija, Porezna uprava je u svom prijedlogu proračuna za 2021. i projekcijama za '22. i '23. planirala sredstva temeljem realno iskazanih potreba za sredstvima kojima bi se osigurao nesmetani rad tijela.

Poštovani državni tajniče, za divno čudo niste prihvatili amandman, a sve ostale ste prihvatili, al sad ovaj što se tiče moga rodnoga mjesta. Dakle, vi meni govorite da u Metkoviću nema potrebe za drugim mostom iako vam je Metković, čisto da znate, nakon Dubrovnika najveći grad Dubrovačko-neretvanske županije, najviše stanovnika ima, osuđeni smo na jedan most, još ste granični prijelaz dovukli jedno 500 metara bliže tom mostu, pa imamo zagušenja mosta odnosno prometa preko mosta i u svemu tome i u svim tim varijablama vi ne nalazite razlog da omogućite ljudima još jedan most. Spominjete analizu kako ćete kopat cestu, izronit negdje na drugom dijelu kilometar daleko je li ako dobro razumijem? [[Upadica iz klupe: Je]] Taj megalomanski projekt nikad nećete napravit i svi mi znamo da ga nećete napravit. Ne odgovara vam. Ne možete ga napravit. Nije struktura tla takva da možete napravit, pa ja sam bio gradonačelnik, prošao sam sve te vaše analize. Neće se dogodit i to je magla za oči. Trebate nam napraviti most, još jedan most u Metkoviću i može se napravit. Mislim da smo vam sasvim dovoljno novaca uplatili u državni proračun kroz poreze i namete vaše u zadnjih 30.g., da smo zaslužili još jedan most. Ti drugi gradovi po broju stanovnika imaju puno više prijelaza preko Neretve. I to trebate znat. Zanemarili ste Metković. A nažalost vrlo vjerojatno gradonačelnik grada Metkovića koji dolazi iz vaše stranke nije uputio niti jedan zahtjev za rješenje prometne situacije. E to je sramota, a obećavali ste da će vam ministri dolazit svaki dan u Metković [[Upadica: Vrijeme]] od 2017., nijednoga nije bilo. Hrvatske ceste su potpisale s Hrvatskim vodama Sporazum za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju D-9 i izradu obale utvrde na rijeci Neretve od graničnog prijelaza Doljani do centra Metkovića. Ministarstvo financija, Porezna uprava je u svom prijedlogu proračuna za '21. i projekcijama za '22. i '23.g. planirala sredstva temeljem realno iskazanih potreba za sredstvima kojim bi se osigurao nesmetani rad tijela.

Dakle, vi meni govorite da projekt koji smo mi predložili kako biste rasteretili upravo ovu prometnu problematiku koju sam iznio u prošlom amandmanu, a to je da nam se događa zagušenje prometa, da ne možemo uopće doć na drugu stranu Neretve jer ste nas ostavili na jednome mostu. Vi govorite da ćete koristit puno veći projekt, puno zahtjevniji projekt za kojeg treba puno više vremena. Zbog čega? Dali smo vam jednostavniji projekt. Vi to možete riješiti jednostavnije, brže za ljude. Vi ne želite napraviti dodatnu cestu. I sada ćemo slušati, mi u Metkoviću ćemo slušati idućih 20 godina kako nama obećavate brda i doline, ceste koje polaze ispod, izlaze gore, nekakve dodatne tamo radove na Neretvi i ostalo isto kao što Splićani slušaju već 20, 30 godina kako ćete im obećavate im milijarde. Nema milijardi, nema niti vas u Splitu, a nema vas ni u Metkoviću. Ali shvaćam, uskoro će lokalni izbori.

Obećavala je mandarinu od 3 kune. Neće se kaže dogoditi da kada sam ja ministrica da nije barem 3 kune. Znate koliko je mandarina? To su vaša obećanja od 2017.

Sredstva na projektu K579319 obnova voznog parka planirana su sukladno smjernicama Ministarstva uprave za upravljanje voznim parkom iz ožujka 2017. godine donesenim temeljem točke 6. stavka 2. Odluke o uvjetima korištenja službenih automobila, mobilnih telefona, redovnih zrakoplovnih linija, poslovnih kreditnih kartica, sredstava reprezentacije te načinu odobravanja službenih putovanja, Narodne novine 37/16. Sukladno navedenim smjernicama i preporučenim mjerilima za korištenje i rashodovanje planirana su sredstva za obnovu voznog parka. Pored obnove planirana su sredstva za redovitu otplatu lizing obroka sukladno ranije zaključenim ugovorima o lizingu te za redovno održavanje voznog parka, redovni servisi i gume, tehnički trošak osiguranja i sl. kao i troškovi izvanrednog održavanja voznog parka. Državni tajniče Ministarstvo prometa ima znači mogućnost obnove voznog parka, premda vidim vozila su relativno dobra, nova. Međutim, uvijek obnova voznog parka dok obnova onoga što je bilo potrebno infrastrukturnih projekata apsolutno nije tako obrazložena. Ovdje branite mogućnost da se sa prihodovne strane ovaj novac, znači čak ovdje ovim amandmanom nema rashodovnog dijela, nego samo prihodovni dio. Međutim, vi to branite. Vi branite neobranjivo.

Vjerojatno ste i vi tada bili. Znam da je potpredsjednik Sabora Sanader bio.

Više treba vremena doći od Sinja do Splita, nego od Zagreba do Splita u jutarnjim satima. Kružni tok gdje imamo pješački prijelaz nemamo nadvožnjak ni podvožnjak na D1 gdje su osnovne škole, gdje su srednje škole, gdje su trgovine, lanci, usred trgovački lanci i vi se ne usuđujete skinuti sa obnove voznoga parka za projekat kao što je recimo nadvožnjak ili podvožnjak u Sinju da se ubrza promet i da bude sigurnost pješaka. Tražim glasanje o ovome amandmanu. Iz operativnog programa konkurentnosti i kohezije od 14. do 20. u sklopu specifičnog cilja povećanja dostupnosti naseljenih otoka za njihove stanovnike Lučka uprava Šibenik potpisala je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava od 1. srpnja 2020. za projekt dogradnja gata vrulje u sklopu pomorskog putničkog terminala u Luci Šibenik. Treća faza zahvata u iznosu od 32 milijuna 205 tisuća 98,6 kuna sa PDV-om. Raspodjela troškova pokazala je da je omjer prihvatljivih i neprihvatljivih troškova gradnje pomorskog putničkog terminala 54,02% na prema 45,98% Za neprihvatljive troškove u proračunu su osigurana sredstva na K810086 modernizacija lučkog područja Luke Šibenik, a ista su planirana iz kredita HBOR-a i državnog proračuna.

Molim?

Društvo Hrvatske ceste d.o.o. je ishodilo lokacijsku dozvolu za dionicu brze ceste Šibenik – Drniš – Knin. Budući da je u tijeku rekonstrukcija DC33 daljnje aktivnosti na projektu odvijat će se sukladno planiranoj dinamici radova. Poštovani državni tajniče o cesti, brzoj cesti Šibenik-Knin se govori već 30-tak godina i ne znam jeste li vi možda ili kolega ministar bio u tom kraju, a pretpostavljam da je kad je evo kad je dan Domovinske zahvalnosti, mnogi tamo otiđu, radi se o jednom kraju kojemu se treba pomoći na svaki mogući način, kraj koji je zbog nedostatka kvalitetne prometne infrastrukture pretvorio se u prostor egzodusa, u prostor jedan prostor koji je po razvijenosti među zadnjima u našoj državi, jedino što hrvatska država danas može napraviti za ovaj prostor je kvalitetno ga prometno povezati sa obalom, ovdje konkretno sa glavnim gradom Šibensko-kninske županije. Smatram da bez izgradnje brze ceste Šibenik-Knin, grad Knin jednostavno neće imati budućnost. Jedini način da se zadrži ovo nešto mladih što je ostalo u Kninu i općenito u Dalmatinskoj zagori gore u šibenskom dijelu Dalmatinske zagore je ova, ovakva prometna infrastruktura. Svakim danom što se duže i duže čeka i grad Knin i grad Drniš i čitav taj prostor bespovratno odlazi u potpunu nerazvijenost iz kojeg je nažalost nećemo moći više iščupati. Ovdje se ne radi o prevelikim sredstvima za državni proračun, ovdje se radi isključivo o sredstvima za projektnu dokumentaciju, od toga se kreće.

Amandman se ne prihvaća, društvo Hrvatske ceste je ugovorilo izradu projektne dokumentacije na nivou idejnih i glavnih projekata za ishođenje lokacijske i građevinske dozvole za izgradnju čvorova Njivice na D8. Trenutno je u tijeku ishođenje lokacijske dozvole te će se po istom nastaviti sa provođenjem projekta u narednom razdoblju.

Dakle, ovdje, ovdje ja evo vas pozivam da se i u okviru ovog proračuna već iznađu sredstva jer se radi o jednom prometnom čvoru koji će znatno rasteretiti, olakšati kretanje, prometovanje po Jadranskoj magistrali, a ja se nadam da će korona kriza proći pa ćemo onda opet na tom mjestu imati nesnosne gužve stoga tražim i očitovanje i o ovom amandmanu. Amandman se ne prihvaća, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture u državnom proračunu na aktivnosti A570219 izgradnja, sanacija i rekonstrukcija objekata podgradnje u lukama otvorenim za javni promet od županijskog i lokalnog značaja te modernizacija, obnova i izgradnja ribarske infrastrukture ima osigurana sredstva u iznosu od 78 miliona kuna od čega je 8 miliona planirano na kontu 3632 kapitalne pomoći unutar općeg proračuna, a koji će se namijeniti za projekte sufinanciranja, sanacije i rekonstrukcije pomorskog dobra u općoj upotrebi. Jedinice lokalne samouprave predlagači su projekata i nositelji svih investicijskih aktivnosti pri realizaciji predmetnih projekata. Kroz navedeni postupak očekujemo da će grad Šibenik kandidirat amandmanom predloženi projekt za sufinanciranje. Dakle, za sve intervencije na javno pomorskom dobru je na razini države izdvojeno 8 miliona kuna, jel tako [[Upadica: Točno.]] a nekakva gruba aproksimacija je da bi samo za jednu rivu, a to je šibenska riva trebalo za obnovu onako kvalitetnu što zapravo Šibeniku pripada preko 100 milijuna kuna. Dakle, to je jedan veliki, veliki nesrazmjer, a ono što znate i vi, a bilo je eto i svijetlih primjera moram reći u Šibeniku, npr. lučica Vrnaža da su se takvi projekti financirali iz proračuna, državnog proračuna. Dakle, ja samo tražim to, znači ono što je već bilo rađeno da se jedan kapitalni projekt, a to je uređenje šibenske rive koja je iznimno važna za grad Šibenik u svakom smislu i u turističkom smislu i u jednome smislu uopće baštine znači našeg grada da se stavi za prioritet i ja ću naravno tražiti glasovanje o ovom amandmanu i žao mi je što vi u ministarstvu ne uviđate važnost ovoga projekta za grad Šibenik, a ne samo za grad Šibenik nego i za čitavu, čitavu državu. U prijedlogu državnog proračuna posebnom dijelu na razdjelu 65 Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture 31 promet, prometna infrastruktura i komunikacije 3109 sigurnost plovidbe osigurana su dostatna sredstva za održavanje i dogradnju zgrada i poslovnih prostora koje su date na korištenje Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture za potrebe lučkih kapetanija ispostava lučkih kapetanija. Osigurana su dostatna sredstva na postojećoj aktivnosti A570017 sigurnost plovidbe na računu 45 rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 451 dodatna ulaganja na građevinskim objektima. Gospodine državni tajniče vi kažete da na toj stavci su osigurana sredstva za održavanje [[Upadica: Da.]] mene zanima da li su konkretno predviđena sredstva za tu zgradu jer ta zgrada je u centru Poreča na samoj gradskoj rivi, koristi je lučka kapetanija u manjem dijelu, u većem dijelu je zapuštena i propada, predstavlja opasnost za prolaznike i za one koji koriste tu zgradu i sramota je u samoj vizuri. Napominjem da je grad Poreč za, na tom dijelu u ovoj godini uredio preko 6000 kvadrata rive, kompletnu infrastrukturu i ta zgrada jednostavno tamo bode u oko. I sada je taj problem u tom proračunu državnom da stavke vi za svaku ćete reć predviđena su sredstva, ali razina 4 fali, za koje projekte će se potrošiti sredstva? Znači, lučka kapetanija koristi, to je primjer kako se odnosi država prema državnoj imovini jer to vam je u Poreču i opasnost i sramota. Navedeni projekt nije uvršten u plan građenja i održavanja državnih cesta. U narednom periodu razmotrit će se opravdanost izgradnje predmetnog projekta. Zahvaljujem na odgovoru državni tajniče. Zato smo i predložili jer smatramo da upravo ova državna cesta D-302 koja bi trebala povezati tj. ona postoji koja povezuje Istarski ipsilon sa Porečom. Međutim, znamo da je Poreč lider hrvatskog turizma, da ostvaruje preko 4 milijona noćenja, da je veliki broj turista koji dolaze upravo automobilima i za povećat protočnost, a i sigurnost prometa potrebno je već sada staviti u dugoročne planove projektiranje ove dionice i zato smo predložili tih milijun i pol kuna upravo da se osigura za projektnu dokumentaciju kako bi u narednom razdoblju se mogla ta cesta staviti u plan realizacije. Za projekte gradnje infrastrukture na aktivnosti A570219 izgradnja sanacija i rekonstrukcija objekata podgradnje u lukama otvoren je za javni promet od županijskog i lokalnog značaja, te modernizacija, obnova i izgradnja ribarske infrastrukture ovoga ministarstva osiguran je iznos od 78 milijona kuna, od čega je 70 milijona planirano na konto 3821 kapitalne donacije neprofitnim organizacijama koje će se namijenit za projekte koji se prijave na poziv ministarstva i koji budu vrednovani prema utvrđenim kriterijima. Kroz postupak očekujemo da će Lučka uprava Rovinj kandidirat amandmanom predloženi projekt za sufinanciranje.

Za projekte gradnje infrastrukture na aktivnost A570219 izgradnja sanacija i rekonstrukcija objekata podgradnje u lukama otvoren je za javni promet od županijskog i lokalnog značaja, te modernizacija, obnova i izgradnja ribarske infrastrukture ovoga ministarstva osiguran je iznos od 78 milijona kuna, od čega je 70 planirano na konto 3821 kapitalne donacije neprofitnim organizacijama, a koji će se namijenit za projekte koji se prijave na poziv ministarstva i koji budu vrednovani prema utvrđenim kriterijima. Kroz taj postupak očekujemo da Lučka uprava Rovinj kandidira amandmanom predloženi projekt za sufinanciranje. Također tražimo glasanje kako bi se ovaj amandman uvrstio u proračun i kako bi se uspjeli osigurati kapaciteti za 250 do 300 komunalnih vezova, ali i kako bi se uredio obalni pojas. Očekujemo da će Lučka uprava Rabac kandidirat amandmanom predloženi projekt za sufinanciranje. g. Državni tajniče, na sva, na sve ove amandmane isti odgovor, 78 milijuna kuna za sve ove potrebe u lučkoj infrastrukturi. Tjerate JLS-ove tj. županiju i lučke uprave da pripremaju dokumentaciju, da u svoje proračune ugrađuju određene iznose za sufinanciranje tih projekata, a od države ne znamo nego upućujete nas na natječaj koji će eventualno ili možda podijeliti neke novce. I da li da pravovremeno planiramo ili da uopće ne planiramo na lokalnom nivou realizaciju ovakvih projekata? Jer ovaj projekat konkretno vezano za Općinu Raša i lučicu Trget započeo je u ovoj godini i treba priznati da je bila izvanredna suradnja između Istarske županije, Općine Raša i Lučke uprave Labin-Rabac. Međutim, projekat se počeo realizirat, potrošeno je, utrošeno je, ispravite me, nekih 10 milijona kuna do sada. I sada kad su radovi pri kraju nedostaje još tih 5 milijona kuna zbog situacije u kojoj smo se našli sa državnim proračunom, samo tražimo da se projekat kompletno završi i da se osiguraju u proračunu ta sredstva, ne da nas opet pozivate da se natječemo kad smo se za to već natjecali. Tražim glasanje. Amandman se ne prihvaća uz isto obrazloženje i kroz postupak koji očekujemo također da će Lučka uprava Rabac kandidirat amandmanom predloženi projekt za sufinanciranje. Znači radi se o lučkoj infrastrukturi. O ovom projektu 2005. je izgrađena prvi put dokumentacija, ishodovana građevinska dozvola, gdje su nas upućivali tada iz ministarstva pripremite dokumente koji su vrijedni preko 10 milijona EUR-a kako bi ih kandidirali prema europskim fondovima i realizirali te projekte. Prije nekih mjesec dana lučka uprava zajedno sa gradom Labinom je izgradila novu, novelirala je tehničku dokumentaciju i sad imaju novi građevinsku dozvolu i procijenjena je vrijednost upravo na tih 90 milijona kuna. Nemojte nas upućivat na ovaj poziv jer iz tog fonda jednostavno se ne može ovakav projekt isfinancirat nego budući da je to strateški projekt u prostornom planu grada Labina, strateški projekt u projektima Istarske županije, uvrstite ga u strateške projekte RH i stavite ga u plan da ćemo ga realizirati za naredne 2-3 godine i recimo iz kojih sredstava će se osigurati realizacije tog projekta jer odgovori koji nam dajete jednostavno ne zadovoljavaju i znate da nikad se neće takav projekat realizira na takav način.

Hvala vam lijepo na odgovoru uporni i vi i ja, ali činjenica je da upravo iz ovih amandmana koje smo kao Klub IDS-a dali vidimo kolike su potrebe u izgradnji lučke infrastrukture. Grad Poreč je kandidirao i ovaj projekat u iznosu od 26 miliona kuna, naime grad Poreč planirao je izgradnju dijela operativne obale i gata sa ciljem premještanja dijela međunarodnog linijskog i izletničkog prometa tako da može prihvatiti i jahte i megajahte. Znamo da je nautički turizam sve popularniji i sve veći broj gostiju traži ovakve usluge. Stoga smatramo da upravo kad sam grad Poreč i Istarska županija ulažu toliko novce u izgradnju te infrastrukture da sigurno i država mora pronaći svoje mjesto na koji način izfinancirati ili sufinancirati bolje rečeno ovakve projekte. Amandman se ne prihvaća uz isto obrazloženje i očekujemo također da Lučka uprava Poreč kandidira amandmanom predloženi projekt za sufinanciranje. Hvala vam na odgovoru, malo mi bježi smijeh gospodine državni tajniče, ali tu se radi, to je Lučka uprava Poreč, ali radi se o maloj ribarskoj lučici u općini Tar-Vabriga gdje žele jednostavno izgraditi i lukobran na koji, na taj način bi i zaštitili samu ribarsku lučicu, ali isto tako bi se mogli realizirati vezovi za i turiste koji koriste normalno plovila u ovoj maloj, ali značajnoj kao turističkoj općini. Znači tu imamo dvostruku namjernu i ribare, ali i vezove za lokalno stanovništvo kao i za turiste. Iznos cijeloga projekta je 37 miliona kuna. Normalno da će se i Tar-Vabriga tj. Lučka uprava iz Poreča javiti na natječaj ali onda ćemo vidjeti na kraju godine koliko od tih 78 miliona ćete uspjeti realizirati upravo na ovim područjima. Ne prihvaća se uz isto obrazloženje i očekivanje da Lučka uprava Pula kandidira amandmanom predloženi projekt za sufinanciranje.

Ovo kad govorimo o lukobranu u pulskoj luci ona zaista štiti cijeli zaljev, a i sanacija samog lukobrana bi mogla omogućiti prihvat brodova te time stvoriti uvjete razvoja putničkog ili teretnog pomorskog prometa znači i gospodarskih aktivnosti, stoga tražimo glasanje. Ne prihvaća se uz isto obrazloženje i očekivanje da će Lučka uprava Umag, Novigrad kandidirat amandmanom predloženi projekt za sufinanciranje. Zahvaljujem na odgovor međutim riječ je o izgradnji lukobrana i postavljanja pontonske konstrukcije u luci Dajla-Belvedere u Novigradu iz razloga što je trenutno omogućeno vezanje plovila samo na plutačama. Izgradnjom lukobrana i postavljanjem pontonske konstrukcije dobiva se 60 komunalnih ribarskih vezova koji bi rasteretili luku Novigrad gdje postoji veći broj zahtjeva i liste čekanja za vezovima. Se ne prihvaća i uz isto obrazloženje očekujemo da će lučka uprava, to je 85 [[Upadica: 85.]] ista je Lučka uprava Umag, Novigrad kandidirat predloženi projekt za sufinanciranje. Zahvaljujem na odgovoru, također tražim glasanje za ovaj amandman iz razloga što je postojeći obalni zid u jako lošem stanju te je od Lučke kapetanije Pula, Ispostava Umag došla naredba da se obnovi isti. Istovremeno izvršila bi se zamjena postojeće dotrajale infrastrukture te bi se postavio ormarić za struju i vodu za potrebe brodara operativne obale. Projekt je pripremljen i već je bio kandidiran te je bio potpisan ugovor o financiranju, ali zbog Covida-19 zaustavljen je postupak javne nabave. Kako je riječ o značajnom iznosu potrebno je da se osiguraju sredstava za financiranje iz državnog proračuna. Amandman se ne prihvaća i kroz postupak očekujemo da će Lučka uprava Pula kandidirat amandmanom predloženi projekt za sufinanciranje. Poštovani državni tajniče, smatramo da se ne bi riješila samo infrastrukturna pitanja već bi se realizacijom otvorile nove …/nerazumljivo/… područja u funkciji stanovnika i turizma te bi došlo do širenja poslovnih mogućnosti i prostora za ugostiteljske i agencijske tvrtke. Znači opet govorimo o određenim gospodarskim aktivnostima te smatramo da odnosno tražimo glasanje za ovaj amandman. Također se ne prihvaća uz isto obrazloženje i očekivanje da Lučka uprava Pula kandidira amandmanom predloženi projekt za sufinanciranje.

Isto obrazloženje, isto očekivanje da će Lučka uprava Pula kandidirat amandmanom predloženi projekt za sufinanciranje. Amandman se ne prihvaća.

Amandman se ne prihvaća, isto obrazloženje i očekujemo da Lučka uprava Pula kandidira amandmanom predloženi projekt za sufinanciranje.

Smatramo da bi kroz realizaciju ovog amandmana se povećala mobilnost unutar grada i regije, a kada govorimo o tome riječ je o značajnom iznosu koje je potrebno da se ugradi u financiranje ovog projekta i da se tu uključi država kako bi se osigurala sredstva jer na drukčiji način neće ići, stoga tražimo glasanje. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture je tijekom 2020. pokrenulo niz mjera za očuvanje gospodarstva odnosno prometnog sektora u doba aktualne panedmije covida-19. Među glavnim mjerama za očuvanje cijelog prometnog sustava ističe se program dodjele državnih potpora sektoru mora, prometa, prometne infrastrukture i povezanih djelatnosti u aktualnoj pandemiji covid-19. Navedeni program uključuje sve aspekte prometa te predviđa pomoć malim, srednjim i velikim poduzetnicima na teritoriju RH. navedeni poduzetnici mogu ostvariti pravo na potporu pod uvjetom da su suočeni sa manjkom likvidnosti jer je njihova poslovna aktivnost smanjena ili u cijelosti obustavljena zbog izvanrednih okolnosti prouzročenih pandemijom covica-19 odnosno ako su suočeni sa poteškoćama u poslovanju koje su posljedica te pandemije. Ukupan iznos proračuna planiranih na temelju programa iznosi 600 milijuna kuna od čega je već tijekom 2020. iskorišteno 100 milijuna kuna državnih jamstava. Sukladno trenutnoj dinamici korištenja mjera državnih potpora Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture osiguralo je dostatna sredstva za provedbu navedenog programa, a dodatno razmatra mogućnosti produljenja roka trajanja istoga. Smanjenje u iznosu od 10 milijuna 50 tisuća kuna na projektu K 777049 informatizacija Ministarstva vanjskih i europskih poslova dovelo bi do onemogućenosti izvršavanja preuzetih obveza. Poštovani državni tajniče. Predloženo povećanje namijenjeno je rješavanju problema povremenih prijevoza putnika. Gospodarstvenicima koji su od korona krize poslovali samostalno i bez državnih subvencija, a koji su u većini slučajeva u posljednjih šest mjeseci poslovanja doživjeli pad prometa do 95% Obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju i nepovoljne davanje naznake koje dolaze sa covid krizom jasno je kako prijevoznici ne vide izlazak iz ove situacije bez aktivnog djelovanja države na rješavanju ovog problema. Mnogi prijevoznici uložili su značajna sredstva u obnovu voznog parka kako bi zadovoljili najviše ekološke i sigurnosne norme koje zahtjeva njihovo poslovanje. Kako je u prometnoj industriji u takvim ulaganjima riječ o često milijunskim iznosima, mnogi su prijevoznici već i prije ove krize podizali kredite kako bi unaprijedili svoje poslovanje te njihova likvidnost ili podizanje kredita unutar covid fonda odnosno subvencija koje idu preko banaka putem kredita su onemogućeni. Znamo da je Hrvatska proteklih godina ulaganja u zadržavanje vozača u Hrvatskoj, osposobljavanjem vozača D kategorije i prekvalifikacijama o trošku države. Stoga sam očekivao da Vlada podrži ovaj amandman i osigura sredstva za jedan od najprofitabilnijih dijelova Ministarstva prometa kako bi omogućio da prežive u krizna vremena. Hvala državnom tajniku. Idemo na amandmane Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, uvažena državna tajnica Dunja Magaš.

amandman Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka. Izvolite državna tajnice. Hvala lijepa. Ovaj amandman se ne prihvaća. Razdjela 076 Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine osiguralo je sredstva za sanaciju štete uzrokovanih potresom na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije koje će biti dovoljan za provedbu planiranih aktivnosti u 2021. godini. Na aktivnosti izgradnja, rekonstrukcija, adaptacija objekata infrastrukture planirana su sredstva za izgradnju, rekonstrukciju i adaptaciju objekata i infrastrukture radi poboljšanja kvalitete prostora za život i rad djelatnika Ministarstva obrane i Oružanih snaga RH, racionalnog trošenja energije, zaštite okoliša i zaštita od požara. Zbog navedenog se sredstva na ove aktivnosti ne mogu umanjivati. Na aktivnosti A 545060 obuka i vježbe planirana su sredstva za postizanje i zadržavanje potrebne razine borbene spremnosti oružanih snaga te razvijanje sposobnosti potrebne za ispunjavanje misije … [[Govornica se ne razumije]] suvereniteta i cjelovitosti RH i preuzetih obveza u kolektivnoj obrani i međunarodnoj obrambenoj suradnji. Zbog navedenog se sredstva na ove aktivnosti ne mogu umanjivati, na aktivnosti održavanje i materijalnih sredstava i sustava planirana su sredstva za održavanje borbenih i neborbenih materijalno-tehničkih sredstava radi njihovog dovođenja i zadržavanja u stanje ispravnosti i pouzdanosti. Prioritetno se održava naoružanje i oprema potrebna za ispunjavanje misija i zadaća Oružanih snaga u očuvanju suvereniteta i cjelovitosti RH i preuzetih obveza u kolektivnoj obrani i međunarodnoj obrambenoj suradnji.

Dakle predložili smo da se poveća pozicija za sanaciju štete uzrokovanih potresom na području grada Zagreba i okolice iz razloga što tražimo ono povećanje koje će omogućiti sanaciju većeg broja privatnih zgrada, dakle privatnih stanova iz razloga što najveći dio sredstava koji su predviđeni dolaze iz Fonda za solidarnost, a to svi znamo da iz Fonda za solidarnost možemo financirati isključivo obnovu zgrada javne namjene. Dakle onaj dio koji ostaje za naše građane i građanke za obnovu stambenog, privatnog stambenog fonda i to samo u onom dijelu kojim je zakonom predviđeno, a to je ojačanje konstrukcije zgrada, vi u tom dijelu predviđate sredstva koja su jedva dostatna za sanaciju niti stotinjak takvih objekata. Kada, ako to stavimo u perspektivu dugoročne obnove Zagreba po takvoj dinamici, Zagreb će se obnavljati doslovno 200 godina jer imamo 25 tisuća zgrada za obnoviti. Dakle očekivalo se da se u prvoj godini daju i izdvoje puno značajnija sredstva koja će omogućiti hitne sanacije onih privatnih zgrada u kojima naši građani danas doslovno ne mogu živjeti. Iz tog razloga smatramo da je nužno da Vlada pokaže da je imala ozbiljnu namjeru obnavljati Zagreb i obnavljati privatni stambeni fond u onom dijelu u kojem smo to zakonom predvidjeli ili neka kaže, iskreno građanima, da je od toga odustala i da sredstva koja jesu predviđena za privatni stambeni fond, ovdje jesu nedostatna da se Zagrebu unovi u perspektivi .../nerazumljivo/... barem narednih 15-20 godina jer ovo će trajati 200 godina. Sredstva su planirana temeljem stvarnih potreba za obnovom kuća na poplavljenim područjima Gunja-Rajevo Selo, temeljem pravomoćnih sudskih presuda. RH u posljednjih 10 godina bilježi stalni pad ukupnih rezervi ugljikovodika. Od 2010. do 2020. g. govorimo o prosječnom padu od 10% po godini. Trend pada koji za posljedicu neminovno ima ovisnost o uvozi, moguće je zaustaviti samo ukoliko RH nastavi istraživati. Kao rezultat pokrenutih projekata istraživanja 4 godine nakon potpisivanja ugovora, imamo 3 uspješna otkrića plina na području Slavonije i Podravine. Ukoliko krene proizvodnja s tih nalazišta, već iduće godine možemo početi bilježiti ovog negativnog trenda. U posljednje 4 godine, koliko traju istraživanja na kopnu, u proračunu lokalnih i regionalnih zajednica, uplaćeno je gotovo 25 milijuna kuna novčanih naknada za površinu istražnog prostora, dok je na temelju naknada za pridobivene količine od nafte i plina, u proračune lokalnih i regionalnih zajednica te RH u zadnjih 5 godina uplaćeno gotovo 1,686 milijardi kuna. Ovisno o pridobivenim rezervama i broju budućih eksploatacijskih polja, direktni učinci za državni i lokalni proračun mogu biti značajni i iznositi do nekoliko milijardi kuna godišnje. Veći prihodi rezultirati će većim ulaganjima u infrastrukture, školstvo, poboljšanje zdravstvenih socijalnih usluga i sl. Svakako treba naglasiti i to kako domaća proizvodnja i domaći proizvodi osnova su sigurnosti svake zemlje. U krizama koje istovremeno pogađaju cijeli svijet, zemlje se prvenstveno okreću svojim potencijalima, koje moraju iskoristiti. Dakle tražili smo povećanje sredstava za štete od poplava iz razloga što su poplave jedan od prvih simptoma klimatskih promjena koje, ako vam slučajno nisu do sada rekli, Hrvatska je jedna od 4 najpogođenije zemlje u EU, a oni sektori koji će prvo zbog tih klimatskih promjena u Hrvatskoj nastradati su upravo sektor poljoprivrede i sektor turizma. I vaše obrazloženje, moram reći, niste vi krivi, netko vam ga je pripremao, ali je zaista pisao netko tko kao da nije čuo da je Hrvatska pristala na Europski zeleni plan i kao da nije čuo smo, jesmo pristali na redukciju stakleničkih emisija za 55% do 2030. g. i da jesmo pristali na cilj klimatski neutralne Europe do 2050. g. Vi ovdje govorite o projektu istraživanja i eksploatacije ugljikovodika u iznosu od 350 tisuća kuna. Da se razumijemo, nikakvo istraživanje za 350 tisuća kuna nitko neće obaviti, međutim, ono što se obavlja jesu koncesije za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika koje ministar Ćorić šakom i kapom daje tvrtkama kćeri MOL-a jer kao da MOL-u još nešto dugujemo nakon što smo mu dali vlastitu naftnu kompaniju i sad kad smo, kad je vaša Vlada to sve provela do kraja i predala sve strateške resurse MOL-u, sada vam, kao obrazloženje služi to da je neophodna vlastita proizvodnja i samodostatnost. Taj vlak sa ugljikovodicima je ono davno prošao, ili kak bi Englezi rekli that ship has sail, ali ono što možemo ulagati umjesto u projekte istraživanje i eksploatacije ugljikovodika jesu projekti solarizacije Hrvatske pa ćemo zaista biti samodostatni pa zaista nećemo ovisiti o MOL-u niti o njegovim tvrtkama kćeri. Zahvaljujem. amandman, Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista. Hvala. Amandman se ne prihvaća zbog toga što planirana sredstva na projektu K-664012, obnova voznog parka namijenjena su za nabavljena vozila putem leasinga i već preuzete obveze. Toliko ste amandmana odbili koji idu u korist naših građana, u korist naših poduzetnika, u korist naših poljoprivrednika, ali ne odustajete od novog voznog parka.

Jedino vas zanima da je vama dobro, da se vi vozite u dobrim automobilima, da uzimate na namještanim natječajima, da izvlačite novac na nepravilnim natječajima za eu fondove, vidimo i projekt Slavonija što se događa, to vam je jedino bitno, a kada treba nešto napraviti za građane, tada svaki takav amandman odbijate. Oštro prosvjedujemo protiv ovakvog načina upravljanja, tražimo da još jednom razmotrite hoćete li kupovati nove automobile ili ćete konačno učiniti nešto za hrvatske građane. Hvala. Na aktivnosti T 664010 uređenje posjedovanje vlasničko pravne evidencije na otocima planirano je u 2021. godini 2 milijuna 620 tisuća kuna kao i 2022. i 2023. godine. Provođenje navedene aktivnosti bazira se na katastarskim izmjerama. Temeljem Zakona o državnoj izmjeri katastra nekretnina čl. 8. propisano je sljedeće „Poslovi državne izmjere i katastara nekretnina obavljaju se na temelju petogodišnjih i godišnjih programa. Programima iz st. 1. ovog članka utvrđuje se u prvom redu područje na kojima će se obavljati geodetski radovi, topografske izmjere i izradba državnih karata, izmjera i označavanje državnih granica, izradba katastra nekretnina te izvori financiranja za provedbu programa.

Ministarstvo financija Porezna uprava je u svom prijedlogu proračuna za 2021. godinu i projekcijama za 2022. i 2023. godinu planirala sredstva temeljem realno iskazanih potreba za sredstvima kojima bi se osigurao nesmetani rad tijela. Smanjenje rashoda onemogućilo bi izvršavanje preuzetih i planiranih obveza.“ Hvala. Hvala predsjedavajući. Poštovana, već ne znam ni ja koji po redu odbijeni amandman. Dakle, nejasno mi je da s ovim iznosom ovdje koji je planiran nisam siguran da možete riješiti katastarski Otok Jabuku, a ne sve ostale hrvatske otoke. Dakle, u normalnoj viziji polazište bilo kakvog ozbiljnog ulaganja kako bi se privukao da li domaći, da li strani kapital je rješavanje katastarskog dijela evidencijskih naravno i prostorno-planskih dokumenata.

Ja ne znam da li ste svjesni da hrvatski otoci nisu na razini onoj na kakvoj bi mogli biti, ne znam s druge strane da li ste svjesni zapravo da su otoci i sve ono što oni daju Hrvatskoj državi u smislu proračuna jedan oblik zlatne koke koju je pitanje da li ta ista država vrednuje na ispravan način. Konačno, načinom odbijanja svih ovih amandmana postoji jasno da postoji ta papirnata idealna Hrvatska koja je miljama i svjetlosnim godinama daleko od stvarnosti u kojoj svi mi živimo.

96. amandman Kluba zastupnika Mosta nezavisnih lista. Amandman se ne prihvaća. Kapitalna ulaganja, rekonstrukcije i sanacije u školske objekte financira osnivač.

Energetsku obnovu i korištenje obnovljivih izvora energije i za javne ustanove u kojoj se obavljaju djelatnosti odgoja i obrazovanja. Energetska obnova je već sufinancirana za Osnovnu školu Jabukovac u Petrinji, bespovratna sredstva u iznosu 3 milijuna 35 tisuća kuna, ugovor potpisan 9.8.2018. godine i Osnovnu školu Dragutina Tadijanovića u Petrinji, bespovratna sredstva u iznosu 3,7 milijuna kuna, ugovor potpisan 22.10.2018. godine. Bespovratna sredstva za energetsku obnovu dodjeljuju se putem otvorenog postupka dodjele bespovratnih sredstava u modalitetu trajnog poziva, a krajnji rok za podnošenje projektnih prijedloga je 31.12.2020. godine odnosno do iskorištenja raspoloživih financijskih sredstava. Ministarstvo financija Porezna uprava je u svom prijedlogu proračuna za 2021. godinu i projekcijama za 2022. i 2023. planirala sredstva temeljem realno iskazanih potreba za sredstvima kojim bi se osigurao nesmetan rad tijela. Smanjenje rashoda onemogućilo bi izvršavanje preuzetih i planiranih obveza. Dakle, znam ja da Sisačko-moslavačka županija upravlja dakle ovom školom u Petrinji gdje smo tražili da se predvide znači sredstva u iznosu od 15 milijuna kuna. Al isto tako znam da je u toj Sisačko-moslavačkoj županiji vaš kompromitirani župan Žinić koji upravlja županijom na način da rasipno troši županijski novac, da ne ulaže sredstva u znači školske ustanove, da ne ulaže sredstva u zdravstvene ustanove, da je stanje zdravstva i stanje u obrazovnim ustanovama jako loše u Sisačko-moslavačkoj županiji. Svjestan sam ja da ste vi tu županiju devastirali. Kad ste je već devastirali, kad ste takve kadrove poturili poput župana Žinića ljudima koji žive u Sisačko-moslavačkoj županiji onda možete osigurati i 15 milijuna kuna za Osnovnu školu u Petrinji. Al nažalost vi nemate sluha za Sisačko-moslavačku županiju, ali slična je situacija i s ove druge strane političkog spektra i Žinića, a i sisačku gradonačelnicu treba maknuti s njihovih pozicija, trebaju doći novi nekompromitirani ljudi kako bi se ta županija počela obnavljati. Nedopustivo je dakle ovakvo stanje u kojem imamo jedan demografski slom, a i ono malo djece što nam je ostalo znači školuje se u neadekvatnim uvjetima i evo ponovno odbijate jedan ovakav amandman. Tražim glasovanje. Amandman se ne prihvaća. Sredstva za komunalno uređenje osigurava se u dijelu 076 Ministarstva prostornog uređenja i graditeljstva državne imovine na stavci 07605 proračuna, program 3501 razvoj upravljanja prostornim uređenjem, aktivnost, unapređenje, stanovanje i komunalno gospodarstva.

Iz navedenoga razloga predloženi amandman se ne prihvaća. Ministarstvo financija, Porezna uprava je u svom prijedlogu proračuna za '21.g. s projekcijama za '22. i '23. planirala sredstva temeljem realno iskazanim potrebama za sredstvima kojim bi se osigurao nesmetani rad tijela. Smanjenje rashoda onemogućilo bi izvršavanje preuzetih i planiranih obveza. Evo žalosno je, dakle od 14 zastupnika izabranih iz 6. izborne jedinice u koju spada Sisačko-moslavačka županija, ja koji nisam tamo živio, a ljudi su me dva puta preferencijalno izabrali, ja jedini govorim ovdje o problemima Sisačko—moslavačke županije, jedini sam koji je dao amandmane, nitko drugi od zastupnika, od 14 zastupnika koji su izabrani. Evo imali smo ovdje školu u Petrinji, odbili ste. Imali smo potpore znači za poljoprivrednika, poljoprivrednike na području Sisačko-moslavačke županije, odbili ste. Imali smo za potpomognuta područja, odbili ste. I sad odbijate i sredstva za sanaciju starog mosta u Sisku u iznosu od 30 milijuna kuna. Dragi Siščani, drage Siščanke, evo kako se vlada odnosi prema vašem gradu, a isto tako znači imamo situaciju da jednostavno uopće sve vlade nisu vodile dovoljno brige o Sisačko-moslavačkoj županiji. I prošle godine smo davali amandmane za Sisak i Sisačko-moslavačku županiju, odbijeni smo. I ove godine isti slučaj. Dakle, niti jedan amandman za županiju koja je u teškoj situaciji, uostalom koja je bila pogođena i ratom, koja je sad pogođena demografskim problemima, koja je pogođena iseljavanjem. Niti jedan amandman niste u stanju prihvatiti za Sisačko-moslavačku županiju, ali vidjeli smo ovdje i za ostale dijelove Hrvatske. Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine odnosno bivše Ministarstvo državne imovine dalo je ovu povijesnu zgradu koja je ujedno kulturno dobro Istarskoj županiji na korištenje i to bez naknade. Ministarstvo je ujedno dalo suglasnost Istarskoj županiji za početak uređenja zgrade. S obzirom da Istarska županija koristi veći dio zgrade i da je ista dana na korištenje bez naknade smatramo da Istarska županija treba sudjelovati u rekonstrukciji i obnovi zgrade. Na aktivnosti opskrba materijalnim sredstvima planirana su sredstva za kontinuiranu opskrbu materijalnim sredstvima svih klasa i uslugama koje omogućavaju redovno funkcioniranje postrojbi oružanih snaga, te plansko i učinkovito upravljanje zalihama zbog kontinuiteta u opskrbi odore, prehrana, energenti, komunalije i pogonsko gorivo. Opskrba ubojnim sredstvima potrebna je radi očuvanja sposobnosti oružanih snaga u očuvanju suvereniteta i cjelovitosti RH i preuzetih obveza u međunarodnoj obrambenoj suradnji. Samo jedan u moru primjera kako se država odnosi prema svojoj imovini. Naime, da točno je da je dana na upravljanje, a međutim zgrada je još uvijek u vlasništvu države i proračun Istarske županije za slijedeću godinu predvidio je milijun kuna kako bi se zgrada ovaj održavala. Međutim, isto tako niste naveli da udio zgrade koristi i carina. Tako da smatramo da bi država trebala podnijeti teret obnove ove zgrade prije nego što se nekom ko u njoj radi ili nekom ko pored te zgrade prolazi dogodi. Međutim, tako očito naša država funkcionira i očigledno da će tako funkcionirat i u nekom budućem periodu. Tražim glasanje. 99. amandman, zastupnik Miro Bulj. Amandman se ne prihvaća s obrazloženjem kao za amandman br. 97. Dakle, sredstva za komunalno uređenje osiguravaju se u dijelu 076 Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine na aktivnosti unapređenje, stanovanje i komunalnog gospodarstva, te JLS imaju mogućnost svake godine javiti se na natječaj i aplicirati za dodjelu sredstava za uređenje komunalne infrastrukture pod jednakim uvjetima za sve.

Znamo što znači Sinj, što predstavlja u Dalmatinskoj zagori najveći grad i najveće područje. Samo da znate Cetinska krajina ima više stanovnika od Ličko-senjske županije, a veća je od Međimurske županije površinski. Sinj centar Dalmatinske zagore i cetinskog kraja ima prekrasne trgove koji se mogu koristiti kao turistička destinacija, međutim nebriga kako sa županijska, lokalne tako i sa vaše državne razine prema Sinju osim u dane Alke i eventualno Velike Gospe da vas se vidi uz oltar, ne znam da li se pomolite, ali predstavnici Vlade da se vide uz oltar na počasnoj loži, tako i na počasnoj loži za vrijeme Sinjske alke. Svi koji niste bili u Sinju morate znati što je Sinj, što predstavlja Sinj u okviru ne samo svojom baštinom nematerijalnom, Alkom nego i sa svojim zgradama, trgovima i prostorom koji treba urediti i država mora vratiti Sinju minimum onoga što Sinj daje kroz predstavljanje kroz Alku, kroz vjerski turizam vratit mu mora država. Vi to morate napraviti. Žao mi je što nema saborskih zastupnika iz 9. izborne jedinice, osim tu je predsjedavajući Ante Sanader koji je dugo bio župan apsolutno od kada ta županija postoji i ova ministarstva Sinj se devastira, ali stat ćemo uskoro i tome na kraj, tražim da glasate o ovome proračunu.

Ovaj amandman sam predložio za uređenje jednog od najljepših trgova u Hrvatskoj, to je Sinjska pijaca koja ima šest ulaza gdje se nalazi i ulaz u Crkvu Čudotvorne Gospe sinjske. Kad vidim u Zagrebu kako je popločano i drago mi je, a kada pogledam u mome Sinju kako to izgleda i kako se ne ulaže prema tome dijelu naše Hrvatske koja se prazni svakodnevno i uredno osim hvalospjeva i dolaska u predizborne svrhe doli u Sinj. Sad su izbori, sada će vjerojatno se i obećavati, evo neka vidi narod Sinja, Cetinske krajine, Dalmatinske zagore gdje su im saborski zastupnici s toga područja, ako ima kamera neka ih pokaže ovaj vamo dio gdje sada side, nema nitko s toga područja Dalmatinske zagore niti gradonačelnika, vi ste iz Zadra, sad ste ušli jel ste čuli da sam govorio o tome. Jednostavno apsolutno moji Sinjani, Cetinjani, vi koji ste podržali i glasali za zastupnike koji vas zastupaju apsolutno ih ovdje nema. Stoga još jednom, nemojte stavljati Sinj i cetinski kraj na rep, nemojte jel to taj kraj nije zaslužio. Kroz stoljeća se stavlja na rep, mi nismo zaslužili biti na repu i mi pripadamo to područje pripada RH i to područje nemojte samo iskorištavati kao vaš izbornu bazu da imate glasove u predizborno vrijeme gdje horde i kolone vaših stranačkih članova uhljeba ili ne znam koga paradira Gradom Sinjom i za vrijeme Alke i Velike Gospe. Pa di vam je obraz ne ulagati u te krajeve ništa ni po prometnoj infrastrukturi ni kao kulturno dobro u ta naša središta, pijace, trgove, zbog čega to radite tome kraju? Jesmo li mi to zaslužili?

Amandman se ne prihvaća s obrazloženjem kao prethodni amandman. Sredstva za komunalno uređenje osiguravaju se u dijelu 076 Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, aktivnost unapređenje stanovanja i komunalnog gospodarstva te jedinica lokalne samouprave imaju mogućnost svake godine javiti se na natječaj i aplicirati za dodjelu sredstava za uređenje komunalne infrastrukture pod jednakim uvjetima za sve.

Na tome području smo imali i prosvjede građana sa vrličkog područja, kninskog, sinjskog znači čak iz Dalmacije, iz Splita konzervatori se bune iz ciloga područja da je uništavanje tog pločastoga mosta jel kao žele reći da će napraviti stariji most od toga Pločastoga mosta koji je iz 14. stoljeća od stećaka. Samo je začuđujuće kako vam nije palo kako bi nekome vi podmitili ga u ovoj korupciji, kako vam nije palo na pamet da im kartate crkvu iz 9. stoljeća Svetoga Spasa i metite plastične prozore na njega. Vratite most u prvobitno stanje, to je dio naše povijesti, naše tradicije, kulture, to je dio krajobraza cetinskog kraja, izvora Cetine kojega ujedno proglašavate već u prvome čitanju je parkom prirode, izvor Cetine, to je u samoj blizini izvora Cetine najvišega izvora na svitu i vi bagerima HDZ i SDSS zajedno rušite ne samo šta ste isterali ljude iz tih područja šta se ne vraćaju, nego rušite kulturu, tradiciju i povijest, brišete.

Slijede amandmani Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja.

Amandman 102. Cijenjeni gospodine potpredsjedniče, cijenjene zastupnice i zastupnici, amandman se na prihvaća. Vlada RH ne prihvaća ovaj amandman iz razloga što su predmetna sredstva planirana za izradu studijske i projektne dokumentacije za sustave javnog navodnjavanja, a sve sukladno zahtjevima jedinica područne odnosno regionalne samouprave i krajnjih korisnika sustava javnog navodnjavanja. Izgradnja sustava javnog navodnjavanja financirat će se EU sredstvima kroz program ruralnog razvoja RH.

Drago nam je naravno da je to uplanirano i u sredstva koja će se financirati, sredstva iz EU fondova. Međutim, ono što nam se čini je i zašto smo predlagali i ovaj amandman zajedno sa stvarima koje se tiču i obrane od poplave i protupožarne zaštite i obrane od tuče je taj što moramo jačati naš sustav i mitigacije, ali i adaptacije na klimatske promjene s obzirom da smo jedna od zemalja koja je unutar EU najizloženija klimatskim promjenama posebno u dijelu poljoprivrede upravo te stavke sada smatramo ključnima. Dakle, smatramo ključnima jačati one sisteme koji će doprinijeti zapravo našoj otpornosti na klimatske promjene s jedne strane, a s druge strane kao što ste vidjeli ono gdje smo predlagali da se reže je tamo gdje ne postoji neposredna opasnost. Dakle, znamo da vrlo vjerojatno neće nas nitko napasti kao zemlju slijedeće godine niti možda godinu iza toga, nadamo se, nadamo se da ćemo i dalje ustrajati na tome da imamo nekakav trajni mir na ovom prostoru, ali da s druge strane će sigurno biti tuča, da će sigurno biti poplava, da će sigurno biti požara, da će ih biti više nego što ih je ih je bilo do sada i da će možda biti još više potrebe zapravo za navodnjavanjem da bi imali održivu poljoprivredu. Tako da mi ostajemo pri ovom amandmanu i tražit ćemo da se o njemu glasa. Amandman se ne prihvaća. Naime, preporuke Svjetske meteorološke organizacije te međunarodne znanstvene i stručne zajednice su da se zaštita poljoprivrednih dobara od tuče učinkovito može riješiti samo fizičkom zaštitom, s fizičkom zaštitom u vidu zaštitnih mreža i sustavom osiguranja prihvatljivom širem krugu korisnika. U tom kontekstu bi željela naglasiti da su kroz program ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. do '20.-te godine osigurana značajna financijska sredstva za ulaganje u fizičku imovinu uključujući izgradnju ili nadogradnju sustava obrane od tuče na gospodarstvima, a posebno je naglašeno ulaganje u osiguranje usjeva, životinja i biljaka u okviru podmjere 17. Sa druge strane na aktivnosti A545042 opremanje materijalno tehničkim sredstvima planirana su sredstva za opremanje naoružanjem i opremom za potrebe ispunjavanja misija i zadaća oružanih snaga u očuvanju suvereniteta i cjelovitosti RH i preuzetih obaveza u međunarodnoj obrambenoj industriju, industriji. Opremanje materijalno tehničkim sredstvima provodi se radi dodijeljenih zadaća svih grana i postrojbi oružanih snaga te za dostizanje sposobnosti snaga koje će RH preuzela u okviru sustava kolektivne obrane. Zbog navedenog se sredstva na ovoj aktivnosti ne mogu umanjivati. Zahvaljujem se na objašnjenju, evo kao što sam i navela već prije dakle radi se o zapravo zaštiti i poljoprivrednika i poljoprivrede od klimatskih promjena kojima smo izloženi i sve zapravo ozbiljnijim posljedicama vremenskih promjena. Ono što smo mi predložili je zapravo negdje na razini 2% stavke sa koje se uzima, tako da smatramo da se ne radi o nekakvoj prevelikoj prenamjeni uzimajući, uzimajući u obzir veličinu stavke sa koje smo predložili da se, koje smo predložili da se smanji i stavi u obranu od tuče. S druge strane naravno slažemo se sa ovim pristupom fizičkih sredstava za obranu od tuče i da se to financira kroz program ruralnog razvoja i taj dio pozdravljamo.

Amandman se na prihvaća. Na razdjelu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja aktivnosti A648087 osigurana su odgovarajuća sredstva za poticanje zadružnog poduzetništva u razdoblju 2021. do 2023. godine. Unaprjeđenje i razvoj socijalnog poduzetništva u nadležnosti je Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, a sredstva koja su planirana na aktivnosti A539100 odnose se na ugovorno preuzete obveze, otplata zajmova iz ranijih razdoblja te se stoga ista ne mogu umanjiti.

Žigman, doista nam je žao da Hrvatska nije prepoznala osim u načelno svoju strategiji koja više liči na vonabi strategiju transformacije i prema i zelenoj ekonomiji, da nije prepoznala koliko je važno razvoj zadrugarstva i socijalne ekonomije. Vi ste naveli da postoji na nekim drugim mjestima nešto što je predviđeno, al ovo je ključno mjesto zato što upravo se i do sada pokazalo ne samo u ovoj krizi ekonomskoj i uzrokovano covidom, koliko je i društveno poduzetništvo i zadrugarstvo, koliko je pokazalo otpornosti, rekla bih i inovativnosti i ukoliko netko ima zazur, zazor od riječi je li povijesne riječi „zadrugarstva“, pa neka to zovemo kooperative. Ono što je izuzetno važno da upravo ta područja pokrivaju i ono što zovemo jačanjem društvenih vrijednosti, kao što je baš solidarnost, kao što je uključivost. I doista ako pogledate odakle smo mislili prenamijeniti sredstva onda je to vidljivo da bi ta sredstva ako nam je u cilju zelena transformacija, ako nam je u cilju ako hoćete i sigurnost, pa sigurnost i vlastite poljoprivrede, ako nam je u cilju da mnoge skupine kao što znamo da danas ima jako puno OPG-ova koje drže branitelji, da su bolje povezane, ako znamo da nam je cilj da nam i djeca jedu zdrave obroke onda mislimo da 5 milijuna kuna koje bi bilo dodatno, mi smo tražili da se otvori nova stavka, znači bez obzira gdje je što drugo predviđeno i svakako ćemo tražiti da se o tome glasa. 105. amandman Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista. Amandman se ne prihvaća. Obnova većine važnijih planinarskih domova i skloništa planira se financirati iz slijedećeg programskog razdoblja Operativnih programa za razdoblje od 2021.-'27.g. A kulturni sektor je uz zdravstveni jedan od najpogođenijih pandemijom korona virusa i svako daljnje smanjivanje i ovako nedostatnih sredstava za kulturu dovelo bi u pitanje održivost kulture i umjetnosti u Hrvatskoj.

Planinarski dom na Snježniku izgrađen je 1951.g. kao sportski objekt namijenjen planinarima i skijašima. Posljednja obnova napravljena je 1974. i od tada na domu nisu vršeni nikakvi radovi kapitalnog održavanja. Kako održavanje i vođenje ovakvog objekta nadilazi mogućnosti udruga kakve su planinarska društva s obzirom na vremenske uvjete kojima je građevina bila izložena i nepostojanje cestovnog pristupa dom je u građevinskom smislu potpuno propao i nije pogodan za korištenje.

Planinarski dom „Josip Schlosser“ koji prema Hrvatskom planinarskom savezu spada u kategoriju „objekt nacionalnog značenja“ je zatvoren i točnije rečeno zavaren je zbog upada migranata. Ovo je veliki problem jer se migranti ponašaju kao nerijetko zločesti vlasnici ne samo rute prolaza nego i svih onih objekata koji im se nađu na putu. Drugi planinarski dom koji je predmet ovog amandmana je u potpunosti devastiran.

Sanacija je trebala biti provedena prema projektu arhitekta Ivana Juretića.

Ništa se nije dogodilo. Tražim glasovanje za ovaj amandman i očekujem u najmanju ruku da ga podrže svi saborski zastupnici iz Primorsko-goranske županije. Zaprašivanje komaraca u nadležnosti je sektora zdravstva i jedinica regionalne i lokalne samouprave, te se ne može planirati na stavci u nadležnosti sektora zaštite prirode.

Nastojali smo kroz naše amandmane voditi brigu o svakom dijelu naše Hrvatske i drugi klubovi su upozorili, mislim da je kolega Hajduković govorio o tome, ne znam jesu li kolege iz drugih stranaka, da je potrebno osigurati sredstva za pomoć Osječko-baranjskoj županiji u tretiranju komaraca, što je jako velik problem u toj županiji u zadnje vrijeme, dali smo ovaj amandman, sredstva smo našli na stavci administracije, mislim da se tu mogu osigurati znatne uštede i pripomoći našim građanima u Osječko-baranjskoj županiji s tim velikim problemom kojeg imaju.

Tražim glasovanje. 107. amandman. Amandman se ne prihvaća. Istovjetno prethodno danom obrazloženju niti izgradnja bio plinskog postrojenja u Rijeci nije u nadležnosti sektora za zaštitu prirode te se stoga ne može planirati na stavci u nadležnosti sektora zaštite prirode. Kao što sam prethodno istakla, smanjenje rashoda porezne uprave onemogućilo bi izvršavanje preuzetih i planiranih obaveza. Imamo situaciju gdje potezom pera, jednim potezom možemo raskinuti gordijski čvor pogrešnih koncepata gospodarenja otpadom. Imamo situaciju gdje možete pokrenuti lavinu novog kružnog gospodarenja otpadom, jedinog prihvatljivog po svim zakonima EU i svim poznatim direktivama. Imate priliku bez ikakve patetike, rekao bih, povijesnu da zaustavite trovanje ljudi područja cijelog prstena Rijeke, Marčelja, od otrovne Marišćine, imate priliku pokazati odgovornost, omogućiti stanovnicima Viškova da se ne guše u smradu. Imate priliku zaustaviti u samom početku suludu ideju grada Rijeke i Primorsko-goranske županije da gradi spalionicu smeća na vodozaštitnom području Sušačke Drage. Imate priliku poentirati. Ministar Ćorić je jasno rekao, mora se odvajati biootpad. To su obveze i ciljevi koje smo si kao članice EU zadali. A u Primorsko-goranskoj županiji je situacija da od 12 komunalnih društava samo njih 4 odvojeno prikuplja biorazgradivi komunalni otpad. Ostala komunalna društva izbjegavaju svoju zakonsku obvezu opravdavajući se da imaju obavezu voziti biorazgradivi komunalni otpad izmiješan s ostatkom otpada u Županijski centar za gospodarenje otpadom Marišćina, tako da se tamo ljudi valjda mogu trovati i da im smrdi. Rješenje je u anaerobnoj digestiji. Bez prisustva zraka potiče se raspadanje otpada i stvaranje plina. Dobijete i kompost i plin. 2 resursa koja su prirodna, koja ne zagađuju. Nemojte odbijati ovaj projekt koji je po svim zakonima i uredbama EU. Očekujem od cijele oporbe da podrži izgradnju bioplinskog postrojenja kojim bi se riješili svi problemi vezani uz otpad. Očekujem onaj minimum, barem od saborskih zastupnika iz 8. izborne jedinice [[Upadica: Vrijeme.]] da uložimo 18 milijuna kuna i zaštitimo zdravlje i okoliš. Hrvatske vode su tijekom 2020. g. raspisale javni natječaj i ugovorile izradu sanacijskog programa sa prijedlogom mjera za otklanjanje štete u okolišu lagune na području „Bare“ u gradu Kninu. Realizacija ugovora je u tijeku i isti će biti završen u prvom kvartalu 2021. g., vrijednost predmetne dokumentacije je 446 250 kuna sa PDV-om, a sufinancira se u jednakim omjerima izvornim sredstvima Hrvatskih voda, sredstvima Šibensko-kninske županije, grada Knina i DIV grupe d.o.o.

Zagora je prepuna lipih rijeka, a imamo Cetinu, Krku, imamo brojne pritoke, međutim, kad vidim, Zrmanju, naravno, kad vidim kako se odnosimo prema našim rijekama da uz sami pritok rijeke, uz samu rijeku Krku imamo lagune kraj tvornice, bivše tvornice TVIK, današnji DIV, što se događa? Kakva .../nerazumljivo/... ovdje sam donosio u prošlom mandatu čak i u boci tu tekućinu koja je katastrofalna. Često kod svake kiše kroz te lagune prolazi taj otrov, ta tekućina, ulja, maziva, ulaze do nacionalnog, odlaze rijekom Krkom do Nacionalnog parka Krka. I nitko ništa ne poduzima osim što se priča da je potrebna sanacija. Da, potrebna je sanacija, a ja sam vam predložio, uvažena državna tajnice iznos sredstava da bude donekle dovoljan. Vi minorizirate problem voda na području Dalmatinske zagore. Štetne projekte ste gurali i u Cetinsku krajinu na rijeci Cetini, termoelektranu Peruču. Imamo brojne druge rudokope koji se pretvaraju u odlagališta otpada koja se ne saniraju, koje ugrožavaju pitke vode i resurse na tom području. Znate li koju ugrozu radi ova laguna, ove lokve, ove bare, maziva, goriva, ulja, kemikalija koje odlaze iz tvornice ili ne znam odakle i tko je odgovoran za ovo što je svako malo rijeka Krka se zagađuje tom tekućinom. Što se poduzima? Osim 2021. g., čini mi se, u prvoj polovici, čini mi se da je to izborna godina i to prebacivate na Knin grad, grad Knin, gdje izumiru, odlaze mladi ljudi, gdje nemamo više stanovnika, nemamo djece, a vi govorite da će on ovo platit, pa hitno sanirajte, spasite rijeku Krku. Amandman se ne prihvaća. Naime, planom gospodarenja otpadom RH za točno određene lokacije onečišćene otpadom, tzv. crne točke definirani su statusi projekata i mogući izvori financiranja. Zakonom o održivom gospodarenju otpadom propisano je da sanaciju okoliša na lokaciji koja je onečišćena otpadom, a kako je utvrđeno planom gospodarenja otpadom, osigurava onečišćivač, a ukoliko je on nepoznat ili je prestao postojati, a nema pravnog slijednika, sanaciju osigurava vlasnik odnosno posjednik nekretnine. Sanacija toksičnog otpada iz bivše Tvornice ferolegure Dalmacija Dugi Rat, nije predviđena planom gospodarenja otpadom RH te nema temelja u ovom trenutku za uvrštenje ovog troška u državni proračun. Međutim, planom gospodarenja otpadom također, je određena mjera 4-3 koja se odnosi na identifikaciju novih lokacija onečišćenjem opasnim otpadom te će se u okviru ove mjere u sljedećem razdoblju uzeti u obzir predložena lokacija.

Od tada do dana današnjega taj prostor ne znam jeste li prolazili i vidjeli i uvjerili se koliko je taj prostor turistički živ, koliko je demografski sasvim dobar međutim možda i najspecifičniji i u Hrvatskoj i u općinskom vijeću čini mi se da su u koaliciji HDZ i SDP. Dakle, niti jedna, niti druga politička sinekura ovaj problem do dana današnjega nije riješila. Dakle, ja razumijem možda da on nije kao takav u smislu sanacije ubačen, nije možda u određenoj ingerenciji konkretno Ministarstva okoliša i isto tako mi je jasno da bi država tih godina da bi skinula nekakav uteg oko svoga vrata to je lagano prodala za nekakvu šaku kikirikija tom nekom koji je ustvari ostavio stanje takvo da će doći u pitanje sigurno zdravlje građana i nemojte se začuditi ukoliko vam bude određeni oblik prosvjeta na toj dionici.

Slijede amandmani Ministarstvu znanosti i obrazovanja. Uvaženi državni tajnik Stipe Mamić. 110. amandman Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju koji utvrđuju da se u proračunima osnivača ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja tj. u proračunima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave osiguravaju sredstva za financiranje iz izgradnje i opremanja predškolskih ustanova. Evo, jedan amandman za našu Korčulu za Smokvicu, za dječji vrtić, znamo koliko je važno da nam ljudi ostanu živjeti na našim otocima, koliko je važno da djeca tamo imaju dobre uvjete u njihovim vrtićima, u njihovim školama i ovim amandmanom smo zapravo predložili osiguravanje sredstava za rekonstrukciju dječjeg vrtića Bambi u mjestu Smokvica što bi podiglo kvalitetu života na tom otoku. Zgrada vrtića rađena je '50.-tih godina prošlog stoljeća, u raspadu je, potrebna je hitna rekonstrukcija. Žao mi je evo da niti jedan amandman, za niti jedan dio Hrvatske, a stvarno smo mislili na sve, ne želite prihvatiti i da Vlada nije mogla, eto barem da pokaže nekakvu dobru volju prihvatiti barem nekoliko amandmana, ni to. Evo vidim da su prihvaćena 2 amandmana od ne znam 300 amandmana koje je dala oporba. Ono gdje smo predlagali smanjenje to je vozni park, to je administracija, ali evo ne želite se očito ničega odreći, nisu vam djeca na prvom mjestu, nisu vam ni umirovljenici bitni, nisu ni radnici, nisu ni poduzetnici, nažalost nisu građani ovaj postat će vam bitni za mjesec ili dva kad krene kampanja tada ćete ovaj imati usta puna bombona za njih, bit će razno raznih obećanja, ali mislim da danas građani mogu vidjeti zapravo kako se odnosite prema njima, kako se odnosite prema proračunu, a i ja se nadam evo da će građani to znati vratiti već na lokalnim izborima. Tražim glasovanje. 111. amandman Klub zastupnika MOST-a nezavisnih lista. Amandman se ne prihvaća iz razloga što pored sredstava predloženih u državnom proračuna na predmetnoj poziciji ministarstvo je dodatno osiguralo sredstva iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 321 milijun 81 tisuća 81 kuna kroz period od 5 godina u okviru kojeg se dodjeljuje 10.000 stipendija godišnje. Pored navedenih stipendija dodjeljuje se i 3.400 STEM stipendija godišnje financiranih također iz Europskog socijalnog fonda. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora gospodine Sanader i gospodine državni tajniče Mamiću, ja bih mogao reći da imam sreću jer dolazim iz Rijeke pa u Rijeci imamo sjajno sveučilište koje rektorica Snježna Prijić Samaržija uistinu vodi impozantno pa onda naši studenti su u nešto povoljnijoj situaciji od nekih drugih studenata u RH. Žao mi je da se ponovno ne prihvaća amandmani, neovisno evo od MOST-a nego od bilo kojih stranaka iz oporbe koji se tiču Rijeke, koji se tiču Primorsko-goranske županije. Mi smo htjeli pomoći siromašnim studentima ovim amandmanom, htjeli smo pomoći mladima koji nemaju uvjete kao i drugi studenti u RH da se pomogne. Pitanje je ključno, kakvu Hrvatsku mi želimo? Želimo li Hrvatsku iz koje posljednjih 5 godina 200.000 ljudi gotovo iselilo. Ja razumijem kada bih možda želio biti nešto otvoreniji mogao bih skoro reći da razumijem da studenti visokoobrazovani nisu glasači vaše stranke, ali ne želim to reći, ne želim ići ispod pojasa, nego želim biti jasan, ako nam mladi ne budu u fokusu, ako nam studenti ne budu u fokusu kome će ostati ova naša država, kome će ostati Hrvatska za koju su ginuli hrvatski branitelji, omogućili nam slobodu da mi danas u demokratskoj Hrvatskoj gradimo to društvo u najboljem smjeru. Uistinu sam vrlo žalostan što niste prihvatili ovaj amandman, a Eurostat predviđa da će Hrvatska 2080. imati tek nešto malo više od 3 milijuna ljudi. Budete li kao vladajući nastavili s ovakvom politikom prema mladima strah me je da ćemo ih imati još manje. Amandman se ne prihvaća iz razloga što su predmetne aktivnosti financiraju isključivo najprioritetniji objekti u kojima je ugrožena sigurnost učenika i zaposlenika sukladno mišljenju nadležnih tijela, te su predložena sredstva dostatna za izvršenje ugovora koje je Ministarstvo znanosti i obrazovanja zaključilo. Dakle, tražimo ovdje i tražili smo amandmanom sredstva za općinu Klinča Sela koja je 2017. dobila novu, novu osnovnu školu, ali da bi bila u potpunosti funkcionalna i prilagođena današnjem obrazovnom programu i potrebama svih učenika na području općine potrebno je dograditi i sportsku dvoranu koja je kao takva i predviđena bila projektnom i poslovno planskom dokumentacijom. Stoga se predlaže znači ovim amandmanom da se osigura 5 milijuna kuna za to. Evo, al nažalost ni to ne želite prihvatiti. Vidimo u vrijeme ove epidemije koliko je bitna aktivnost, fizička aktivnost, koliko je bitan sport, koliko su ljudi koji se bave sportom otporniji na posljedice i simptome ove bolesti, tako da u tom smislu jako je važno da našoj djeci omogućimo bavljenje sportom i žalosti nas da evo u općini Klinča Sela ne želite podržati gradnju dvorane, školske dvorane za školsku djecu i događa se nažalost s ovim amandmanom kao sa svim amandmanima koje smo predložili koliko god oni bili dobri, koliko god bili potrebni, vi ih odbijate. Ali ničija nije do zore gorila, sve će vam se ovo vratiti. A bilo bi dobro da vam se ne vrati s kamatama jer hrvatskim građanima, evo šalju mi poruke iz svih dijelova Hrvatske je dosta ovakvog ponašanja. Dosta je ovakvog vladanja gdje kupujete sebi skupocjene automobile, gdje sebi izvlačite novac iz namještenih natječaja, gdje ima razno raznih nepravilnosti čak i u natječajima za europske fondove, a da za ključne stvari za naše građane ne želite osigurati sredstva. Tražim glasovanje. Amandman se ne prihvaća jer je ministarstvo osiguralo sredstva sukladno odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju kojim se sufinanciraju programi za djecu s teškoćama u razvoju, darovitu djecu, djecu pripadnike nacionalnih manjina, te obvezni program pred škole. U prijedlogu proračuna već su povećana sredstva za sufinanciranje obveznog programa pred škole sa 6 milijuna 200 tisuća kuna na 8 milijuna 200 tisuća kuna, te su dostatna za planirane aktivnosti.

Evo niti jedan amandman nitko od zastupnika nije dao, 14 ih je izabrano, 14 ih je izabrano u 6. izbornoj jedinici. Ne samo da nitko nijedan amandman nije dao, nikoga nema danas ovdje. Evo hrvatski građani, ovo vam je vladajuća većina. Od vladajuće većine je tu Ante Sanader, potpredsjednik HS. Županiji koja je pred demografskim slomom, gdje se župan ponaša kao lokalni šerif, gdje sisačka gradonačelnica iz redova SDP-a na namještenim natječajima zapošljava propale HSP-ovce. To je ta županija, gdje ste odbili izdvojiti 10 milijuna kuna za sufinanciranje rada dječjih vrtića. Tako se ponašate. Odbijate svaki amandman za tu županiju. Odbijate amandmane koji idu u korist naše djece, u korist umirovljenika, u korist zdravstvene skrbi ljudi na tom području. I ići ćete ponovno tamo po glasove, ići će župan Žinić ponovno po novi mandat jer se nadate da ljudi brzo zaboravljaju, da ljudi brzo zaboravljaju, a znamo svi što ste radili i koliko je afera tamo u Sisačko-moslavačkoj županiji. Bio je i korona parti županov. Tražim glasovanje.

Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju koji utvrđuje da se u proračunima osnivača ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja tj. u proračunu jedinica lokalne i područne regionalne samouprave osiguravaju sredstva za financiranje izgradnje i opremanje predškolskih ustanova. Hvala lijepo. Tražio sam da se napravi nekolko desetaka igrališta u Dalmatinskom zaleđu u Šibensko-kninskoj, Zadarskoj, Splitsko-dalmatinskoj županiji u naseljima, selima gdje djeca nemaju mogućnosti imati igrališta i baviti se sportom. Međutim, mi raspravljamo kolegice i kolege, dragi narode, pogledajte imamo ovdje nešto zastupnika iz zeleno-lijevog bloka, kolegica Taritaš iz IDS-a, tu je kolega iz SDP-a, iz većine apsolutno nema nikoga. Građani, koji ste birali ove zastupnike iz ovoga područja pogledajte 9. izbornu jedinicu. Jedino Ante Sanader što mora biti tu jer je potpredsjednik sabora inače i on će glasati 99% protiv ovog amandmana, pratite oće li glasati, a porijeklom je iz zagore, porijeklom je iz zagore. Pogledajte klupe, a govorimo o ozbiljnim stvarima, o amandmanima zastupnika. A i vi državni tajniče il pomoćniče ministra, ne znam što će jel vas se mijenja ko na traci, ne znam da li ste vi ovdje samo poslani … [[Govornik se ne razumije]] pro formi. Znate li gdje je to? Jeste bili tu? Pa jel vas sramota ne podržavat ništa? Ne imat nijednoga saborskoga zastupnika ovdje? Ovo su donijele izmjene Poslovnika. Kad se raspravlja o najbitnijem dokumentu, kad je narod plaća nas i putne troškove i što ovdje stojimo, plaća nas da dođemo ovdje, a državnom tajniku je smišno. Vi niste izabrani, ja sam izabran, vas je imenovalo, vi ste imenovani po Duhu svetom, po velikom Andreju.

Amandman se ne prihvaća iz razloga što je Vlada RH kao odgovoran nositelj ukupne ekonomske politike, a ujedno i kao odgovoran poslodavac već u razdoblju od 2016. do 2020. osigurala povećanje plaće javnih službenika za cca 20% te od 1.1. sada uskoro kreće novi rast osnovice za dodatnih 4%

Mene osobno žalosti da kada raspravljamo o studentima, o mladima, o djeci raspravljamo nas nekoliko tu saborskih zastupnika iz zeleno-lijevog bloka, kolege iz SDP-a, kolegica iz IDS-a koja je uvijek ovdje nikoga nema iz HDZ-a. Tako vladajući imaju odnos prema oporbi, tako vladajući se ponašaju prema izabranim saborskim zastupnicima, to je valjda ta razina kolegijalnosti, to je ta razina otvorenosti.

Kako se mi ponašamo prema toj djeci? Ovaj naš amandman je bio usmjeren da se pomogne učenicima 8. razreda, vrlo je stresan proces za djecu i za roditelje i on zahtijeva određena materijalna sredstva prilikom upisa u 1. razred srednje škole i mi smo samo to htjeli. Rekli smo u redu, idemo pomoći djeci, idemo pomoći roditeljima u ovim uvjetima pandemije, u uvjetima gospodarske krize koja je zahvatila cijelo naše društvo, računali smo na vašu dobru volju, računali smo na vašu otvorenost prema djeci. Nažalost, izgleda da smo se prevarili i da ćemo morati čekati neka bolja vremena za hrvatsku mladež, za studente, za umirovljenike i za djecu u osnovnoj školi. Amandman se ne prihvaća iz razloga što je predloženo u suprotnosti s odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, a kojim nije predviđena mogućnost osiguranja sredstava za ove namjene u Državnom proračunu RH već u proračunima osnivača i nositelja sufinanciranja odnosno županija i gradova, osim u iznimnim situacijama kada se radi o ugrozi, sigurnosti djece i zaposlenika škole. U ime predlagatelja. Gospodine Grmoja ima jedna povreda Poslovnika, uvaženi zastupnik Miro Bulj. Izvolite. Hvala lijepo. Povrijeđeni su svi članci Poslovnika HS-a jel mi saborski zastupnici raspravljamo o najozbiljnijem ovdje, dajemo svoje prijedloge, a u sabornici od većine saborskih zastupnika HDZ, SDSS, manjinci svi koji bi trebali biti ovdje niti da čuju šta mi predlažemo. Pa pogledajte uvaženi potpredsjedniče šta je to.

Uvaženi zastupnik Nikola Grmoja osvrt. Dakle, tražili smo ovdje 114. amandmanom da se osiguraju sredstva za izgradnju deset modernih dječjih igrališta, a isto tako za Grad Jastrebarsko da se osigura prostor i ishodi valjana dokumentacija za izgradnju nove osnovne škole i tražili smo da se to uvrsti u proračun, međutim evo i taj amandman nažalost odbijate. I kao što je rekao kolega Bulj, ja ne znam bi li bio ljut, bi li bio razočaran da ovdje pred praznom sabornicom nakon što je Vlada odbila svaki naš amandman bez obzira koliko bio dobar za građane da barem pokušamo ovdje uvjeriti svoje kolege da na glasovanju podrže ovaj amandman. Koga ćemo gospodine Sanader uvjeriti, koga? Imamo samo vas uvjeriti jer ovdje morate biti po dužnosti. Niti jednog zastupnika iz redova vladajuće većine nema u sabornici dok oporba obrazlaže i brani svoje amandmane, ovo je neviđeno, ovo se nikad nije dogodilo da nikoga u sabornici nema i da na ovakav način Vlada bahato, bezobrazno, bez ikakvog osjećaja za sve dijelove Hrvatske ovdje smo tražili za Grad Jastrebarsko potrebu izgradnje nove osnovne škole da i to odbijate i svaki amandman koji smo uputili.

Amandman se ne prihvaća jer su predložena sredstva planirana sukladno postojećim ugovornim obvezama i planiranim pozivima za financiranje znanstveno istraživačkih projekata koje provodi Hrvatska zaklada za znanost.

Izvolite uvaženi zastupniče. Poštovani državni tajniče. Mi smo za ovu stavku predvidjeli povećanje od četiri milijuna kuna što je manje od 4% Realizacija strateških ciljeva RH naravno da podrazumijeva i to je mnogo puta podvučeno i povećanje izdvajanja za znanost, istraživanje i razvoj. S obzirom na to da nam je sektor istraživanja i razvoja potfinanciran, smatrali smo da je upravo ta izdvajanja potrebno značajnije povećati i povećavati svake godine. U skladu s ciljevima zelene i digitalne Europe smatramo da je nužno i osobito važno osigurati značajnija sredstva za financiranje istraživanja i razvoja u području obnovljivih izvora energije, klimatskih promjena i prilagodbe. Ne mogu i ne dometnuti kako je povećano ulaganje u znanost deklarativno cilj svake pa i ove Vlade, pa ipak povećanja u ovoj stavci nema. Iznos koji je predviđen je identičan onome koji je upisan i u ovoj godini u ovom proračunu.

Planirana sredstva na poziciji A622007 financijska potpora znanstvenim udrugama i programima popularizacije znanosti dostatna su za pružanje financijske potpore redovne djelatnosti znanstveno, znanstvenih i znanstveno istraživačkih udruga te odvijanju programa popularizacije znanosti koji provode ustanove u sustavu znanosti i visokog obrazovanja te znanstvene i znanstveno stručne udruge. Uvećavanje ulaganja u popularizaciju znanosti ključan je preduvjet razvoja gospodarstva i društva na temelju znanstveno objektivnih činjenica. Ključan je preduvjet borbe protiv lažnih vijesti i teorija zavjera koje smo imali prilike vidjeti i imamo prilike vidjeti i tokom ove Covid pandemije. Promocija znanosti među djecom i mladima je ključan, ključna i za njihov razvoj kritičnog mišljenja kao i poticaj na daljnjeg obrazovanja i razvoja karijere. Mislim da suvišno isticati koliko je, koliko je važno promovirati znanost i znanstveno utemeljen način razmišljanja. Mi ćemo svakako ostati kod ovog amandmana, molimo da se o njemu glasuje. Amandman se ne prihvaća iz razloga što nije potrebno uvođenje nove pozicije jer se donošenjem odluke o donošenju kurikuluma za međupredmetnu temu građanski odgoj i obrazovanje za osnovne i srednje, srednje škole u RH, Narodne novine 10/2019 od 29. siječnja 2019. godine, građanski odgoj provodi međupredmetno u svim osnovnim i srednjim školama u RH kao i ostalih 6 međupredmetnih tema. Pa evo nakon kolege gdje sa žaljenjem vidim kako Hrvatska razumije znanost i kako doista u vremenima gdje živimo u različitoj vrsti neznanstvenih činjenica ili tzv. fake news nismo u stanju povećati niti za jednu kunu sredstva iz godine za godinu. Također i ovdje nitko ne govori o međupredmetom, ne možemo se zadovoljiti sa programima koji nisu sustavni u vremenima gdje građanski odgoj bi značio i pripremu naših učenika za ono što evo svjedočimo i ovdje razumijevanje i demokracije, učenju o tome što znači biti i odgovoran građanin i što znači vidjeli smo prošao je danas jedan jedini amandman kolegice Nađ oko nasilja nad mladima i među mladima, dakle sve ono što bi jedan sustavni građanski odgoj uspio dati da napravi odgovorne građane za sutrašnju Hrvatsku, a kada pogledate odakle smo htjeli skinuti pa kako je moguće za nešto što bi se moglo reći da pripada nekim drugim vremenima, je li mi malo stariji se sjećamo SUBNOR-ovskih posjeta školama, 6 milijuna kuna za edukaciju o vrijednostima o Domovinskom ratu koja se ne provodi znanstveno napravljene su evaluacije takvih programa. U našem prijedlogu građanskoga odgoja bi se govorilo i o vrijednostima Domovinskoga rata ali na način koji je znanstven i koji obrazuje. I mislimo da je tragično da ova Vlada godinama se ne usudi uhvatiti se u koštac, a znamo i zbog čega i ovdje su ponovo prijepori oko vrijednosti zašto se cjelovit građanski odgoj ne uvozi, ne uvodi u naše škole. 120. amandman Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka. Amandman se ne prihvaća iz razloga što su predložena sredstva dostatna za dodjelu godišnjih nagrada i nagrada za životno djelo, znači nagrada Ivan Filipović, nagrada Faust Vrančić koje su ujedno i usklađene sa visinom naknade za državnu naknadu Franjo Bučar. Možda su po vašem mišljenju dostatna po našem bi ih svakako trebalo povećati. Nagrade u području tehničke kulture usmjerene su i na pojedince i na udruge zbog njihovog izuzetnog doprinosa širenju i unapređenju tehničke kulture. Jedan od dugoročnih razvojnih ciljeva vezan je i za poticanje STEM-a stoga je važno i kroz sustav nagrađivanja pokazati da se cijene i potiču napori dobrovoljnih organizacija i pojedinaca u tom polju kako bi učenicima i djelatnicima u tom sektoru poslali poruku da tehnička kultura valorizirana i s aspekta obrazovanja, znanosti i istraživanja te da je prepoznata kao jedan od važnih mehanizama ekonomskog razvoja. Stoga zaista mislimo da ovu stavku treba povećati, ostajemo kod amandmana i molimo da se o njemu glasa. Planirana sredstva dostatna su za sve planirane aktivnosti u 2021. godini. Ujedno unutar ove aktivnosti financiraju se i projekt resocijalizacije ovisnika o drogama te se sufinanciraju programi prevencije ovisnosti u osnovnim i srednjim školama. Ako su planirana sredstva dovoljna za planirane aktivnosti onda mi smatrao da treba planirati više i aktivnosti i sredstava. Prema izvješću pravobraniteljice za djecu za 2019. godinu navodimo da su investicije u prevenciju nasilja i ovisnosti nedovoljne te zbog toga škole različito pristupaju prevenciji i intervencijama u odnosu na vršnjačka nasilja te postupanje nije uvijek zakonski ni stručno ujednačeno. Provode se različiti programi prevencije, no dio njih nije evaluiran pa nisu poznati njihovi učinci ni ishodi za djecu. Nedovoljno je preventivnih aktivnosti za razvijanje socijalno-emocionalnih kompetencija i empatije, posebice za razvoj vještina, rješavanje sukoba. Pravobraniteljica je istaknula da Ured dobiva prijave kad prijavitelji doživljavaju kao nacionalno motivirane sukobe, ali da škole u svojim strategijama prevencije nemaju predviđeno provođenje programa građanskog odgoja usmjerenog na učenje o ljudskim pravima, toleranciji i prihvaćanju različitosti. Napominje se da su takvi incidenti najčešće usmjereni prema učenici romske, srpske, ali i drugih nacionalnosti. Ističe se nedostatak stručnih kapaciteta škola za pravovremeno reagiranje na pojave nasilja, ali i provedbu preventivnih mjera. Iz svega navedenoga, imajući u vidu da nam je zaštita prava djece i mladih te osiguranje odgoja i obrazovanja koja će djecu učiti osnovnim vrijednostima i vještinama nenasilja, mira i poštovanja svakog čovjeka, nacionalni prioritet, zato smatramo da na ovome treba inzistirati, ostajemo kod amandmana i molimo da se o njemu glasa. Amandman se ne prihvaća iz razloga što je sukladno zakonu o tehničkoj kulturi, kao i Uredbi o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načina raspodjele dijela prihoda od igara na sreću, sredstva Hrvatskoj zajednici tehničke kulture i nacionalnim savezima, isplaćuju se u visini ostalih prihoda od igara na sreću. Sukladno toj Uredbi se ujedno definira i raspodjela u samom Prijedlogu Državnog proračuna za 2021. g. Ispada da su sredstva nešto manje planirana, ali to je grupa procjena, koliko će se ostvariti, koliko će biti ostvarenje lutrijskih prihoda.

Neovisno o očekivanim i ostvarenim lutrijskim prihodima, mi zaista smatramo u cilju promocije STEM-a među djecom i mladima, da treba povećati ova izdvajanja za Hrvatsku zajednicu tehničke kulture kako bi se osigurao dostatan broj programa i kapaciteta za podršku djeci i mladima. Napominjem da smo ovim amandmanom tražili uistinu skromno povećanje, od otprilike 2% danih sredstava. Ostat ćemo pri amandmanu i molimo da se o njemu glasa. Amandman se ne prihvaća iz razloga što također, sukladno Uredbi o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načina raspodijele dijela prihoda od igara na sreću, sredstva se isplaćuju u visini ostvarenih prihoda od igara na sreću. Izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje djece i mladih obuhvaća organizacije civilnog društva u provedbi programa u području promicanja socijalne uključenosti te očuvanju nacionalnog i lokalnog identiteta, unaprjeđenju kvalitete života djece i mladih, poticanje razvoja kompetencija u prirodoslovno-matematičkom području i srodnim područjima, kojima se osigurava kvalitetno provođenje slobodnog vremena djece i mladih, te poticanje društveno korisnih aktivnosti, volonterstva i aktivnog građanstva. Kompetencije i znanja koja djeca stječu kroz te programe od iznimne su važnosti za izgradnju djece i mladih u aktivne i informirane građane te izgradnju građanskih kompetencija. Iz tog razloga je predloženo povećanje sredstava na ovoj poziciji, mi pri tom amandmanu ostajemo i molimo da se o njemu glasa. Amandman se ne prihvaća. Planirana sredstva na aktivnosti PCA-577131, poticaj obrazovanja nacionalnih manjina namijenjena su na dotisak i prevođenje udžbenika i drugih obrazovnih materijala za potrebe nastave na jeziku i pismu nacionalnih manjina te su dostatna. Smatramo da je potrebno i to još uvijek i to bitno unaprijediti položaj nacionalnih manjina i osobito unaprijediti obrazovanje djece pripadnika nacionalnih manjina. Osobito je to važno u odnosu na one manjine koje su u teškom položaju, poput romske nacionalne manjine i to u pogledu osiguranja institucionalnih i izvaninstitucionalnih programa koji će pomoći boljoj socijalnoj uključenosti, a time i školskom uspjehu, promociji obrazovanja. A ... [[Govornik se ne razumije.]] promociji i osiguranju predškolskih programa, napominjemo da osobito među romskom manjinom još uvijek ima mnogo djece koji nemaju pristup obrazovnim sadržajima, posebno onim digitalnima, jer mnoga kućanstva nemaju internet, osobito je ovo važno u ovom vremenu pandemije, odnosno krize uvjetovano Covidom. Ostajemo i pri ovom amandmanu i molimo da se o njemu glasa. S ove pozicije se pretežito financiraju odlasci naše darovite djece na međunarodna natjecanja, olimpijade, državna, svjetska prvenstva, kupove, tako da su ova sredstva koja su predložena za provedbu aktivnosti u 2021. g. dostatna, pogotovo obzirom na činjenicu ograničenih mogućnosti putovanja na međunarodna natjecanja koja su se već događala tijekom ove godine, a za očekivati je da će se događati i početkom sljedeće godine.

Jednako tako kao što se zalažemo za obrazovna prava svih kojima je pomoć, i posebna zaštita potrebna, jednako tako se zalažemo i za povećanju pažnju i obrazovna prava posebno darovite djece. Brojni nacionalni programi, pa i prijedlog nove Nacionalne razvojne strategije ističu važnost razvoja programa rada s darovitim učenicima i studentima. I tu u prvom redu smatramo da je potrebno jačati kapacitete nastavnika i škola, da organiziraju i provode takve programe. Predloženi iznos je, stoga, smatramo, potpuno nedostatan, prema broju osnovnih i srednjih škola te visokoškolskih ustanova iznos po obrazovnoj ustanovi je predviđen za rast darovitim učenicima, iznos je svega 1.100 kuna. Istina jest da se navedena stavka planira utrošiti uglavnom na sudjelovanje na međunarodnim natjecanjima, ali to nipošto, ni u koji način ne može zamijeniti svaki oblik rada sa darovitim učenicima.

Sukladno Uredbi o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načina raspodjele djela prihoda od igara na sreću sredstva se isplaćuju u visini ostvarenih prihoda kao što smo maloprije to elaborirali. Također je za naglasit da se pomoćnici za nastavu za djecu s teškoćama u razvoju osiguravaju iz drugih izvora. Tako je iz Europskog socijalnog fonda ugovoren projekat u iznosu od cca. 362 milijuna kuna. Pored toga, osiguravaju se sredstva iz vlastitih proračuna jedinica lokalne i regionalne samouprave, te iz sredstva Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

Ako dakle nije možda bilo jasno iz odgovora, ovdje se radilo o našem prijedlogu povećanja sredstava za pomoćnike u nastavi za djecu s teškoćama u razvoju. Htio bih još jedanput jasno naglasiti da ovdje imamo sučeljen izvor financiranja koji se zove „igre na sreću“ i svrhu koja se zove „pomoćnici u nastavi za djecu s teškoćama u razvoju“ Već u startu samo to smatramo apsolutno neprihvatljivim. Naravno da je potrebno unaprijediti pomoć u nastavi za djecu s teškoćama u razvoju kroz unaprjeđenje položaja pomoćnika na način da se razriješe problemi sa zapošljavanjem i radnim uvjetima, uspostava standarda njihove kvalifikacije, pa samim tim i obrazovanja za njihovo zanimanje. Smatramo da je potrebno osigurat za pomoćnike u nastavi Ugovore o radu na neodređeno vrijeme, osigurati pravo na njihov plaćeni tjedni i godišnji odmor, te definirati koeficijente za plaće. Na kraju i ne najmanje važno, za slijedeću dakle 2021.g. u toj stavci planiramo gotovo 3 milijuna kuna manje nego što ove godine imamo, a što otprilike iznosi smanjenje za 13%-tnih poena. Ostajemo dakle zato i kod ovog amandmana i molimo da se i o njemu glasa. Planirana sredstva na planiranoj aktivnosti A579004 poticanje izvan nastavnih aktivnosti su dostatna za provedbu izvan nastavnih aktivnosti u osnovnim školama. Aktivnosti vezane uz provedbu izvan nastavne i izvan učioničke nastave planiraju se financirati kroz aktivnost A577130 na poziciji poticaji udrugama za izvan institucionalni odgoj i obrazovanje djece i mladih u provedbi organizacija civilnog društva u suradnji s osnovnim školama. Potrebno je naravno unaprijediti izvan nastavne aktivnosti u osnovnim školama, te izjednačiti pristup učenicima iz svih dijelova RH kvalitetnim izvan nastavnim aktivnostima koje su važan dio odgoja i obrazovanja jer one potiču kreativnost, pozitivan odnos prema radu, slobodno izražavanje, samostalnost, suradnju, timski rad. Nejednakosti u pristupu u izvan nastavnim aktivnostima ujedno i predstavljaju i važan oblik nejednakosti u pristupu obrazovanja. Ostajemo i kod ovog amandmana, molimo glasajmo. Amandman se ne prihvaća. Na ovoj poziciji A580003 poticanje izvan nastavnih aktivnosti u srednjim školama i visokoškolskom obrazovanju osigurana su dostatna sredstva za provedbu izvan nastavnih aktivnosti u srednjim školama i visokoškolskom obrazovanju. Aktivnosti vezane uz provedbu izvan nastavne i izvan učioničke nastave planiraju se financirati i kroz aktivnost koje smo maloprije opisali, iz koje se financira rad udruga, također iz lutrijskih sredstava. Pa slično ili gotovo jednako kao i prethodno. Smatramo da je potrebno unaprijediti izvan nastavne aktivnosti i na razini srednjoškolskog obrazovanja, visokoškolskog obrazovanja i što je osobito važno izjednačiti pristup učenicima i studentima iz svih dijelova RH kvalitetnim izvan nastavnim aktivnostima koje su, mi smatramo, neizmjerno važan dio odgoja i obrazovanja. Ostajemo dakle i kod ovoga i molimo da se i o tome glasa. Predviđena sredstva u 2021.g. prema priljevu sredstava od igara na sreću omogućuju zadovoljavanje potreba slijepih i slabovidih učenika i studenata kroz projekt, te udruga koje osiguravaju prilagodbu i izradu udžbenika i literature na Brailleovom pismu u tiskanom izdanju, u digitalnom obliku, zvučnom zapisu i uvećanom tisku za lakše praćenje nastave u odgojno obrazovnim ustanovama i visokim učilištima. Još jedanput moram spomenuti da mi teško pada izjednačavanje odnosno spominjanje izvora sredstava za ovu poziciju i njezine namjene. I kako god to bilo propisima određeno neumjesno mi zvuči spominjati teškoće u obrazovanju slijepih i slabovidnih osoba sa izgledima dobitka od igara na sreću. A potrebno je olakšati obrazovanje slijepima i slabovidnima, učenicima i studentima, osiguravanjem prvenstveno adekvatne nastavne literature. Pri tom je važno, osobito važno osigurati sredstva i tehnologiju za prilagodbu svih obrazovnih materijala za slijepe i slabovidne s obzirom na to da se literatura sve brže, sve brže mijenja i ovisi o brzoj i učestaloj izmjeni nastavnih programa. Ostajemo dakle i kod ovoga. Aktivnosti vezane uz obrazovanje osoba bez hrvatskog državljanstva su se do nedavno financirale isključivo sredstvima državnog proračuna kako je ministarstvo prijavilo se i osiguralo sredstva iz Fonda za azil, migracije i integracije u ukupnom godišnjem, trogodišnjem iznosu od 560.000 EUR-a, planirana sredstva su dostatna. Reći ću smo ovo, potrebno je naravno olakšati integraciju osoba bez državljanstva jer osnova svakog integracijskog procesa je svladavanje jezika te osiguranje pristupa obrazovanju. Zato dakle ostajemo i kod ovog amandmana i molimo da se o njemu glasa. No, u vremenu koje mi je preostalo za očitovanje o ovom amandmanu, a prije posljednjega kojeg je naš Klub zeleno-lijevi blok uložio, prije posljednjeg amandmana vezano za odgoj i obrazovanje, znanost, Ministarstvo znanosti i obrazovanja dozvolite mi kratki rezime ovog našeg malog dijaloga koji se protekao kroz 14 Mi smo dakle predložili povećanje projektnog financiranja znanstvene djelatnosti povećanjem financijske potpore znanstvenim udrugama i programima za popularizaciju i znanost. Uvođenje građanskog odgoja kao zasebnog predmeta, povećanje sredstava za državne nagrade za izuzetne rezultate u obrazovanju i tehničkoj kulturi, povećanje sredstava za prevenciju nasilja i ovisnosti, povećanje sredstava za poticanje hrvatske zajednice tehničke kulture, povećanje poticaja udrugama za izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje djece i mladih, povećanje poticaja za obrazovanje nacionalnih manjina, za programe rada s darovitim učenicima, nadalje povećanje sredstava za asistente u nastavu za teškoćama u razvoju, povećanje sredstava za izvannastavne aktivnosti najprije u osnovnim školama, potom i u srednjim školama i u fakultetima, povećanje sredstava za izrade udžbenika za slijepe i slabovidne učenike i studente i konačno sada ovo posljednje o čemu smo razgovarali i za obrazovanje osoba bez hrvatskog državljanstva.

Prehrana učenika slabijeg socioekonomskog statusa financira se putem Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike i to putem EU fonda FEAD iz kojeg se financira topli obrok za svu djecu županija koja imaju niži indeks razvijenosti od 125% prosjeka RH, a sve putem županija.

Predložili smo dakle ovu mjeru i to upravo na državnoj razini upravo kako bismo spriječili da mogućnost osiguranja besplatnih obroka u školi bude ovisna o mogućosti ove ili one jedinice lokalne odnosno regionalne samouprave. Naime, s ciljem poboljšanja kvalitete prehrane i edukacije djece i mladih o zdravoj prehrani, prevenciji pretilosti i prevenciji pothranjenosti te psihofizičkog razvoja učenika s tim ciljem smo predložili da se za sve učenike uvede besplatna školska prehrana osiguranjem toplog obroka. Uvjereni smo da je ovo iskorak koji je potrebno i moguće učiniti. Nadalje, taj projekt možemo bazirati isključivo na lokalnim i sezonskim namirnicama koje će se nabavljati putem zelene javne nabave koristeći kratke lance opskrbe i favorizirajući lokalni uzgoj. Na ovaj način investicije u školsku prehranu imat će i značajan učinak na otvaranje tržišta za lokalne proizvode, mogućnosti planiranja malih proizvođača te povećanje javne svijesti o prednostima lokalnog uzgoja.

Amandman se ne prihvaća. Predložena sredstva na aktivnosti odgoja, obrazovanja i darovite djece predškolske dobi u dječjim vrtićima dostatna su za planirane aktivnosti u 2021. godini. Regionalni program stambenog zbrinjavanja međunarodni je program utemeljen na okvirnom sporazumu koji je RH i Razvojna banka Vijeća Europe potpisala na dan 3. Prosinca 2013. godine i kojim je definiran pravni okvir za korištenje financijskih sredstava iz fonda regionalnog programa stambenog zbrinjavanja, a s rokom provedbe programa do 2022. godine. Planirana su financijska sredstva u prijedlogu državnog proračuna za 2021. godinu po ugovornim potprojektima, a s ciljem trajnog rješavanja stambenih potreba najugroženijih kategorija izbjeglih i interno raseljenih osoba kao i završetkom programa u preuzetom roku, sadržaju i opsegu te s istih nije moguće smanjivati sredstva. Uvaženi državni tajniče vi stojite tu pred nama vidite da je samo ovaj centralni dio i lijevo od vas su zastupnici, imate napisane materijale, uredno ih čitate i ja se nadam da vam je barem mrvicu neugodno jer i sad ovi amandmani koje ću ja u ime Kluba centra i GLAS-a dalje obrazlagat zapravo govore o tome da želimo u ovoj zemlji poticati izvrsnost, da želimo poticati obrazovanje, da želimo ulagati u obrazovanje. Postoji ona jedna uzrečica psi laju, karavane prolaze. Točno se tako osjećamo, ali sve manje je karavan u Hrvatskoj, a bojim se da će sve manje biti i drumova i cesta po kojima će oni ići. Ako želimo zaista napraviti iskorak prema 2030. ili 2050. godini onda trebamo krenuti ulagati već u ovom proračunu koji je za 2021. za u djecu, u mlade, a ja vidim da obrazloženje koje ste do sada imali zapravo se trudite da ostavimo status qo i da budemo točno prosječni onakvi kakvi jesmo i na dnu svih ljestvica europske kad se ocjenjuju zemlje EU. To je nešto što možda daje nišu komoditeta, ali zasigurno nije nešto što daje iskorak u budućnost.

Sredstva za obrazovanje odraslih povećana su za 2 milijuna i 800 tisuća kuna u državnom proračunu za 2021. godinu u odnosu na 2020. Broj polaznika navedenog programa kontinuirano se prati i obzirom da nema većih oscilacija u prethodnih pet godina predviđena sredstva su dostatna za osiguravanje provedbe programa. Svjesni smo činjenice da cjeloživotno obrazovanje građani RH su u najmanjoj mjeri uključeni na razini EU, ali to planiramo poticati i dodatnim aktivnostima koje programiramo unutar sljedećeg višegodišnjeg financijskog okvira, a pored ovih postojećih sredstava također se aktivnosti financiraju s pozicija Ministarstva rada preko HZZ-a. Naravno da tražim glasanje o ovom amandmanu. Dakle, Hrvatskoj je na raspolaganju i bit će na raspolaganju u jednom trenutku određena sredstva za tzv. Zeleni plan. Hrvatska najmanje od svih zemalja EU ulaže u cjeloživotno obrazovanje i prekvalifikaciju odraslih, dakle prekvalifikaciju za neka druga zanimanja, za neki drugi posao, za nešto što je na raspolaganju. Kad gledate i digitalnu pismenost koju ima Hrvatska u odnosu na druge radnike EU mi smo pri samom dnu. Ovim amandmanom zapravo želimo omogućiti sad u ovom trenutku u sljedećoj godini 2021. da bude godina koja će biti godina izazova, ali godina i prekvalifikacija obrazovanja odraslih, da imamo radnu snagu koja je spremna za neke nove poslove, koja je spremna za neke nove iskorake. Nažalost, ne prihvaćanjem ovog amandmana u cijelom nizu se zapravo pokazuje da ostavljamo status quo. Zemlja kao Hrvatska pred kojom je 2021. kao i pred cijelim svijetom jedna izazovna godina, ali ako ostavljamo da ništa ne mijenjamo ako ostavljamo status quo onda sam sigurna da ćemo kada ćemo gledati ponovno neke druge pokazatelje na razini EU zaista biti tamo pri samom dnu. Ja ovdje sjedim jer ne želim da budemo pri samom dnu. Ovi amandmani koje smo dali su amandmani, dakle oni nisu financijski preteški, ali pokazanje želje, volje i energije da nešto mijenjamo. U vašem ministarstvu nema ni želje, ni volje, ni energije za to.

34. da, dobro. Amandman se ne prihvaća jer su sredstva koja su planirana dostatna za provedbu aktivnosti u 2021. godini. Također Središnji državni ured za Hrvate izvan RH kroz ovu aktivnost pruža pomoć u području obrazovanja, kulture, znanosti i zdravstva u BiH te pomaže u jačanju civilnog društva, osnaživanju mladih, obnovi i izgradnji. Poticaji BiH putem ove aktivnosti usmjereni su na razvoj cjelokupnog društva s dodatnim naglaskom na hrvatski narod. kao glavnog pokretača sustavnih proeuropskih reformskih procesa i jamca opstojnosti multietničke BiH. Ja ću moliti glasanje i o ovom amandmanu. Dakle, kada se obrazlažu ovi amandmani i kada o njima govorima ispada da su ti amandmani težine stotinjak milijuna kuna.

Amandman se ne prihvaća. Planirana sredstva za aktivnosti poticanje izvannastavnih aktivnosti u osnovnim školama su dostatna za planirane aktivnosti u 2021. Ministarstvo znanosti i obrazovanja kontinuirano sufinancira izvannastavne aktivnosti u osnovnim školama te se iste aktivnosti financiraju iz nekoliko izvora kao s pozicije poticaja udrugama za izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje djece mladih, poticaja Hrvatskoj zajednici tehničke kulture, poticaja programa rada darovitim učenicima i studentima. Hvala lijepo. Dakle, riječ je o još jednom amandmanu iz seta amandmana kojim zapravo smatramo da su aktivnosti koje su dio odgojno-obrazovnog procesa za djecu izuzetno važna. Da li želimo biti prosječni? Da li želimo napraviti iskorak, da li želimo se pomaknuti sa tamo 25., 26., 27. mjesta od 27 zemalja EU? Meni se čini da bi trebali željeti napraviti pomak, da bi trebali željeti napraviti iskorak. Bit će prekasno, kad se mi tamo sjetimo 2025. ili 2026. da smo trebali nešto napraviti bit će prekasno. Ono što sam od cijelog proračuna za 2021. godinu očekivala, očekivala sam taj pomak, očekivala sam taj iskorak, očekivala sam da u ova teška vremena se mi pozicioniramo negdje drugdje. Ali vi državni tajniče koji bi se zapravo srcem, energijom, svojim poslom trebali zalagati za ovo sve zajedno, mi nam cijelo vrijeme objašnjavate da je to dostatno i da trebamo ostati točno tu gdje jesmo.

Planirana sredstva dostatna su za organiziranja ljetnih škola i drugih aktivnosti tijekom sljedeće proračunske godine. U prijedlogu proračuna već su povećana sredstva u odnosu na prethodna razdoblja, a temelj predloženog iznosa su realne potrebe prijavitelja na javni poziv iz navedene aktivnosti. Ja ću moliti da se glasa i o ovom amandmanu. Ovdje je riječ o nacionalnim manjinama, odnosno provođenju programa nacionalnih manjina. Znate, s jedne strane su nam usta puna nekakvih, nekakve priče, a s druge strane dođete do brojke. Kad pročitate brojku, brojke uvijek kažu istinu. Ja sam, kao što sam zastupnica u Saboru, tako sam zastupnica i u Gradskoj skupštini Grada Zagreba i paralelno sam čitala i jedan i drugi proračun pa onda je vrlo zanimljivo, da recimo, to je samo ovako, primjera radi, u proračunu Grada Zagreba namijenjeno za predškolsko obrazovanje djece romske nacionalnosti je slovom i brojkom predviđeno 6 tisuća kuna. Dakle, s jedne strane će nam biti puna usta ulaganja i svega ostalog, a s druge strane dolazimo do proračuna i do stvarnosti i naravno da molim i da se glasa i o ovom amandmanu.

Hvala lijepo. Molit ću glasanje i o ovom amandmanu. Dakle, mi imamo često slučaj da zaista imamo prilike vidjeti u onim središnjih dnevnicima, pa bez obzira koja je televizijska kuća, da nam se mladi ljudi, daroviti učenici, daroviti studenti vraćaju sa određenih natjecanja, vraćaju s određenih olimpijada u znanju, da tamo osvajaju u kontekstu stotinjak zemalja zlatne, srebrene, brončane medalje i onda kad to stavite u kontekst nagrada koje dobivaju, bude vam malo nelagodno, da zaista sav taj trud, sam taj angažman njihov zaista nije nagrađeno onako kako treba biti. Nelagodno je nama, ali ja se nadam da je nelagodno i vama u ministarstvu. Vi ste Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Pa koje je to ministarstvo ako nije to koje se treba truditi da što više sredstva bude za obrazovanje, da što više sredstva bude za razvoj znanosti. Vi vidite da svake godine upisujete, odnosno upisuju se sve manje i manje studenata. Ja sam tu već u ovoj sabornici jedanput rekla, kako je g. Merkel na jednom sastanku se okrenula prema delegaciji iz Hrvatske i rekla je ovako, što ćete vi učiniti, to je bilo u trenutku ulaska Hrvatske u EU, sa vašim mladim, jer sve što vrijedi, dakle, mi ćemo vam pokupiti i dat ćemo im za zaposlenje onoliko koliko vi ne možete dati. Dakle, ono što bi mi trebali voditi računa, da nam mladi ostanu tu, ali ako već ih u startu obeshrabrimo, onda ćemo ih obeshrabrivati cijeli njihov život.

Dakle vidite da su amandmani nekako strukturirani na način da pokušavamo da se više uloži u izvrsnost i posebnost. A odgovori su rutinski. To znači uvijek kao mogu se prenamijeniti sredstva, ali ovo pokazuje zapravo da ni ministarstvo ne vjeruje samo da će morati nekako ulagati i poticati, jer ako ministarstvo ne vjeruje i ako ono ne vjeruje u nekakvu budućnost, kako će vjerovati drugi? Amandman se ne prihvaća jer su predložena sredstva dostatna za planirane aktivnosti u 2021. g. U okviru ove aktivnosti financira se projekt resocijalizacije ovisnika o drogama te se sufinanciraju programi prevencije ovisnosti u osnovnim i srednjim školama za koje se sredstva osiguravaju iz drugih izvora Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva zdravstva i Agencije za odgoj i obrazovanje. Molit ću glasanje i o ovom amandmanu. Dakle, kada smo imali proračun za 2020. g. onda je u jednom, nešto i drugačijem sastavu nego sad, ovdje smo jednako tako stajali i obrazlagali svoje amandmane, da ih ne kažem, branili, a vi ste nam odgovarali zašto se pojedini ili netko drugi, zašto se pojedini amandmani ne mogu prihvatiti. Tada nitko očekivao da će 2020. g. biti godina u kojem će cijele obitelji zbog lockdowna biti doma, gdje se djeca neće moći školovati, bez obzira da li je to osnovna škola, srednja škola, pa u konačnici i fakultet i gdje će se zapravo školovati na posve drugačiji način. Posljedica takvog stanja je posljedica koja ostavlja sigurno traga na psihičko zdravlje nacije, mladih, srednjih, starijih. Ostavlja i na ljude koji su inače navikli svako jutro se obući i otići na posao. Ostavlja i na djecu od najranije dobi jer dijete koje je ono, ... [[Govornik se ne razumije.]] škola, od 1.-4. razreda pa se ujutro ustane, pa mora oprati zube, pa se mora počešljati, pa mora složiti torbu, pa mora otići u školu je nešto drugo ili da sjedi doma ispred televizora, kompjutera, u pidžami od ujutro dok netko ne dođe i netko ga potjera. Dakle, živimo u takvom vremenu i ovim amandmanom zapravo smo pokušali da se povećaju sredstava iz kojih će, iz kojih bih mogli zapravo financirati temu psihičkog zdravlja mladih, psihičkog zdravlja nacije. Imat ćemo velikih problema, ali kad se tog sjetimo bit će prekasno.

Planirana sredstva dostatna su za, za dodjelu godišnjih nagrada i nagrada za životno djelo.

Mislim da je, da su i neki drugi klubovi dali isti ili slični amandman gdje ste, gdje je bilo isto ili slično obrazloženje. Ovim amandmanom zapravo nekako želimo dati injekciju da se svi zajedno malo probudite i postanete svjesni da treba ulagati u mlade, u obrazovanje, a ne ostavljati status quo. Stoga tražim i glasanje o ovom amandmanu. Predviđena sredstva u 2021.g. omogućavaju nastavak kontinuiranog ulaganja u provedbu reformskih aktivnosti, te nema potrebe za povećanjem istih. Osim toga, osigurana su sredstva za provedbu kurikularne reforme u okviru ISF projekta potpora provedbi kurikularne reforme tzv. CKR2, te nije potrebno povećanje na ovoj aktivnosti u državnom proračunu.

Mi ćemo negdje krajem iduće godine ili sredinom, ovisno kako bude, će biti i neki rebalansi proračuna, bit će i nekakva izvršenja koja ćemo moći vidjeti i to će bit trenutak u kojem ćemo vidjeti da li ste bili u pravu vi ili smo bili u pravu mi koji smo predlagali amandmane. Ja nisam zlopamtilo, ali nekakve ovakve stvari su mi uvijek zgodne, pa si posebno to pribilježim jer je zgodno gledati taj kontinuitet i nekakav kontekst.

Pa ovdje, pored onog svega što sam govorio o lutrijskim sredstvima, ja bih samo dodatno naglasio. Kad bi se teoretski i prihvatio i povećani ovaj iznos on se može izvršavat samo do visine onih sredstava koja su definirana odlukom vlade o raspodjeli lutrijskih sredstava, kako je to predviđeno Zakonom o korištenju lutrijskih sredstava. Znači, te pozicije isključivo ovise o tome kolko će Hrvatska lutrija prihodovat i sukladno tome onoliko koliko se prihoduje maksimalno do ovog iznosa se i može trošit za sve one aktivnosti koje se financiraju iz lutrijskih sredstava. Sukladno tome držimo da ovaj amandman nije potrebno prihvatiti.

A ja nekako ću možda ponovo ponoviti ovo što sam rekla na prethodnom amandmanu. Vidjet ćemo, vidjet ćemo ko je bio u pravu, vidjet ćemo da li se je moglo ili se nije moglo.

Od ove želje i ideje bojim se da smo jako daleko, al bit će prilika, pa da vidimo ko je bio u pravu. se također ne prihvaća. Znači, iz razloga što su, radi se o lutrijskim sredstvima, što sam već do sada sve objasnio na koji način se ta lutrijska sredstva mogu koristiti i što znači njihova pozicija u samom proračunu. Znači, to nije niti izvor 11 čisti proračun, niti je to izvor 12 limitiranje, niti je to 8-ica nego znači izvor koji

Kad vas slušamo, vaše obrazloženje otprilike ispada kao da smo mi tražili neko povećanje, a u iznosu od 10-tak milijona kuna. Nije bilo riječi o 10-tak milijona kuna, riječ je bilo o točno povećanju od nekakvih 3 milijona kuna, dakle nešto što mi se čini da apsolutno se moglo napraviti takav iskorak i nešto napraviti. Bit će zanimljivo vidjeti obrazloženje jednog drugog ministarstva gdje ista je tema lutrijska sredstva vezano je uz sport, pa će me baš zanimati kakva će obrazloženja biti tamo, da li ste se sinhronizirali ili ne, jel znate zašto se sredstva lutrije, vi i ja dobro znamo da se sredstva lutrije, da su namijenjena za razvoj sporta. I vi i ja dobro znamo da je ovo godina u kojoj nije bilo olimpijskih igara, a zemlja koja se odluči ne ulagati u kulturu i u sport nego ostaje samo na bazičnim stvarima ne ide korak naprijed. Amandman se ne prihvaća jer je predloženi iznos dostatan za pružanje financijske potpore u redovnoj djelatnosti znanstvenih i znanstvenostručnih udruga te odvijanju programa popularizacije znanosti koje provode ustanove u sustavu znanosti i visokog obrazovanja te znanstvene i znanstvenostručne udruge. Dakle svi ovi amandmani koje smo mi dali, a vezano je uz vaše ministarstvo, Ministarstvo znanosti i obrazovanja se baziraju na činjenici da potičemo obrazovanje, da potičemo izvrsnost, da potičemo razvoj znanosti, da potičemo da se ulaže u budućnost. Ovi amandmani su amandmani za budućnost. Mi danas trebamo jasno znati koje su to djelatnosti, koje su to aktivnosti, kakva to zemlja želimo biti 2030. ili 2050., to trebamo znati u proračunu za 2021.

Kao što ovdje nema osim gospodina Sanadera nikog iz vladajuće većine da uopće pristojno makar tu sjedi pa da se izmjenjuju znate ono ko izmjene hokejaške pa da bude i uopće evidentiraju ili kroz uši im prođe ono što smo rekli, to znači da vladajuće uopće ne zanima amandmane koje ćemo dati. Mi možemo govoriti što hoćemo, davati amandmane kako hoćemo, a vi ćete točno onako kako hoćete ne prihvaćati ih.

Nažalost nema. Prema trenutnoj procjeni potreba iznos za financiranje dijela aktivnosti Seizmološke službe RH, a koje se financira s ove pozicije je dostatan ističemo kako je Ministarstvo znanosti i obrazovanja u rebalansu državnog proračuna za 2020. godinu i u prijedlogu državnog proračuna za 2021. osiguralo predvidjelo povećanje financijskih sredstava u iznosu od 500.000 kuna u odnosu na ranija razdoblja. Ja ću moliti glasanje o ovom amandmanu. Dakle, set amandmana koji su bili do sada su isključivo bili vezani uz obrazovanje u ulaganje u izvornost u posebnost i ostalo. Ovo je jedan amandman koji je malo drugačiji, a drugačiji je iz kojeg razloga? Dakle, mi smo pred osam mjeseci imali potres u Gradu Zagrebu, u Gradu Zagrebu postoje određena mjesta koja su definirana gdje se prate seizmološke promjene, tih mjesta bi sukladno propisima trebalo biti znatno više. Budući da je bilo inzistiranje da Grad Zagreb treba to osigurati onda kada uđete u zakon onda vidite da to ne može jedinice lokalne samouprave ni Grad Zagreb nego … na državnoj razini osigurava država. Ako nema novaca u proračunu ne može to ni osigurati, ako to ne može osigurat ne može na adekvatan način pratiti. Dal nas treba lupiti po glavi, dal trebamo imati potres ko što smo imali da osvijestimo da trebamo pratiti promjene i stanje u prostoru? Očito da, stoga naravno tražim glasanje i o ovom amandmanu. Amandman se ne prihvaća iz razloga što je predloženo u suprotnosti s odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, a kojima nije predviđena mogućnost osiguravanja sredstava za ove namjene u državnom proračunu već u proračunima osnivača i nositelja decentraliziranog financiranja odnosno županija i gradova. Napominjemo da Zakon o odgoju i obrazovanju jedno i predviđa mogućnost financiranja iz državnog proračuna isključivo u slučajevima kada se radi o objektima u kojima je ugrožena sigurnost učenika i zaposlenika te se u tom slučaju mogu obratiti Ministarstvu znanosti i obrazovanja što u ovom slučaju imamo samo tri takva projekta za koja su sredstva osigurana. Ovim se amandmanom u okviru proračuna Ministarstva znanosti i obrazovanja predlaže pozicija pod kojom se za Osnovnu školu Marčane iz Marčane osiguravaju sredstva za građevinske objekte u iznosu od 19,5 milijuna kuna da bi se osigurali minimalni tehnički uvjeti. Znači riječ je o potrebi koja bi mogla proizaći iz vašeg ministarstva kada se zna da je ulaganje u djecu i u mlade ulaganje u našu budućnost žalosti činjenica da Vlada nema sluha za to, iz tog razloga tražim glasanje. Amandman se ne prihvaća.

Smatramo da je to potrebno, Vlada ne želi biti partner Istarskoj županiji u osiguranju osnovnih sredstava, a to su sanacija i rekonstrukcija u osnovnoškolskom obrazovanju.

Amandman se ne prihvaća uz isto obrazloženje. Uvaženi državni tajniče. Sljedeći amandmani su svi vezani za školstvo i obrazovanje od strane kluba IDS-a i stvarno meni evo sada nakon ove jutrošnje rasprave nakon što je Vlada dala izjavu o amandmanima koja se prihvaćaju vidimo da vladajući nisu prisutni i da jednostavno opet za donošenje ovog proračuna će se iskoristiti vladajuća mašinerija i većina koju ima u Saboru i mi ovdje koji smo saborski zastupnici iz opozicije ono znate uzalud vam trud svirači. Međutim, mi iz IDS kao tvrdi Istrijani smo uporni, kako tovari bi rekli kod nas i nećemo odustati upravo od toga da se način donošenja proračuna u ovom saboru izmijeni i da se napokon saživi parlamentarizam. Od 2000. kad se decentralizirala ova država i prepustila škole, policiju, vatrogastvo, sve u raspadnutom stanju, kroz decentralizirana sredstva koja osiguravate u proračunu jednostavno je nemoguće održavati te škole, a kamoli stvarati nove uvjete za našu djecu. I zato predlažemo da i za ovaj amandman pronađete sredstva u proračunu i da se osiguraju uvjeti za djecu u Svetvinčenti u iznosu, znači ukupno planirana investicija 22 milijona i 500 tisuća kuna, a radi se o dogradnji, nadogradnji rekonstrukcije ove škole.

Slušamo predstavnike ministarstva jednog, drugog, trećeg i ponavljate „ne prihvaćamo“ Da li vas je malo onako sram i neugodno da ovakve stvari upravo šta se tiču pogotovo mladih, obrazovanja i znanosti svaki put odgovoriti ne? I ovaj 151. amandman je po istom modelu i također ga vlada iz istog razlog ne prihvaća osim što mogu dodati da ovo što ste rekli je zapravo činjenica da u mandatu vlade od 2012. do 2015. su upravo ta decentralizirana sredstva u dijelu kapitalnih investicija najviše stradala i to se do dana današnjeg u ovim okolnostima kakva, kakve, kakve imamo fiskalne sada nije još vratilo na te razine. Sukladno tome kao što se tada nije ni našao način da se obrazovna infrastruktura, pogotovo u pretercijalnom sektoru financira iz fondova, radimo sad jedno programiranje pogotovo u dijelu Recovery fonda odnosno Nacionalnog plana oporavka iz kojeg će biti izvjesno da će se moći veliki dio tih investicija financirat. Evo zahvaljujem.

Stoga tražim glasanje. Hvala. Vlada odbija amandman uz isto obrazloženje. Ali evo ovdje Istarska županija pokazuje koliko vodi računa o upravo o obnovi zgrada i kompletne infrastrukture osnovnoškolstva. Istarska županija je jedina od rijetkih županija koja ima prirast stanovništva, gdje doseljavaju znači mladi iz ostatka Hrvatske i sigurno potrebe za unaprjeđenje infrastrukture u školstvu je potrebna. Konkretno za OŠ u Žminju, znači nije to neka obalna općina nego je upravo u središnjoj Istri i zbog i porasta broja učenika, ali i potreba, predviđeno je ovim projektom realizirali i dvodijelnu sportsku dvoranu kao dogradnji i nadogradnju postojeće škole. I žalosti nas da evo nemate razumijevanja da se to uvrsti u državni proračun za 2021., kad se na istarskom nivou županije pripremaju takvi dokumenti koji praktički imaju i građevinsku dozvolu i projektnu dokumentaciju jedino treba ga realizirat. Vlada ne prihvaća amandman uz isto obrazloženje uz, još jedanput samo da naglasim što zakon predviđa. Zakon predviđa da se može isključivo središnja država, Ministarstvo znanosti uključiti u financiranje onih objekata u kojima je ugrožena sigurnost učenika i zaposlenika škole. Ono što je iznad zakona, iznad zakona su jedino međunarodni ugovori i europski fondovi. Kada, u prethodnim godinama kada smo u zadnjih desetljeća imali financiranje kapitalnih investicija u školstvu, početkom naše demokracije najprije su to bili objekti koji su se, kojima su se sanirali iz međunarodnih ugovora, zajmova, Svjetske banke, Europske investicijske banke, Centralnog vijeća, banke vijeća Europe, ratne migracije stanovništva, poslije toga sanacija migracija stanovništva prema gradovima i unutar gradske migracije. Sada nakon ovoga dolazi nam vrijeme kada moramo se uskladiti sa europskim standardima, sa standardima cjelodnevne nastave, sa standardima rada u jednoj smjeni i to su projekti na kojima vlada ozbiljno radi i priprema ih. Zahvaljujem na odgovoru.

Evo vlada odbija amandman uz isto obrazloženje kao i prethodni.

Prije par godina je Istarska županija zajedno sa gradom Pazinom zadužila se kredit i ušla u investiciju izgradnje sportske dvorane. Investicija je bila nekih 40 milijona kuna, niti kune nije došlo iz države. A imamo primjere gdje se iste takve dvorane financiraju, u nekim drugim krajevima, gdje bude sufinanciranja iz proračuna bez obzira na … [[Upadica iz klupe se ne čuje]] ima, ima, konkretno evo ja ću reć sportska dvorana u Metkoviću. Juraj Dobrila“ i gimnazija znači u Pazinu sigurno treba dogradnju i nadogradnju. Predviđena su sredstva od 10 milijona kuna i nemojmo zaboravit da Istarska županija kad predlaže ovakve projekte da uvijek predlaže na način da su oni i spremni sufinancirat. U odgovoru koje ste mi dali i prije toga da decentralizacijom tj. novim modelom financiranja isto tako moramo reć da ovaj proračun nije usklađen i ne vidi se na koji način možemo dobiti sredstva iz Fondova EU jer se hvalimo da ćemo kompletne javne zgrade kroz energetsku obnovu rekonstruirati, a tu sigurno spadaju i škole jer su to javne zgrade. Osnivači su gradovi ili županije, ali sa ovakvim centraliziranim sustavom i držanje proračuna i kad gledamo proračun kako raste državni, a kako raste gradovima i općinama, onda ćemo vidjeti da taj srazmjer je sve veći i veći.

ne prihvaća i ovaj amandman iz istog razloga, pogotovo što ovdje iz samog naziva amandmana izgleda da se ne radi uopće ni o školskoj ustanovi, Društveni centar Pula.

Znači nema ni one fiskalne, a nema ni one funkcionalne decentralizacije i onda politički Zagreb jednostavno iz nekog ureda mora odlučiti o čemu se tu radi i to je najveći problem koji ova .../nerazumljivo/... mislim jedan od najvećih problema koji ova država ima i nešto što se odgađa promijeniti kako bi zapravo naši ljudi živjeli bolje i kako bi se naša djeca u ovom slučaju imali što adekvatniji smještaj i što adekvatnije obrazovanje, stoga tražimo glasanje.

Amandman se ne prihvaća. O ovome smo imali već nekoliko puta ovaj isti amandman, znači iz ove aktivnosti se financira odlazak darovite djece na međunarodna natjecanja, to su najčešće olimpijade, svjetska prvenstva, kupovi. Ono što se dogodilo već tijekom 2020. g. u rebalansu smo morali ta sredstva smanjiti jer nije bilo aktivnosti, nije odlazak, nije bilo toliko odlaska djece, mnoga natjecanja koja, evo, sjećam se, zadnjeg odlaska u Rusiju su bila otkazana, imamo problem sa ovom Covid situacijom i iz tog razloga držimo da se ova planirana sredstva dostatna za planirane aktivnosti u sljedećoj 2021. g.

Onda treba ispraviti naziv stavke, to je prva stvar. Druga stvar, ako se ova stavka dakle ne troši isključivo namjenski na putovanja, kao što ste rekli, tada se u rad sa darovitim učenicima državnog proračuna ulaže 0 kuna, što je još gori podatak od ovoga što ste upravo rekli. Ja sam da u normu učitelja i nastavnika u osnovnim i srednjim školama ulazi i dodatna i dopunska nastava, ali to jednostavno nije dosta. Nije dosta iz puno razloga koji su argumentirali i moji kolegice i kolege koji su govorili i prije toga o tome, ali ja moram još jedanput podcrtati, ako ne ulažemo u darovite, ako se ne bavimo sustavom darovitima, onda ne znam s kim se bavimo. Na kraju dana pretpostavimo da je ovaj iznos namijenjen za rad s darovitim učenicima, ako to podijelimo sa brojem škola, doći ćete do nekog iznosa od otprilike, još ću ja biti i vrlo izdašan, 1000 kunu po školi. Je li to dovoljno za rad sa darovitim učenicima kroz cijelu godinu, ja mislim da ne i zbog toga tražim glasanje.

Recimo i sa pozicija unutar proračuna za Središnji državni ured za sport. Međutim, govoreći medicinskim rječnikom, kuna uložena u prevenciju je 5 kuna ušteđenih u sanaciju. Dakle, budući da se ovdje radi o prevenciji nasilja i ovisnosti, a podcrtavam i jedno i drugo, izuzetno je bitno baš u ovoj populaciji koja je još u sustavu obrazovanja preventivno djelovati i na taj način ih zaštiti. Ne samo od fizičkih ožiljaka kojih će biti definitivno i kroz nasilje i kroz ovisnost, nego i one psihičke kojima će biti izloženi, odnosno koji će ostati ako budu izloženi nasilju i ovisnosti. Prema tome, držim da 2 milijuna 100 tisuća kuna je više nego simbolični iznos, dakle ako ćemo to opet dijeliti sa brojem škola, dobit ćemo vrlo porazan iznos po školi. Ja sam ga predložio uduplati i pri tome ostajem i tražit ću glasanje po ovom amandmanu. I njega smo već imali nekoliko puta i obrazlagali kako funkcioniraju lutrijska sredstva koja se mogu ostvariti do iznosa koji je planiran. Teoretski, da se ostvare duplo više nego što je planirano, može se utrošiti taj iznos, a ako se ostvare manji, onda će se ostvariti manji, neovisno što ovdje piše. Ta ista sredstva su definirana i financiranje tehničke kulture Zakonom o tehničkoj kulturi. Isto tako, Uredbom o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načina raspodjela od prihoda od igara na sreću, koji donosi svake godine Vlada RH. Hrvatska zajednica tehničke kulture je krovna organizacija koja objedinjava sve saveze tehničke kulture u RH i iznos koji se odvaja za njih rad, odnosno za njihove poticaje je također, na simboličnoj razini, ako uzimamo u obzir da je STEM područje, dakle tu spadaju i tehničke znanosti, jedna od prioriteta ili bi barem trebale biti, deklaratorno jesu prioriteti RH, odnosno našeg obrazovnog sustava. Stoga 17 milijuna kuna je malo, ja sam pokušao tu biti realan, nisam išao sa nerealnim očekivanjima, predložio sam da to bude 20 milijuna kuna na razini prošle godine i mislim da je i to simbolično, ali je ipak više.

Amandman se ne prihvaća iz razloga što se opet radi o lutrijskim sredstvima i objasnili smo kako taj model s lutrijskim sredstvima financira. A da se ne radi ovdje o beznačajnim sredstvima govori činjenica da se ovaj projekat financira iz petogodišnjeg ugovorenog ISF projekta u iznosu od 362 milijuna 397 tisuća 460 kuna. Također se ove aktivnosti odnosno pomoćnici u nastavi financiraju i iz proračuna jedinica lokalne i područne samouprave i sredstava Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Pokušat ću ne ponavljati argumente koji su već rečeni, no činjenica je da su pomoćnici u nastavi odnosno ti ljudi koji su radili taj posao bili izloženi nesigurnosti, da nisu znali hoće li im se ugovori produžiti i sada kada vide da se na toj poziciji smanjuje sredstava, naravno da neki upitnici postoje. Vodio sam se logikom da sredstva koja su predviđena u proračunu za ovaj program, a ovaj program se pokazao kao izuzetno dobar i zaista je učinio puno da bi djeca s teškoćama u razvoju mogla normalno pratiti nastavu vodio sam se time da ostane na razini prošlogodišnjega, dakle negdje u okviru oko 24 milijuna kuna. Amandman se ne prihvaća jer su osigurana dostatna sredstva za provedbu izvannastavnih aktivnosti u osnovnim školama. Aktivnosti vezane uz provedbu izvannastavne i izvan učioničke nastave planiraju se financirati iz drugih aktivnosti, primjerice pozicija koja se financira iz lutrijskih sredstava za financiranje rada udruga koje taj posao vrlo često odrađuju. Dakle, Vlada nas uvjerava u jednom trenutku udruge su nešto što se ne financira u trenucima krize, sada govorite udruge su nešto sjajno i to se financira i sa drugih pozicija. Gospodine državni tajniče 2 milijuna i 440 tisuća kuna podijeljeno sa brojem osnovnih škola vam je otprilike iznos u stotinama kuna koliko škola tijekom godine ima pravo za kako kaže ova stavka poticanje izvannastavnih aktivnosti. 100 kuna, dakle to nije ni za platiti kartu u Zagrebu tramvajsku ili autobusnu da djeca negdje odu. To je sramotno, dakle ovo je ne simbolički ovo je manje od simboličkog. Ja sam predložio uduplanje ovoga iznosa, da bude malo manje simbolično, ali je simbolično i dalje, a mislim i da zbog vrlo niske razine volonterizma i ispunjavanja kvalitetnog ispunjavanja slobodnog vremena učenika je ovaj stavka itekako bitna, posebno u osnovnoj školi gdje se stječu navike za cijeli život, zbog toga ostajem pri amandmanu i tražim glasanje. Amandman se ne prihvaća, znači opet se radi o lutrijskim sredstvima iz kojih se sukladno zakonu odnosno odluci Vlade raspodjeljuje iznos i visina sredstava namijenjena radu udruga u sektoru obrazovanja. Ono što je zapravo činjenica, činjenica da tijekom i ove godine, a i za pretpostaviti je bar u početku sljedeće godine da će rad udruga u samim školama i njihov ulazak u školu biti otežan i u tom kontekstu ova sredstva sigurno će biti dovoljna, pogotovo obzirom na činjenicu sa se mogu ostvariti do visine koliko se i prihoduje od strane Hrvatske lutrije.

Stoga sam također tražio uduplavanje ovoga iznosa jer i u srednjim školama je itekako bitno nastaviti njegovati kulturu izvannastavnih aktivnosti, kreativnog i konstruktivnog popunjavanja slobodnog vremena učenika i njihovog usmjeravanja i dane specijalizacije koja će im pomoći dalje u izboru njihovog zvanja, fakulteta ili u zapošljavanju ako se radi o strukovnim školama. Zbog toga ostajem pri amandmanu i tražit ću glasanje.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja do sada je sudjelovalo u provedbi dvaju takvih projekata te postoji mogućnost provedbe daljnjih projekata u sljedećem razdoblju.

Hvala lijepo. Ovo je amandman koji ponavljam iz proračuna u proračun i uvijek čujem otprilike ista obrazloženja, a ja vam isto tako mogu reći da u Nacionalnom kvalifikacijskom okviru ili Hrvatskom kvalifikacijskom okviru sustavno kasnimo. To je sustav koji imamo, ne koristimo, nismo ga dovoljno prilagodili zapravo koji stagnira cijelo vrijeme. I umjesto da uložimo nešto novaca da ga konačno osposobimo da funkcionira onako kako bi trebao i kako bi bio zamišljen, mi stalno slušamo ovdje o tome kako se to koristi sredstva sa drugih pozicija, kako su ova sredstva dostatna, a s druge strane sustav se i dalje sustavno ne unapređuje i ne vidimo napredak koji bi trebali vidjeti. Amandman se ne prihvaća iz razloga što sukladno Zakonu o tehničkoj kulturi u Uredbi o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načina raspodjela prihoda od igara na sreću već više puta danas obrazloženo. Dakle, govorimo o poticanju STEM područja o jačanju kompetencija učenika u ovom području, o studiranju STEM programa, jedan od njih je naravno i tehnička kultura. Ako uzmete u obzir da je satnica tehnička kulture u osnovnoj školi 35 sati godišnje da se sluša od 5. razreda onda možete vidjeti koliko će zapravo nastave tehničkog odgoja naši učenici primati. U skladu sa srednjom školom koju izaberu ta satnica može biti nula ili može biti više. Dakle, ako izaberu gimnazije, a nakon toga mogu također studirati stem područja i tehničke znanosti taj će iznos satnice biti nula. Prema tome, smatram da je izraz, izrazito bitno poticati izvan nastavne programe tehničke kulture. Ovo je također jedan simbolični iznos koji bi bio namijenjen za to. Međutim, veći je od iznosa koji je namijenila vlada i to je isto sada već nizom godina, a to je nula kuna. Ako s jedne strane govorimo da nam je stem područje važno, da su nam tehničke egzaktne znanosti važne, da želimo usmjeravati učenike u tom smjeru, da je u tome budućnost, onda moramo i sa djelima stati iza tih riječi i mislim da je ovo, da bi ovo bio korak u tom smjeru.